Želite li dati uvodno obrazloženje? Hvala. Cijenjene zastupnice, cijenjeni zastupnici HS-a. Pred vama se u drugom čitanju nalazi Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Važeći zakon sa svojih 11 podzakonskih akata u značajnoj je mjeri već usklađen sa pravnom stečevinom EU, ali je bilo potrebno preuzeti novu pravnu stečevinu i također kao rezultat dosadašnje nešto više od desetogodišnje primjene ovog zakona u praksi, bilo je potrebno i dodatno urediti određene odredbe. Predmetnim konačnim prijedlogom zakona u nacionalno zakonodavstvo se preuzima Direktiva 2019/1 od 11. prosinca 2018.g., a ona se odnosi na ovlašćivanje tijela država članica koje su nadležna za tržišno natjecanje, za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i za osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta čiji je Hrvatska sastavni dio odnosno član. Svrha koju direktiva koju skraćeno zovemo ECN+ treba ostvariti dakle osigurati neovisnost tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja, zatim dostatne resurse za provedbu njihovih ovlasti, odrediti odnosno utvrditi minimalne ovlasti koja ta tijela moraju imati i mogućnost izricanja novčanih kazni i dnevnih novčanih kazni za utvrđene povrede, a sve u cilju ujednačene i učinkovite primjene čl. 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU. Ovim konačnim prijedlogom zakona statusno se određuje Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kao opće nacionalno regulatorno tijelo nadležno za ovo područje i to na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti koji su određeni zakonom i relevantnim EU uredbama. Dodatno, ovaj konačni prijedlog uređuje pravnu osnovu za izračun plaće za predsjednika, zamjenika i članove vijeća, budući ista do sada nije bila propisana zakonom i to se predlaže na način da se propisuje osnovica za obračun plaće koja je jednaka osnovici za obračun plaće državnih dužnosnika, a koeficijenti će se utvrditi odlukom Vlade RH koja se objavljuje u „Narodnim novinama“, s tim da koeficijent za predsjednika vijeća ne smije biti veći od koeficijenta za državnog tajnika. Također, konačnim prijedlogom zakona uređeno je da u postupku predlaganja predsjednika vijeća i članova, Vlada RH objavljuje javni poziv. Za provedbu ovog zakona neće biti potrebno osigurati dodatna sredstva u proračunu RH. Željela bih također istaknuti kako predlagatelj zakona predlaže donošenje izmjena i dopuna umjesto donošenja novog zakona, budući da zbog načela zabrane retroaktivne primjene zakona AZTN u slučaju donošenja novog propisa ne bi imao zakonsku osnovu odnosno mogućnost pokrenuti i voditi postupak protiv poduzetnika koji su teško narušili tržišno natjecanje na način da su sklapali zabranjene horizontalne sporazume odnosno kartele prije stupanja na snagu ovog novog zakona. Naime, karteli predstavljaju jednu od najtežih povreda prava tržišnog natjecanja koji se u pravilu otkrivaju tri do pet godina od datuma odnosno dana njihovog sklapanja. Uzimajući u obzir navedeno takve povrede zakona bi ostale u velikom dijelu neprocesuirane i nesankcionirane. I upravo iz tog razloga i druge zemlje članice dakle ne samo Hrvatska nego primjerice Njemačka i druge, uvijek donose izmjene i dopune važećeg propisa i u slučaju ovog propisa stoga predlažemo izmjene i dopune umjesto novog zakona. Ja ću sada u nastavku kratko elaborirati razlike između konačnog prijedloga zakona u odnosu na prijedlog zakona koji je bio u prvom čitanju u HS-u.

Konačnog prijedloga Zakona dodaje se stavak kojim se propisuje da je AZTN neovisan u namjenskom trošenju dodijeljenih financijskih sredstava za provedbu svojih ovlasti i to sve kako bi se osiguralo puno usklađivanje sa čl. 5.st. 3. Direktive ECN+, međutim pri tom treba reći da se ni na koji način ne dovodi u pitanje i u cijelosti se pridržavamo odredbi Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH. Odredba čl. 22. ovog konačnog prijedloga kojom se uređuje pravni institut naziva obvezni razgovori je izmijenjena na način da će AZTN u svrhu primjene ovog zakona biti ovlašten u tijeku prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, dakle prije pokretanja samog postupka, ali i tijekom postupka pisanim zahtjevom pozvati radi saslušanja predstavnike poduzetnika ili predstavnike udruženja poduzetnika odnosno drugih pravnih osoba ili fizičku osobu ako bi te osobe mogle imati informacije koje su značajne za primjenu odredbi ovog zakona. Konkretno, dakle umjesto riječi „radnika zaposlenika“ iz prvog prijedloga zakona koja, sada se u konačnom prijedlogu koristi riječ „predstavnika“ jer će AZTN na obvezne razgovore u pravilu pozivati zakonske zastupnike poduzetnike ili zakonske zastupnike udruženja poduzetnika ili drugih privatnih osoba odnosno odgovorne osobe u tim poduzetnicima ili udruženjima. Nadalje, u čl. 26. konačnog prijedloga propisuje se obvezni sadržaj pravnog instituta pod nazivom „obavijest o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku“ Na navedenu obavijest stranka ima pravo podnijeti primjedbe i predložiti dodatne dokaze i svjedoke ako ih ima i to u roku od mjesec dana od dana zaprimanja ove obavijesti. U konačnom prijedlogu zakona se po ovom pitanju dodaju novi stavci kojima se iznimno u slučaju obavijesti kojim je preliminarno utvrđena povreda zbog ne postupanja po zahtjevu AZTN-a u svrhu prikupljanja podataka ili zbog neodazivanja po zahtjevu AZTN-a na obvezni razgovor, takav rok stranci za dostavu pisane obrane skraćuje odnosno iznosi 15 dana od primitka obavijesti. Naime, u tom slučaju stranka može obavijestiti AZTN o razlozima zbog kojih nije postupila po zahtjevu agencije uz dostavu dokumenta ili argumenata zbog kojih nije mogla pristupiti obaveznom razgovoru. Budući da nije riječ o nekom složenom pitanju, razumno je u stvari odrediti kraći rok, pa je stoga određen ovaj rok od 15 dana. Nadalje, u čl. 30. konačnog prijedloga zakona mijenja se naslov pravnog instituta nagodbe u postupcima utvrđivanja kartela kojim stranka protiv koje se vodi postupak radi utvrđivanja sklapanja zabranjenog horizontalnog sporazuma može u postupku AZTN-u podnijeti pisani prijedlog za nagodbu, a mora to učiniti najkasnije 30 dana od dostave obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku. Nadalje, razlika u konačnom prijedlogu zakona u odnosu na prijedlog zakona je da se prijedlog za nagodbu može podnijeti samo u postupcima utvrđivanja kartela ili tajnih kartela kao najtežih povreda prava tržišnog natjecanja budući da je javni interes upravo najveći u tom dijelu, dakle u sankcioniranju takvih najtežih povreda, a upravo priznanje jednog od sudionika kartela da je sa ostalim strankama u postupku sklopio zabranjeni sporazum značajno pridonosi ekonomičnosti i bržem okončanju takvog postupka. Ovim konačnim prijedlogom zakona je smanjen postotak umanjenja novčane kazne na raspon između 10 do 20% i isto je učinjeno temeljem analize propisa i prakse ostalih zemalja članica EU, ali i Europske komisije koja dakle postupa u povredama prava tržišnog natjecanja, a koje već upravo imaju u primjeni taj raspon umanjenja kazne od 10 do 20% Nadalje, čl. 35. konačnog prijedloga dodatno će se urediti da AZTN može poduzetniku i udruženju poduzetnika rješenjem izreći dnevnu novčanu kaznu u slučajevima ako se ne postupi po zahtjevu AZTN-a ili po rješenju u određenim segmentima koje je izdala agencija, ako se poduzetnik ne odazove obaveznom razgovoru ili ako ometa izvršenje naloga Visokog upravnog suda RH o provedbi nenajavljene pretrage. U tim slučajevima dakle se izriče dnevna novčana kazna i to onda kada se ocijeni da je dnevna novčana kazna razmjerna težini i trajanju povrede odnosno kada je riječ o kratkom trajanju povrede, pa je stoga izricanje dnevne novčane kazne svrsishodno i ima odvraćajući učinak i to je sve usklađeno ponovo sa čl. 16. U čl. 38. konačnog prijedloga uređuje se da odluku o pokretanju kaznenog postupka donosi državni odvjetnik sukladno propisima kaznenog zakonodavstva RH. Državni odvjetnik može odlučit da neće pokrenuti kazneni postupak ili može predložiti nadležnom sudu ublažavanje sankcije koja bi se trebala izreć u kaznenom postupku ako procijeni da doprinos osobe na koju se ovaj članak odnosi u otkrivanju kartela nadilazi interes kaznenog progona ili sankcioniranje tih osoba. Isto tako to je bilo potrebno radi usklađivanja sa odredbama Direktive ECN+ I na kraju, u čl. 40. konačnog prijedloga propisano je kako tužbu protiv rješenja AZTN-a kojom se utvrđuje povreda ovog zakona ili čl. 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU i kojima se izriče novčana kazna ili dnevna novčana kazna može podnijeti nezadovoljna stranka u postupku, a tužbu protiv rješenja AZTN-a kojom se obustavlja postupak pored stranke može podnijeti i podnositelj inicijative odnosno osoba kojoj su rješenjem AZTN-a utvrđena ista postupovna prava kao i podnositelju same inicijative. Poštovani zastupnice i zastupnici, hvala vam lijepo na pažnji.

Ono je monopolizirano i po pitanju gospodarstva i po pitanju poljoprivrede, a kamoli koruptivno i umreženo, a to je poznato. Primjer kad se je gradio autoput splitska željezara je propadala, a niti grama, niti deka nije ugrađeno željeza iz Hrvatske nego se je uvozilo.

Hvala vam lijepo cijenjeni zastupniče Bulj, pa ne mogu se složiti sa ocjenom da tržišno natjecanje u Hrvatskoj ne postoji. Hrvatska je tržišna ekonomija i upravo rad Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja odnosno njenih djelatnika i članova vijeća doprinosi tome da se ukoliko dođe do poteškoća u funkcioniranju takvog tržišta odnosno zabranjenih sporazuma isti mogu učinkovito ukloniti i sankcionirati. Na temelju čega i zašto se Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja regulira kao opće nacionalno regulatorno tijelo? Naime, agencija postoji od 1995. godine i nije od tada zakonom određena kao regulatorno tijelo i nije to tijelo sprečavalo da izvršava ovlasti koje su mu utvrđene zakonom. Pri tom treba primijetiti da agencija nije tijelo koje je ovlašteno donositi pravne akte koji su opći nego su ovlasti agencije uglavnom limitirane na donošenje pojedinačnih pravnih akata u pojedinačnim predmetima. Za razliku od agencije u hrvatskom zakonodavstvu i pravnom poretku postoje pravne osobe kojima je zakonom dodijeljena ovlast za donošenje općih pravnih akata i to podzakonskih akata što je najprepoznatljivija, najkompleksnija i pravno najzahtjevnija ovlast koje neko tijelo čini regulatorom. Iz razloga što se u stvari ovim propisom odnosno prijedlogom istog status agencije usklađuje sa poslovima koje agencija stvarno i obavlja na tržištu. A agencija u stvari ima ovlast ex ante odrediti strukturne mjere poduzetnicima prije provedbe koncentracije npr. prodaju udjela, djela poslovanja, dijela poduzeća. Dakle, nesporno je da ona djeluje na tržištu, da regulira isto tržište i da se prema tome može zaključiti da je agencija u stvari regulator općeg tipa. Ne sektorski, nego opći. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice uvođenjem pravnog instituta dnevne novčane kazne utvrđuju se povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja za koje se može poduzetniku ili udruženju poduzetnika izreći dnevna novčana kazna te uvjeti i način izricanja dnevne novčane kazne.

E sad konkretno o iznosima ne mogu vam dati taj podatak zato što ga jednostavno ne znam, možemo vam to naknado dostaviti kao informaciju, međutim kazne se naravno određuju ovisno o vrsti povrede i ovisno o prihodima poduzetnika pri čemu se uvijek gleda mjerodavno tržište na kojem taj poduzetnik posluje. Dakle, ovisno o veličini prihoda koji su prikupljeni na tom tržištu se određuje i kazna. Dnevne kazne kao što sam dala obrazloženje u uvodnom dijelu se izriču u slučaju kratkotrajnih povreda i u slučaju kada takva dnevna povreda, dnevna kazna može imati odvraćajući učinak odnosno spriječiti daljnju zlouporabu propisa. Poštovani potpredsjedniče, uvažena državna tajnice u Članku 30. konačnog prijedloga zakona umanjuje se novčana kazna kod nagodbi u rasponu od 10 do 20% dok je prijedlogom zakona planirana 20 do 30% Ovo je doista važna tema. Naime, mi smo u prvom prijedlogu nekako propisali da bi taj to umanjenje moglo ići u rasponu između 20 i 30% međutim naknadnim uvidom u praksu drugih zemalja članica i propise koji su tamo na snazi primjerice u Mađarskoj, Češkoj, Austriji i Francuskoj, Portugalu, uobičajeni raspon umanjenja novčane kazne se kreće u rasponu između 10 i 20% i čak je to pitanje i potaknuto u raspravi na prijedlog zakona te smo temeljem toga u stvari odlučili umanjiti taj postotak.

Zahvaljujem na vašem pitanju. To je naravno jedan institut tako da kažem i on je poseban u stvari institut u segmentnu tržišnog natjecanja međutim vrlo je čest u primjeni u praksi Europske komisije i propisuje se iz razloga što on doprinosi u stvari ekonomičnosti postupka. Zato što stranka sama priznaje povredu, ona odustaje od osporavanja rješenja agencije u sudskom postupku i za uzvrat ima priliku dobiti nižu kaznu. Dakle, riječ je o institutu koji se pretežno koristi u postupcima utvrđivanja kartela kao oblika povrede prava tržišnog natjecanja koji su najteži, najteže povrede na tržištu i polazeći upravo od činjenice da je ovo za Hrvatsku novi pravni institut koji tek treba zaživjeti u punoj primjeni odlučili smo se u stvari samo za ove najteže povrede propisati takvu mogućnost. Uvažena državna tajnice ovim Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja vidimo da se u naše nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva 2019/1 Europskog parlamenta i vijeća od 11. prosinca. Svrha koju ova direktiva ostvariti, osigurati neovisnost tijela nadležnih za zaštitu tržišnog natjecanja država članica EU, dostatne resurse za provedbu njihovih ovlasti, minimalne ovlasti koje ta tijela moraju imati, te mogućnosti izricanja novčanih kazni, dnevnih novčanih kazni za utvrđivanje povrede. Koliki su ti resursi i da li su oni dostatni? Naravno da uvijek smatramo da su nam potrebni dodatni i dostatni resursi. Upravo je svrha ove direktive omogućiti snažniju neovisnost same agencije, a isto tako dovoljne resurse za obavljanje doista važnih zadaća. Ako govorimo dakle o najtežim povredama prava tržišnog natjecanja onda možemo reći da za to treba osigurati dovoljan broj kvalificiranih i stručnih ljudi. A evo, ja sam sigurna da kolege i kolegice koje su ovdje danas sa mnom takve resurse imaju i da će biti u mogućnosti i temeljem ovog propisa ojačati dodatno i broj ljudi i njihovu kvalitetu kako bi što uspješnije rješavali takve zadaće. Budući da je cilj primjena jednakih i pravednih standarda zaštite tržišnog natjecanja na području cijele EU, a u tom kontekstu je bitna i suradnja s tijelima zaštite tržišnog natjecanja.

Hvala lijepo na vašem pitanju. Agencija je iznimno angažirana u suradnji i sa Europskom komisijom i sa drugim tijelima koja djeluju u području tržišnog natjecanja i to kroz posebnu mrežu, kroz Europsku mrežu za zaštitu tržišnog natjecanja, posebno kada se radi o paralelnoj primjeni prava, dakle kada se radi o paralelnoj primjeni našeg propisa nacionalnog i čl. 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU. Na tjednoj bazi se razmjenjuju i informacije, odgovara se na upite drugih tijela i svakodnevno razmjenjuje praksa upravo kako bi se preko mreže ta praksa mogla razmijeniti i kako bi se što kvalitetnije onda donosile i odluke.

Naime, čl. 26.a. je predvidio da agencija raspolaže proračunom samostalno, dakle da li je to dodatno onda mogućnost da može dodatno i zaposliti po potrebi više stručnih djelatnika i ovisno o tome kakva je situacija zapravo sa predmetima, sa žalba i slično? Agencija naravno i sada može namjenski i samostalno trošiti svoj proračun i dodijeljena joj sredstva. Mi smo ovu odredbu uveli u zakon iz razloga dakle da se posebno naglasi ta neovisnost, a sukladno odredbama direktive kako ona to traži. Međutim, naravno da agencija može u okviru svog djelokruga, u okviru svojih ovlasti i dodijeljenih joj financijskih resursa, a u skladu sa Zakonom o planiranju i izvršavanju državnog proračuna zapošljavati ljude dakle koji su joj potrebni za izvršavanje njenih ovlasti.

Kada agencija u postupku utvrdi da nije došlo do povrede tržišnog natjecanja tada agencija ne ispušta rješenje. Mislim da bi bilo jako dobro s obzirom na prijavitelje, a i oni koji su prijavljeni da postoji nekakvo rješenje, odluka ili bilo koji akt sa kojim oni mogu pravdati svoje legalno postupanje i rad. Ukidanje rješenja u stvari se unijelo u zakon odnosno taj članak je ukinut iz razloga što je ta odredba usklađivana ponovo sa odredbama direktive. Naime, ukoliko dolazi do paralelne primjene prava kada odnosno kada agencija postupa prema čl. 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU, ona obustavlja postupak prema ovom zakonskom prijedlogu iz razloga što komisija dakle sa svoje strane može odlučiti taj postupak nastaviti i tu u stvari već temeljem Direktive iz 2003.g. je trebao, iz prakse se pokazalo da je trebalo dakle donijeti propis na način da se ne donosi rješenje već se samo obustavlja postupak. Time smo u stvari prilagodili se i osigurali veći stupanj usklađenosti sa samim propisima na razini EU. Poštovana državna tajnice, koji bi bio smisao tržišnog natjecanja, konkretno evo u javnoj nabavi ukoliko se jave dva ponuditelja od kojih je jedan ili bio ili još uvijek je jedan od ili jedini osnivač drugoga ponuditelja?

Ono se odnosi s jedne strane na postupke javne nabave, a sa druge strane na preuzimanje jel trgovačkih društava odnosno poduzeća. Ako dolazi do zabranjenih dogovora odnosno sporazuma u segmentu javne nabave postoje kao što sam istakla i tijekom prethodne rasprave o prethodnom zakonu, dakle kaznene odredbe po kojima se onda postupa u smislu upravo događanja takvih zabranjenih sporazuma na tržištu. A po pitanju telekomunikacija i preuzimanja društava, evo ja bih samo, ne mogu dakle puno o tome govorit jel, samo ću ukratko reći da agencija dakle rješava i u predmetima u tom sektorskom području neki postupci su čak i u tijeku, međutim evo ja dakle o njima niti ne mogu znati jer o njima ne rješavam i budući su u tijeku ne bih mogla o njima izravnije govoriti. Hvala lijepo. Dakle, i kad smo imali ovaj zakon i u prvom čitanju, a sad i u drugom čitanju smo nešto malo više govorili o temi pokajnika odnosno temi oni koji, bez kojih vi ne bi mogli uopće utvrditi da su bila određena udruživanja i određene stvari. Mene zanima kakva su iskustva agencije? Dakle, vi imate neke procese koje uopće ne bih mogli ni znati da vam netko na to ne ukaže. Kakva su iskustva jer mi se čini da ova odredba Članka 38. kojim je državni odvjetnik može odlučiti da ne pokrene kazneni postupak baš vezan s tim da se ljudi odnosno da tvrtke koje odluče ukazati na problem koji je nekako budu zaštićeni. Da li su oni dovoljno zaštićeni i kakva su iskustva agencije vezano uz to? Odredba koja se odnosi na ovaj dio kaznenog zakonodavstva odnosno upućivanje državnog odvjetnika je u stvari nova u propisu. Tako da ne mogu u tom smislu govoriti o iskustvu. Vjerujem da je bilo prilike kroz izvješće, kroz izvješće same agencije koje je bilo u raspravi prije nekoliko dana dakle steći uvid u rad tijela odnosno u rad same agencije. A ono što mogu samo u stvari načelno reći je da je upravo kroz pokajnike odnosno kroz taj instrument i mogućnost nagodbe omogućeno da se ovakve najteže povrede pravila tržišnog natjecanja otkriju u pravilu dosta i kasno dakle rekla sam 3 do 5 godina nakon što su iste i počinjene i u stvari i na razini svih zemalja članica EU mislim da ne postoji čak niti jedan slučaj da je kartel bio otkriven i sankcioniran, a da se upravo kroz ovaj način on nije otkrio [[Upadica: Hvala.]] dakle da nije netko tko se udružio u kartel pristupio agenciji ili nekom sličnom tijelu [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] i zatražio nagodbu. Poštovana državna tajnice svjedoci smo titanskog sukoba medijskih međunarodnih i teleoperaterskih kuća u Hrvatskoj A1 je prestao emitirati program N1 televizije i ako to uskoro učini i Tcom hoće li to biti dokaz da je to stvarno kako se nama svima čini duopol odnosno mogući kartel ili tajni kartel i da li u tom slučaju po ovom Članku 64. stavku 2. odnosno to je 101., 102. iz direktive odnosno iz ovog ne znam da li iz direktive ali mislim zajedno baš je citiran 101., 102., gdje se između ostalog govori ako se to dokaže da im se može uzimati 10% zbroja ukupnog prihoda ostvarenog na svjetskoj razini Izvolite odgovor. Dakle, agencija naravno ima svoju proceduru u kojoj je potrebno prvo odrediti mjerodavno tržište na koje dijelu je određeni poduzetnici bez obzira da li se radi o teleoperaterima ili poduzetnicima u drugom sektorskom području, a temeljem, a nakon toga u stvari i da li je došlo do povrede prava tržišnog natjecanja. Kada govorite o prihodima odnosno ovom postotku od 10% zbroja na svjetskim tržištima, da to je dakle najviši mogući segment na temelju kojeg se može odrediti kazna. Međutim, ono što je bitno reći je da se u svakom pojedinom slučaju upravo iz razloga, upravo i određuje mjerodavno tijelo tržište kako bi se vidjelo na kojem tržištu taj poduzetnik djeluje i koliki su njegovi prihodi na tom tržištu i onda se temeljem toga može odrediti kazna. Dakle, ona nije, ovo je teoretska mogućnost međutim ona se koristi na način da se utvrđuje gdje poduzetnik u stvarnosti djeluje.

Dakle, kod primjedbe, primjene nagodbi kao što sam prethodno rekla posebnog instituta u segmentu prava tržišnog natjecanja uvijek je dakle jedna stranka ona koja podnosi takav prijedlog. I u slučaju da druge stranke koje su sudjelovale u udruženom, u takvom zabranjenom sporazumu odnosno u kartelu, u slučaju da one negiraju sudjelovanje u kartelu i ne podnose prijedloge za nagodbu postupak se u tom slučaju nastavlja. On će se dovršiti usvajanjem rješenja o utvrđivanju povrede i na kraju izreći će se primjerena novčana kazna. Dakle, to ne sankcionira ostale koji su sudjelovali, ne abolira ostale koji su sudjelovali u kartelu od izricanja kazne. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice evo i na tragu pitanja kolegice u konačni prijedlog zakona u Članku 38. Uvedeno je da državni odvjetnik donosi odluku o pokretanju kaznenog postupka protiv određenih osoba sukladno propisima kaznenog zakonodavstva.

Da to je u stvari nekako nastavno i na raspravu do sada odnosno drugu repliku, državni odvjetnik može donijeti odluku o pokretanju kaznenog postupka protiv osoba iz st. 1. čl. 65., međutim sukladno propisima kaznenog zakonodavstva RH i može predložiti ne pokretanje kaznenog postupka ako procijeni da je doprinos ili umanjivanje sankcija, ako procijeni da je doprinos u otkrivanju kartela veći od interesa kaznenog progona.

Nemate više replika slobodni ste za sada. Žele li predstavnici odbora uzeti riječ? Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu.

Naime, to je agencija u čijim izvješćima možemo uočiti različite nepravilnosti na hrvatskom tržištu koje se tiču naše svakodnevice. Recimo, izvješće agencije otkriva da gotovo svi trgovački lanci u kojima nabavljamo robu poput Plodina, Lidla, NTL-a, Kauflanda, Ribole, Ultra Grosa itd. imaju nepravilnosti u svojem poslovanju koje dovode u neravnopravan položaj one koji nude tu robu na tržištu.

Znači ovdje se ne bavimo nečim apstraktnim nego vrlo konkretno govorimo o agencija koja možda ima i presudnu ulogu u ovom slučaju kada otkriva primjerice kartele za način funkcioniranja hrvatskih poduzetnika i hrvatskog tržišta što u konkretnom slučaju ima i posljedice za sve nas koji sudjelujemo na tom tržištu ako ne kao poduzetnici onda kao korisnici različitih usluga. U tom smislu što se tiče ovih zakonskih izmjena želim govoriti o tri stvari. Prva je, što je uopće regulatorno tijelo i zašto agencija želi postati regulatorno tijelo? Drugo je, ono što smatram problematičnim u ovim zakonskim izmjenama, a to je puko ne kritičko prevođenje, prepisivanje direktiva umjesto činjenja onoga što je naša zakonska obveza, a to je implementacija direktiva u duhu naših postojećih zakona u hrvatsko zakonodavstvo. I treće, jedno vrlo važno načelno pitanje, a poslužit ću se konkretnim primjerom kartela na šibenskom području koji se bavio ispražnjavanjem septičkih jama, odgovornosti agencije u odnosu na djelovanje i odgovornost jedinica lokalne samouprave.

Definiranje agencije kao regulatornog tijela svojevrstan je presedan koji otvara Pandorinu kutiju gdje možemo sada imati situaciju da različite druge agencije također traže za sebe neopravdano, neutemeljeno u praksi status regulatornog tijela. Stoga je moje pitanje, što agencija dobiva time da postaje regulatorno tijelo ako imamo u vidu da postoji od '95.g., da je počela s radom '97.g. i da je od tada radila sve ovo što i sada radi, a nije bila regulatorno tijelo i to je nije sprječavalo da izvršava ovlasti koje su joj utvrđene zakonom?

Dakle, zašto regulatorno tijelo i hoćemo li u budućnosti ako ovo dozvolimo imati poplavu različitih agencija koje odjednom žele postati regulatorno tijelo? Druga stvar, prepisivanje direktiva, puko prevođenje nečega što ne postoji u našem zakonodavnom okviru dovelo je do konfuzije u ovom zakonskom prijedlogu zbog čega ću predložiti određene amandmane da bi se ovo što se želi učiniti ovim zakonskim izmjenama uskladilo s duhom postojećih hrvatskih zakona. Primjerice, čl. 2. navodi pojam nepoznat hrvatskom zakonodavstvu, društva, roditelji, njega je potrebno zamijeniti riječima vladajućim društvima. Naime, treba u zakon ugraditi termin vladajućeg društva umjesto društva roditelj, budući da navedeni termin ne poznaje hrvatsko zakonodavstvo. Naime, Zakon o trgovačkim društvima poznaje termine i institute vladajućeg i ovisnog društva dok Zakon o računovodstvu poznaje termin matično društvo. Direktive ne treba prepisivati, direktive treba implementirati, njihov sadržaj na temelju postojećih zakona. Isto tako potrebno je u čl. 8. izmijeniti riječ doprinos sa riječi davanja jer su to dva različita pojmova. Parafiskalna davanja, obvezatna davanja koja se prikuplja od fizičkih i pravnih osoba, a nemaju karakter poreza. Sličnost je s porezima u tome da se uvode na temelju zakona te da se u slučaju neplaćanja mogu prisilno naplatiti. Razlika između poreza i parafiskalnih davanja je u tome što porezi nemaju unaprijed utvrđenu namjenu nego se skupljaju u zajednički fond odnosno proračun te im se onda određuje u što će biti utrošeni dok porez ima unaprijed utvrđenu npr. za socijalno ili zdravstveno osiguranje. Dakle, ono što želim time reći je da smo nekritičkim prepisivanjem i ne samo prepisivanjem nego i netočnim prevođenjem donijeli jedan konfuzni zakonski prijedlog koji je potrebno dodatno razraditi i u tom se smislu nadam da će ovi amandmani bez obzira što dolaze iz oporbe biti usvojeni kako bismo imali kvalitetan zakonski okvir koji u budućnosti nećemo morati ponovo vrlo skoro ispravljati. A sada ću se nadovezati na ono treće što me i najviše zanima i što se tiče hrvatskih građana a to je s sjedne strane odgovornost agencije, a s druge strane odgovornost jedinica lokalne samouprave. Naime, u ovim zakonskim izmjenama uvodi se jedan novi institut obvezni razgovori i on se definira člankom 22. koji sažeto kaže da je agencija u svrhu primjene ovog zakona ovlaštena u tijeku prethodnog ispitivanja stanja na mjerodavnom tržištu, pozivati sa saslušanja predstavnike poduzetnika, drugih pravnih osoba ili fizičku osobu itd. Ono što mene zanima ako će agencija raditi takva saslušanja postoji li mogućnost da agencija utvrdi i pravnu odgovornost jedinica lokalne samouprave koje su činile određene postupke a da nisu recimo primijetile, a trebale su primijetiti, dakle određene previde narušavanje tržišnog natjecanja, primijetile određene kartele nego su čekale da o tome agenciju obavijesti određena fizička osoba da bi tek onda agencija postupila. Bit ću vrlo konkretna. Dakle, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je u okolici Šibenika i gradu Šibeniku bila utvrdila da je pet poduzetnika sa šireg šibenskog područja iz izvješća 2019. sklopilo zabranjeni sporazum o cijenama usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, te im je izrekla upravno-kaznenu mjeru u ukupnom iznosu od 131000 kuna. Međutim, budući da mi je taj predmet bio osobito interesantan jer je riječ o jednoj usluzi koja je od izrazite važnosti za cijelo obalno područje i koju koriste svi građani na obalnom području i u nedovoljnoj mjeri što predstavlja i ekološki problem istražila sam dodatno taj slučaj, da bih otkrila da se radi o kartelu koji je bio na snazi od 2016. čak do 2019. godine dok ga fizička osoba nije prijavila pa agencija izvršila izvide i na kraju donijela presudu, odnosno izrekla kaznu. Međutim što otkrivamo u tom izvidu? Otkrivamo da je grad Šibenik bio upoznat sa navedenim slučajem, odnosno da su se tih pet poduzetnika prijavljivali na natječaj grada Šibenika za koncesije sa istim cijenama i očito su ti natječaji prolazili. Pa ne morate biti genijalac da otkrijete da nešto ne funkcionira ako vam dođe pet njih sa istim cijenama. Ali očito jedinica lokalne samouprave nije osjetila dužnost da nešto učini, niti je agencija na ikoji način penalizirala ili upozorila jedinicu lokalne samouprave. Tek kada je fizička osoba reagirala mi smo imali epilog koji je potvrdio da je postojao kartel. U tom smislu ne znam da li je ovim institutom obaveznih razgovora ili razmisliti o nekom drugom institutu, ali potrebno je da se utvrdi odgovornost i drugih državnih i lokalnih subjekata koji također trebaju reagirati, a ne čekati agenciju koja pak čeka neku fizičku osobu da takvu stvar prijavi. Dakle zaključno. Potrebno je doraditi ovaj zakon na razini termina koji ne mogu biti nekvalitetno prevođeni i prepisani iz europskog zakonodavstva da ne postoji u hrvatskom zakonodavstvu. Potrebno je utvrditi kakva je odgovornost jedinica lokalne samouprave u odnosu na odgovornost agencije i potrebno je preispitati status agencije kao regulatornog tijela da ne bismo došli u situaciju otvaranja Pandorine kutije gdje će sutra bilo koja agencija tražiti isti status a da neće to morati definirati svojim položajem u praksi. Sljedeći Klub zastupnika bit će onaj Hrvatskih suverenista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Riječ je o zakonu koji je bazično iz 2009. godine koji je dopunjen jedanput 2013. godine. I sad ovom izmjenom i dopunom se statusno agencija određuje kao opće, nacionalno, regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima u okviru djelokruga i nadležnosti. I tu sad spominjemo pojedine uredbe Vijeća EU i načina na koji se usklađuje. Izuzetno je važno djelovanje agencije, izuzetno je važno da se definiraju različite teme koje do sad nisu bile definirane i ja ću ovu nekako raspravu voditi u jednom dijelu formalnom, a u drugom dijelu, odnosno ono što su formalne stvari, a u drugom dijelu nekako suštinski odnosno temeljni. Mi kroz ovu izmjenu i dopunu zakona, odnosno predlagatelj definira i pojam tajnog kartela i tijelo koje podnosi zahtjev i tijelo koje je primatelj zahtjeva i poduzetnici i način na koji su i pravni instrumenti definirani, pa su to obvezni razgovori, dnevne novčane kazne, jedinstveni instrumenti, nagodbe u postupcima utvrđivanja i zabranjenih sporazuma i niz drugih stvari. Ono što morate pojasniti morate to učiniti. Ono što mislim da bi bilo neusporedivo bolje iako je to državna tajnica u uvodnom dijelu rekla zašto ne, a to je da, dakle riječ je o izmjeni i dopuni koja se sastoji od 49 članaka. Nekakvo iskustvo kad su tako obimne izmjene i dopune da onda bi bilo dobro novi zakon, ali pretpostavljam da ćete kod sljedećih izmjena i dopuna se odlučiti za novi zakon. Ovaj zakon isto ima jedan dio kad smo raspravljali o prvoj točci dnevnog reda danas, onda smo govorili i o djelu koji vi odlučujete riješiti u zakonu iz jednostavnog razloga što i dakle oni koji su na čelu Agencije isto tako su ljudi koji su za svoj rad odgovorni odnosno Agencija za svoj rad odgovorna ovom visokom domu odnosno Hrvatskom saboru.

Vi to definirate u ovom Zakonu, jer jednostavno određena materijalna prava odnosno određene stvari morate definirati. Ono što naravno uvijek izaziva određenu pažnju, a to je ovaj sadržajni dio, a to je način na koji se možete dakle na koji uopće možete doći do činjenice da se je netko udružio, da je odrađen tajni kartel, da su je tim udruživanjem narušio tržišno natjecanje, da je sklopio nekakav zabranjeni sporazum, da je zloupotrijebio vladajući položaj. I ja razumijem da je dosta teško dakle, možete imati sve elemente, možete vidjeti ali vi to i formalno morate utvrditi. Da bi formalno to utvrdili pokazalo se dakle taj institut pokajnika da je neusporedivo bolji i nekako je logično da se je i kroz ovu izmjenu zakona odnosno dakle kroz propis koji imamo nekakav drugačiji odnos imate prema tome. Problem je tog horizontalnog sporazuma, toj tajnog kartela kako doći do činjenica, kako doći do dokaza, kako doći do podataka ako vam to netko tko je bio unutra, a taj netko tko je bio unutra je bio nezadovoljan vam na to ne ukaže i dobro je da se nekako detaljnije to definira i da se detaljnije to definira. Često mi imamo i prvo i drugo čitanje isti prijedlog zakona. Ono što imamo u prvom čitanju, imamo u drugom čitanju bez obzira što i saborski zastupnici ukazuju na neke stvari, bez obzira što vi i za prvo i za drugo čitanje idete na sva tijela državne uprave dakle na sva ministarstva i ostalo po nekako mišljenje i po suglasnosti, neki put netko na nešto ukaže pa kažete to ću napraviti sljedeći puta. Mi imamo razliku između prvog i drugog čitanja i cijenim da je to dobro, jer ako to ne napravite sada to bi morali raditi ponovno nekakvu izmjenu zakona jer bi u primjeni došli do toga da ipak ima problem. I to vam nekako ja uvijek cijenim i to treba naglasiti i reći da je tome tako. Članak 12. i to mi je bilo vrlo zanimljivo kada sam čitala dakle, proračunskim sredstvima vi upravljate. I na jednom od odbora na kojem je bio ovaj zakon, ja sam pitala – što se desilo, koji je to razlog – pa ni u jednom drugom zakonu to nemamo pa da kažemo da tim proračunskim sredstvima vi upravljate. Vi jeste regulatorno tijelo, ali bez obzira na to i onda sam dobila odgovor da vam je to usklađivanje sa direktivom odnosno da vam je rečeno da to mora biti i ok. Dakle smanjen je od onog prvog Prijedloga zakona sada ide od 10 do 20% jer je takav raspon u ostalim državama članicama Europske unije sa razmišljanja proračuna nekako bi bilo dobro da je ostao onaj veći. Bilo bi nam korisnije, ali mislim da treba voditi računa zašto se nešto zove drakonska kazna. Kada su nešto manje onda se tu može izdefinirati. Odredbom članka 36. ste jednako tako govorili povreda koju je počinilo udruženje poduzetnika odnosno čak i njegovih članova da je ne može biti veći od 10% zbroja ukupnog prihoda ostvareno na svjetskoj razini. Mene je zanimalo što znači taj ukupan prihod na svjetskoj razini. Jednako tako kroz mislim da je to bio Odbor za gospodarstvo, ne da mislim nego sam sigurna, ste rekli da već danas imate to iskustvo i da nemate tu nekakav problem i da do toga možete doći. Dakle, apsolutno sam sigurna kada imate bilo koji propis kada ga imate u primjeni onda je dobro da pratite primjenu i dobro je da kada dolazimo sa izmjenom i dopunom pojedinog propisa da znamo zašto je to ne zato što je to nekakva direktiva rekla, ne zato što to negdje piše nego da koristite iskustva koja ste imali i kada vas mi pitamo na odborima na odborima je ta komunikacija puno neposrednija nego ovdje na plenarnoj sjednici, da onda dobijemo nekakav jasan odgovor da je to temeljem iskustva, temeljem dosadašnje prakse, temeljem onoga što ste imali problem jer svaki zakon mora nekako proći svoj živote. Jer mi imamo zakone koji odlično su napisani, kojima odlično su stvari definirane, ali kada onda dođete u praksu i vidite da jedno je papir a drugo je praksa. Ja jako volim kada imamo nekakve izmjene zakona i kada se referiramo na postojeće stanje. I odredba članka 38. koja je posebno apostrofirana, koja je posebno se naglašava tu ulogu državnog odvjetnika koji može odlučiti da neće pokrenuti kazneni postupak ili može predložiti nadležnom sudu ublaživanje sankcije koja bi se treba izreći u kaznenom postupku ako procijeni da je doprinos u otkrivanju kartela nadilazi interes kaznenog progona. E sada, to će biti zanimljivo vidjeti kako će to u praksi biti. Bit će zanimljivo vidjeti što to u praksi znači, jer je ova odredba zakona novina i sada ćete ju zapravo u praksi moći provjeriti i vidjeti što je. Zaista tu treba imati ona fina linija odnosno ona fina razlika između toga koji je bazičan interes. Dakle, bazičan interes je da utvrdite da se netko tajno udružio, to je bazičan interes. E sad, tu će biti zanimljivo u praksi vidjeti i vidjeti da li će to tako funkcionirati jer naše iskustvo sa pravosuđem i naše iskustvo sa Državnim odvjetništvom, pri tom, naravno ne mislim iskustvo parlamenta, nego mislim iskustvo ove države i naših svih nas nije baš naročito pohvalno, ali živi bili pa vidjeli.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče hrvatskog državnog Sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Drugo čitanje ovog zakona donosi nešto izmjena. Ne previše, ja bih rekla, još jedno usklađivanje sa direktivom kako bi se osnažilo to djelovanje Nacionalne agencije za tržišno natjecanje i kako bi agencije dobile sve ovlasti i alate za provedbu aktivnosti i činjenica je da ćemo morati određene i financijske i ljudske resurse povećati u Agenciji. Ovo usklađivanje s direktivom, inače mi imamo tih prepisivanja, možda malo previše, ali ovdje se dešavaju i kakvi prijevodi koji su poprilično čudni jer ili je to prevedeno doslovno ili se možda koristio alat Google Prevoditelj, ali stavio to sad po strani, to je možda čak i manji problem. Pozornost privlače termini „pokajnik, obvezni razgovori, nenajavljene pretrage“, pa bi se mogao steći dojam da u biti se radi o zakonskom prijedlogu koji se možda odnosi na USKOK ili neki naš FBI, a ako gledamo čime se Agencija bavi i ako pogledamo Izvješće za 2019., onda vidimo da je otkriven kartel na području Splita gdje su se autoškole dogovorile oko cijene i utvrđeno je da je 5 poduzetnika sa šireg šibenskog područja sklopilo zabranjeni sporazum o cijena usluga crpljenja odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih sabirnih i crnih jama. Bilo je tu naravno i drugih aktivnosti, ali evo ove dvije su mi bile, nekako su mi zapele za oko i moram postaviti pitanje zašto se Agencija ne bavi možda nekim, tzv. velikim igračima jer svi znamo da na našem tržištu postoje tržišne situacije gdje je moguće dogovaranje oko cijena i uvjeta zbog relativno malog broja proizvođača, ponuđača određenih proizvoda ili usluga. Ima takvih situacija. Pa vjerojatno treba. Stoga ovi instrumenti koje ove izmjene i dopune zakona donose, a vezano za pokajnike, obavijesne razgovore, su u principu dobri i treba ih podržati. No, ja moram izraziti svoju sumnji i pomalo sam skeptična jer to su vrlo zahtjevne situacije i skeptična sam ne bez razloga. Ako i danas otvorite dnevne novine, onda ćete naći nekoliko slučajeva, ja ću navesti 2 aktualna. Jedan se odnosi na to kako su tvrtke dobivale poslove u JANAF-u, po principu kupi stan ili automobil meni, mojoj djeci, pa ćeš dobit ugovor sa JANAF-om i ako to nije ugrožavanje slobodnog tržišta, onda uistinu ne znam što je. Drugi primjer je vjerojatno još gori jer će zbog samovolje Hrvatskih šuma i monopolskog položaja 280 radnika ostati bez posla. Znači nekoliko tvrtki koje proizvode finalne proizvode nisu dobile ugovor i ne mogu kupiti trupce od Hrvatskih šuma. Takvo ponašanje tvrtke koja je u državnom vlasništvu vrlo zorno govori što država misli o tržištu, tržišnom gospodarstvu i tržišnom natjecanju. Pritom moram podsjetiti sve da upravo su Hrvatske šume tvrtka uz koje su vezane brojne afere i to ne samo za vrijeme HDZ-a nego isto tako, za vrijeme SDP-a i nažalost, to je tvrtka koja je na neki način oličenje tog koruptivnog, klijentelističkog duopola koji vlada Hrvatskom. Stoga mogli bi pomisliti da je ovo o čemu danas raspravljamo, ovo što je danas na plenarnoj sjednici, u biti, ha tek smokvin list koji bi nas trebao uvjeriti kako vladajući vjeruju i kako se zalažu za tržišno gospodarstvo, a u stvarnosti ide po onoj staroj, kadija te tuši, kadija ti sudi. Činjenica je da je upliv države u gospodarstvo prevelik. U ovoj epidemiji je posao još veći i slobodno tržište i nije baš nešto što je nama svojstveno jer brojna pogodovanja, pa bespovratna sredstva odabranim poduzetnicima, izravne, neizravne potpore, kroz brojne programe, o kojima opet odlučuje, tzv. država majka, kako na nacionalnoj, regionalnoj, pa tako i na lokalnoj razini su naša stvarnost. Nije to ništa što može doprinijeti poboljšanju tržišne utakmice. Stoga možemo reći da moramo biti svjesni realnog stanja koje je daleko od onog što mi zovemo tržišno gospodarstvo, ono za što bi se trebali zalagati i ono što bi trebali graditi. Mi se pozivamo na tržište i na tržišnu utakmicu samo kada su u pitanju uvozni proizvodi sumnjivog porijekla, još sumnjivije kvalitete koji se prodaju po dampinškim cijenama, jer eto to je zajedničko tržište tu se baš ne može apsolutno ništa. Podsjetit ću vas da su upravo zbog toga zatvorene dvije šećerane u Slavoniji nedavno. 500 radnika je ostalo bez posla, samo prošle godine je u Osječko-baranjskoj županiji 555 radnika iz prerađivačke industrije završilo na zavodu za zapošljavanje. Tu se ne može ništa, tu tržište funkcionira. Znači, sve ovo što sam navela uistinu kod mene javlja jednu veliku dozu skepse kada je u pitanju primjena ovoga zakona. Ja osobno i mi iz Domovinskog pokreta nadamo se da će biti što više pokajnika, što više obaveznih razgovora, što više nenajavljenih pretraga kako ne bi sve ostalo samo mrtvo slovo na papiru i kako primjena direktive ne bi ostala evo samo nekakva naznaka toga da se nešto dešava, a da se u stvarnosti sve ostane kako je i bilo. Ono što je značajno to je ovlast izricanja upravno kaznenih mjera odnosno novčanih kazni, to je novina u ovom prijedlogu jer trebam istaknuti kako su prekršajni sudovi izricali te novčane kazne relativno rijetko i to u vrlo niskom iznosu. Tako je barem bila praksa do sada pa se mogao steći dojam kako nepoštivanje odredbi zakona se može provoditi bez nekakvih primjerenih sankcija. Ključno je da agencija dobije potrebne resurse kako bi mogla provoditi ovo što izmjenama i dopunama zakona dobiva. I moram još istaknuti znači to određivanje prioriteta u radu. Naravno da EU i komisija se zalažu za to da funkcioniranje unutarnjeg tržišta ima prioritet, ali isto tako smatramo da ne treba zanemariti naše tržište koje je daleko od savršenstva dapače treba itekako još raditi. I tim više što je agencija zadužena i za provedbu Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom gdje je nužna zajednička akcija ne samo agencije nego isto tako i državnog inspektora, ministarstva resornog, carine, policije jer bez te međuresorne suradnje se teško mogu polučiti nekakvi kvalitetni, pozitivni pomaci i učinci. Samo ću podsjetiti da je prema izvješću državnog inspektorata tržišna inspekcija utvrdila da je svaki 4 nadzirani subjekt prekršio neki od propisa. To su dosta ovako porazne brojke. Znači to je jedan dosta velik broj subjekata koji krši neki od propisa i tu de facto kad se radi o nepoštenim trgovačkim praksama definitivno treba pojačati aktivnosti jer su ugroženi naši poljoprivrednici, naši lokalni proizvođači koji zbog toga i odustaju od proizvodnje i pogotovo u Slavoniji i Baranji je to ključno iz brojnih razloga, a jedan je i taj da bi uopće zadržali ljude na tom ruralnom prostoru. Evo sad sam malo otišla u širinu ali to samo govori koliko je ova agencija i njezino djelovanje važno. Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Damir Habijan. Izvolite.

Poštovana državna tajnice, poštovana gospođo Patrlj zamjenice predsjednika vijeća sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Ovim konačnim prijedlogom zakona uvode se možemo reći sistemske promjene u postojeći pravni okvir koji regulira materiju tržišnog natjecanja, uvode se i novi pravni instituti što smo imali prilike čuti od same državne tajnice, uvode se također i nove ovlasti koje su dodijeljene agenciji, a koje će zasigurno omogućiti istoj da vodi još uspješniju borbu protiv poduzetnika koji zaključuju zabranjene sporazume odnosno kartele kao i poduzetnike koji zloupotrebljavaju svoj vladajući položaj. Same izmjene rezultat su transponiranja Direktive Europskog parlamenta i vijeća 2019/1 o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Uvodno treba naglasiti kao je uređeno područje tržišnog natjecanja od važnosti za potrošače, za poduzetnike, ali i za gospodarstvo u cjelini. Naime, na taj način osigurava se i bolja ponuda i kvaliteta i niže cijene proizvoda također usluga, potiču se inovacije u konačnici to sve skupa utječe na gospodarski rast. Ugovora o funkcioniranju EU odnosno Članak 8. i 13. iz Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a koji uređuju pitanje zabranjenih sporazuma te područje zlouporabe vladajućeg položaja pitanja su javnog poretka te bi se trebali učinkovito primjenjivati širom EU. U pogledu zabranjenih sporazuma kada bi se trgovačka društva umjesto da se međusobno natječu dogovorila o smanjenju tržišnog natjecanja definitivno bi došlo do narušavanja jednakih uvjeta za sve, a što bi imalo zasigurno štetne posljedice za potrošače i trgovačka društva. Upravo zbog toga zabranjeni su svi sporazumi među trgovačkim društvima koji imaju za cilj ili posljedicu narušavanje tržišnog natjecanja i koji bi mogli utjecati na trgovinu među državama članicama. U odnosu na zlouporabu vladajućeg položaja tako ponašanje je zabranjeno pravom EU u tržišnom natjecanju, a pod vladajućim položajem u ovom smislu misli se dakle na gospodarsku moć nekog poduzeća koje mu omogućava sprječavanje učinkovitog tržišnog natjecanja na relevantnim tržištima tako što mu daju veliku mogućnost neovisnog djelovanja prema konkurentima. Što se sve mijenja ovim Konačnim prijedlogom izmjena Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. Prije svega valja naglasiti kako se položaj agencije ustrojava kao regulatora tržišta poput HERE, HAKOM-a ili HANFE, ovdje je bilo od strane nekoliko saborskih zastupnika spomenuto odnosno upozoreno da, da li je to dobro da agencija dobiva takvu ovlast, odnosno da postoji jedan od regulatora, pa bih ja samo želio se kratko referirati na taj dio. Dakle, što zapravo neko tijelo određuje kao regulatorno tijelo. Dakle, svi znamo da agencija ima ex-ante ovlast odrediti strukturne mjere poduzetnicima, dakle prije provedbe primjerice koncentracije, dakle prije prodaje udjela, dijela poslovanja poduzeća ili slično. Ima mnogih primjera i u hrvatskoj praksi. Isto tako znamo da agencija dostavlja određena stručna mišljenja sektorskim regulatorima za pojedina, dakle tržišta, kao što su HERA, kao što su HAKOM. Ali ono što također treba istaknuti postoje cijeli niz godina, dakle određena ukazivanja, odnosno upozorenja kako je upravo Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja jedan od regulatora na našem tržištu. Mislim da se ona dosta u svojoj raspravi upravo na to osvrnula. Druga važna novina i novina u odnosu na prvo čitanje jest odredba članka 38. o kojem je također bilo dosta ovdje riječi, a to je zapravo ovlast koja državnom odvjetniku omogućava da odluči kako neće pokrenuti kazneni postupak ili predložiti sudu ublažavanje sankcije koje bi se trebale izreći u kaznenom postupku a ako isti procijeni da doprinos direktora, rukovoditelja ili drugog zaposlenika poduzetnika u otkrivanju kartela nadilazi interes kaznenog progona ili sankcioniranja tih osoba. Mišljenja smo kako će navedena novina motivirati upravo te osobe koje su navedene, dakle u ovom članku novom, da otkriju kartel, a bez bojazni da se protiv istih pokrene kazneni postupak. Također agencija dobiva i novu ovlast da odbaci inicijativu za pokretanje postupka ako nakon razmatranja inicijative agencija ocijeni da ista nije prioritet za rješavanje. Naime, upravo je predmetna direktiva koju transponiramo u nacionalno zakonodavstvo propisala kako bi nacionalna upravna tijela nadležna za tržišno natjecanje trebala moći odrediti prioritete svojih postupaka za provedbu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju EU, a sve kako bi učinkovito upotrebljavala svoje resurse i kako bi se mogla usredotočiti na sprječavanje i otklanjanje protu tržišnog ponašanja kojim se narušava tržišno natjecanje na unutarnjem tržištu. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja koji je propisivao mogućnost oslobođenja ili umanjenja upravno-kaznene mjere, odnosno sada prema prijedlogu novog zakona novčane kazne. Riječ je o institutu također pokajnika koji već postoji u sadašnjem zakonu, ali isto tako predmetnoj direktivi detaljnije se razrađuje navedeni institut. Naime, treba spomenuti upravo kako je taj program pokajništva jedan od najvažnijih alata agencije u borbi protiv kartela upravo iz razloga što je riječ o zabranjenim sporazumima između, dakle međusobnih konkurenata na tržištu, a oni su u velikoj većini naravno tajni, pa je vrlo teško dakle bez pokajnika, odnosno bez nekoga tko je zapravo i sudionik takvog kartela otkriti isti. Agencija je, tu treba spomenuti, dakle još u studenom 2010. godine a kada su na snagu stupile Uredba o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere i posebno Uredba o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere ovlaštena provoditi inače pokajnički program za sudionike kartela. Dakle, ova novina zapravo samo detaljnije razrađuje već postojeći institut, te se ujedno ovlašćuje agencija da odobri pristup izjavama poduzetnika pokajnika ili prijedlozima za nagodbu strankama u postupku na koje se izjave i prijedlozi za nagodbu odnose i za potrebe ostvarivanja njihovih prava na obranu u tom postupku. Na taj način možemo zapravo reći da se postiže određena ravnoteža u samom postupku. Također kao novina uvodi se institut nagodbe u postupcima utvrđivanja zabranjenih sporazuma. Uz sve ovo zapravo naprijed navedeno smatramo kako će navedeni institut također utjecati na veću učinkovitost i ekonomičnost samog postupka pred agencijom. Naime, ovom izmjenom omogućit će se da stranka protiv koje se temeljem Zakona o tržišnom natjecanju vodi postupak zbog zaključenja zabranjenog sporazuma može podnijeti pisani prijedlog agenciji za nagodbu i to najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja obavijesti o preliminarno utvrđenim činjenicama u postupku. Na taj način omogućuje se poduzetniku protiv kojeg se vodi postupak pred agencijom da dobrovoljno prizna povredu iz članka 8. Zakona, odnosno članka 101. Ugovora o funkcioniranju EU i prihvaća, odnosno daje pisanu izjavu da neće osporavati, odnosno neće podnijeti tužbu protiv rješenja agencije, a za uzvrat ukoliko agencija prihvati navedeni prijedlog nagodbe ista će umanjiti iznos novčane kazne u iznosu od 10 do 20% od ukupnog iznosa koji bi se navedenom poduzetniku izreklo bez prijedloga za nagodbu. Dakle, imali smo 20 do 30% Sad u ovom konačnom prijedlogu imamo 10 do 20% ukupnog iznosa. Ovdje je bilo također riječi o nekim nomotehničkim rješenjima, pa evo ja mogu ispred Kluba zastupnika HDZ-a najaviti, odnosno već smo i podnijeli, dakle dva amandmana.

Dakle, umjesto toga predlažemo ovim amandmanom dakle da glasi društvu majci i njezinim pravnim i gospodarskim slijednicima. To je zapravo na tragu i prakse Europskog suda. Dakle, ako se pogleda upravo se na tim terminima, dakle društvo majka i društvo kćer koristi i u praksi Europskog suda. Ali ako pogledate i našu pravnu teoriju i pravnu praksu, dakle termini društvo, majka i društvo kćer su u velikoj upotrebi za razliku ovdje je bio jedan prijedlog vladajuće društvo i ovisno društvo što ja mislim da se u ovom slučaju ne može ostvariti svrha ono što se zapravo ovim prijedlogom željelo reći, pa mislim da je ovo puno bolje rješenje. I isto tako amandman, dakle broj dva koji je čisto doista tehničke naravi, odnosno ispravka u članku 43.

Poštovani predsjedavajući, poštovana tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Kada smo u prvom čitanju raspravljali o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja otvorili smo brojne teme, postavili brojna pitanja i kroz replike, rasprave i u ime kluba i kroz pojedinačne rasprave i kao i kod većine zakona koje smo donosili u ovom sazivu a kada su se izmjene i dopune odnosile na usklađivanje sa EU direktivama svim smo se složili da se to mora napraviti jer nas na to obvezuju potpisani sporazumi i ugovori. Uvijek nam se nametalo pitanje da li postoji prostora za još nekakvo dorađivanje toga zakona da taj zakon zapravo uredimo na način da unutra uključimo i članke koji su specifični za naše zakone i za naše uvjete? U ovim izmjenama i dopunama imamo 49 članaka što je za izmjene i dopune zakona stvarno puno i obično se u slučaju tako opsežnih izmjena i dopuna piše novi zakon. Međutim evo u samom uvodu tajnica nam je rekla da su se odlučili da će se ovaj puta napraviti ovakvo rješenje. U ovom će Zakonu Republika Hrvatska ispuniti obvezu da se u hrvatsko zakonodavstvo iz područja tržišnog natjecanja prenese direktiva EU o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitiju provedbu pravila o tržišnom natjecanju i osiguravanju pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Primjenom ovih odredbi Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je zapravo proširila svoje ovlasti, jača svoju ulogu jer se AZTN statusno određuje kao opće nacionalnog regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima. Puno se polemika vodilo oko pokajnika i njihovog statusa, posebice u pogledu oslobađanja pokajnika od plaćanja kazni. To smo imali i na odboru to pitanje. Naime, poznavajući naš istražni sustav i svjedočeći višekratnim probijanjima istražnih mjera tijekom pojedinih istraga postavlja se pitanje. Da li je moguće da i ovdje da se mjere probiju i da tzv. pokajnici dobiju informaciju o tijeku pojedinih istraga i postupaka u kontroli tržišnog natjecanja te nakon toga u jeku neke akcije ili kontrole koja još nije postigla odgovarajuće rezultate predaju prijavu u AZTN i na taj način izbjegnu kaznu? Ja mislim da nije s obzirom da smo, čuli smo i izvješće AZTN-a, čitali smo to i vidjeli smo da je način rada AZTN-a zapravo jedan od uzoritih od svih agencija koje smo imali prilike pratiti tako da vjerujem da se to neće dešavati. Zakonom se uređuju novi pravni instituti dnevne novčane kazne, jedinstveni instrumenti, nagodbe u postupcima utvrđivanja zabranjenih sporazuma. Predloženim zakonom AZTN će biti ovlašten prije pokretanja postupka po službenoj dužnosti pisanim zahtjevom pozvati na obvezni razgovor radi saslušanja bilo kojeg radnika, poduzetnika ili udruženja poduzetnika, bilo kojeg radnika drugih pravnih osoba ili bilo koju fizičku osobu ako bi te osobe mogle imati informacije od značaja za primjenu odredbi ovoga zakona. Smatramo da je dobro rješenje da se AZTN-u daju veće ovlasti i da mogu samostalno djelovati u slučaju da imaju indicije za nepravilnosti u tržišnom natjecanju. Činjenica da sam AZTN u svom izvješću u Saboru o svom radu za … [[ne razumije se]] godinu da je napomenuo da je otkrivanje kartela izuzetno teško i da se kartel najčešće otkriva prijavama pokajnika, nije baš ohrabrujuća i ne ulijeva nam nadu da će se primjenom ovoga zakona naglo povećati broj otkrivanja nepravilnosti na tržišnom natjecanju. Međutim, vjerujemo da će se uvođenjem novih pravnih instituta i sa samom mogućnošću da AZTN reagira na drugačiji, brži i … [[ne razumije se]] način ipak i na samom tržištu početi dešavati pozitivne promjene i da će potencijalni članovi tajnih kartela drugačije reagirati u odnosu na dosadašnje ponašanje. S druge strane propisane kazne su u jednom dijelu zbunjujuće.

Naime u članku 2. se propisuje kazna za povredu koju je počinilo udruženje poduzetnika. Za tu se povredu propisuje da najviši iznos novčane kazne koji se može izreći udruženju poduzetnika ne može ni u kom slučaju biti veći od 10% zbroja ukupnog prihoda ostvarenog na svjetskoj razini svakog člana udruženja koji je djelovao na tržištu na kojem je nastupila povreda od strane udruženja poduzetnika. Tko će, kako i u kojem roku utvrditi koliki je bio prihod tih članova na svjetskoj razini? Isto tako u zakonu nije definirano za koji se period utvrđuje ukupni prihod ostvaren na svjetskoj razini na tržištu na kojem je nastupila povreda. Vjerujem da postoje modeli po kojima se može utvrditi od kada je nastupila povreda, pa pitam da možda dobijem kasnije odgovor. Da li se ukupni prihod utvrđuje od momenta kada od kojeg se utvrdila ta povreda ili za cjelokupni period djelovanja pojedinog poduzetnika na tom tržištu bez obzira na činjenicu da ostali članovi udruženja poduzetnika ili možda dio njih nije u nekom periodu djelovao na tom tržištu? To je u zakonu nije definirano, pa ako vam nije problem da se to malo kasnije pojasni. Odredbama članka 37. i 38. zakona koje propisuju oslobađanje od plaćanja novčane kazne u slučaju da je član kartela pokajnik, sudionik zabranjenog horizontalnog sporazuma kartela ili tajnog kartela prvi obavijestio agenciju o zabranjenom horizontalnom sporazumu ili tajnom kartelu i dostavio podatke, činjenice i dokaze koje Agenciji omogućuju pokretanje postupka i provođenje ciljane … [[ne razumije se]] pretrage povezane sa tajnim kartelom pod uvjetom da Agencija još nije raspolagala dostatnim dokazima za pokretanje postupka i provođenje ciljane nenajavljene pretrage ili još nije … [[ne razumije se]] takvu pretragu ili koji su prema mišljenju Agencije dostatni kako bi mogla utvrditi povredu obuhvaćenu pokajničkom programu, otvara se zapravo mogućnost da se privuče i privoli članove kartela i njihove odgovorne osobe da prijave postojanje i djelovanje kartela.

smo završili sa klubovima, prošlo je dosta vremena pa ćemo napraviti jednu stanku da se provjetri sabornica. Vidimo se opet u

Poštovane kolegice i kolege, evo molim vas ajmo se sjesti, pa da nastavimo sa radom. Sad idemo na pojedinačne rasprave i prvi će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj, izvolite.

Evo danas još jedno područje znači gdje u biti direktive EU implementiramo u naše zakonodavstvo.

Međutim unutar EU već kad prepisivamo direktive onda bi mi morali biti jednaki sa ostalim članicama EU. Ja sam u početku spominjao jedan primjer, to su teleoperateri gdje na tržištu EU najveću dobit imaju u RH, najveću dobit, a imamo najlošije usluge i zbog toga i je Hrvatska prva po korupciji. Znači najlošije usluge daju nam teleoperateri na tržištu EU, a imamo najlošiji Internet. Jel u Hrvatskoj ja sam pokušavao kroz zakonodavstvo i vaše ministarstvo i ostalo dok je bilo i Zakon o elektroničkim komunikacijama i sad je u proceduri i u prošlom mandatu i Zakon o graditeljstvu da moraju ovaj napraviti, da moraju plaćat kao u Sloveniji pravo puta ili pravo služnosti, što teleoperateri u RH ne rade. U RH, recimo u svim državama EU već kad smo na istom tržištu, teleoperateri moraju plaćati, kad je već u pitanju tržišno natjecanje, moraju plaćati pravo služnosti i puta, moraju imati i građevinsku dozvolu, međutim u Hrvatskoj ne treba ništa. Znači već ako implementiramo, ako se pozivamo na direktive onda mora Hrvatska biti barem jednaka, a ne da budemo mi njihovo trgovački lanac ili da budemo eksploatacijsko polje razno raznih tvrtki. I zato sam i rekao u replici kako je moguće da na tržištu, sada evo iđe se u postavljanje, iđe se u postavljanje 5G mreže, da je Njemačka platila tj. da je teleoperater Njemačkoj platio državi 20 milijardi EUR-a dok u Hrvatskoj se postavljaju bazne stanice, nula, ništa. To su pitanja ako govorimo o direktivi EU. Zbog čega naš premijer koji je očito pred velikim utjecajem, kolegice i kolege, poglavito vama iz većine, dinastije Mišetić pod utjecajem koji su dosta implementirani u tvrtke koje ovdje djeluju, teleoperateri, poglavito najjači, to je sestrinska tvrtka Deutsche Telecoma HT, Hrvatski telekom, zbog čega u RH nismo jednaki po pitanju znači kad govorimo o tržišnom natjecanju? U vrijeme krize 2008.-'09., u to vrijeme krize svjetske EU tj. mi smo bili tada u pred pristupanju je rekla da se ne može subvencionirati točkasto određene industrije. Angela Merkel je tada subvencionirala autoindustriju jel je bila svjesna ako autoindustrija propadne u Njemačkoj ili ako doživi nekakav pad da će izgubiti radna mjesta.

Znači mi unutar EU smo po meni na repu što se tiče tržišnog natjecanja. Uvaženi kolega Bulj, govoreći o tržišnom natjecanju u posljednje vrijeme imali smo više prilika. Često ste spominjali ovaj primjer hrvatskih telekomunikacija i naših prava u odnosu na telekomunikacije u Hrvatskoj u odnosu na ostatak Europe. Jeste li ikada od vladajućih struktura dobili konkretan odgovor na vaše upite o našoj neravnopravnosti i što mislite kada govorimo o tržištu tko je osoba koja bi vam trebala dati taj odgovor odnosno ne vama nego hrvatskim građanima koje ovdje u saboru zastupate? Da, postavio sam jedno pitanje jednome premijeru Plenkoviću u prošlom mandatu, do dan danas nisam dobio odgovore, kao i da će odgovoriti ministar prometa, to je pitanje po pitanju prava plaćanja prava puta ili prava služnosti o teleoperatera dok u Sloveniji lokalne zajednice i vlasnici i privatne osobe i fizičke primaju znači određene naknade za ovaj korištenje teleoperatera, ja nisam nikad dobio odgovor. Osim što sam dao zakone u proceduru da mora imati građevinsku dozvolu za postavljanje bazne stanice, da moraju plaćati pravo puta i da imaju ograničenje po pitanju elektromagnetskog zračenja i to nažalost u prošlom sazivu nisu prihvatila većina. Al očekujem, sad je to u proceduri ti zakoni i zakonske izmjene i da će prihvatiti, zbog čega, zbog toga što dinastija Mišetić ima preveliki utjecaj na premijera i na teleoperatere, a i HAKOM više radi za teleoperatere nego zaštitu kao regulatorno tijelo naših potrošača. Izvolite.

Kolegice i kolege vratit ću se na nekoliko pitanja o kojima sam govorila u ime kluba, ali ću produbiti ono o čemu sam govorila i postaviti neka dodatna pitanja koja se tiču ovih zakonskih izmjena. Što se tiče statusa regulatora koji bi se trebao ovim zakonskim izmjenama dodijeliti agenciji potrebno je napomenuti da u godinama koje su neposredno prethodile članstvu RH u EU u hrvatskoj pravnoj teoriji pojavili su se novi pojmovi koji su opisivali pojedine pravne osobe s javnim ovlastima. U pravilu je riječ o pravnim osobama agencijskog tipa kao tzv. neovisne regulatore. Slijedom različitih zahtjeva, usklađivanja pravnog poretka i zakonodavstva RH s europskim pravnim poretkom u hrvatskom zakonodavstvu stihijski su se i neujednačeno osnivale pojedinačne pravne osobe s javnim ovlastima pri čemu su se u svakom posebnom zakonu njihov pravni status, razina neovisnosti te opseg ovlasti uređivali na različite načine. Pri tom zakonodavac nije nekim općim zakonom na sustavan način uredio bitne pretpostavke i obilježja po kojima bi se neka pravna osoba s javnim ovlastima mogla smatrati neovisnim regulatorom. Dakle, uvodno treba reći dvije stvari, mi svi želimo snažnu i neovisnu agenciju koja će moći postupati na način da uredi hrvatsko tržište. Međutim, ukoliko želimo mijenjati njezin status ili ga konačno regulirati ako je ona i ranije bila neprepoznati regulator onda je potrebno tome pristupiti ozbiljno na sustavan način tako da se doista načelno uredi tko je uopće regulator i tko može biti regulator. Dakle, mora se znati je li to osoba koja piše podzakonske akte, je li to osoba koja ima različite druge ovlasti koje bi ovdje činile kao agenciju općim regulatorom. Bez takvog uređenja doista je teško ozbiljno razgovarati o statusu regulatora i dodjeljivanju statusa regulatora u Hrvatskoj. Druga stvar o kojoj želim govoriti je, nova institucija obveznih razgovora koja se Člankom 22. uvodi u ovim zakonskim izmjenama. Dakle, što kaže, ajmo pogledati smisao tih zakonskih izmjena. Dakle, prvo može se nekoga, a kartel je izuzetno teško otkriti i to je važno napomenuti i prijave su većinom kada govorimo o nepoštenim trgovačkim praksama anonimne što pokazuje da imamo ozbiljan problem rješavanja tržišnih nepravilnosti. Obveznim razgovorima daje se dodatna ovlast agenciji da to uredi na način tako da smije određene pravne osobe pozvati na razgovor. Ovlaštena je za to. Hajmo reći kao obavijesni razgovor u policiji, evo mene osobno to da pojednostavim najviše na tako nešto postupa. Imamo nejasnu odredbu da zahtjev mora biti razmjeran. To bi trebalo jasnije definirati jer razmjeran ovdje može biti i podložno interpretaciji, te se ne smije osobe prisiliti na priznanje povrede ovog zakona. I također osobe su dužne odazvati se zahtjevu agencije inače se može primijeniti odredba o novčanoj kazni ili dnevnoj novčanoj kazni u smislu ovog zakona. Što to sad znači? Prvo nije svejedno kolika kazna, novčana kazna ili dnevna novčana kazna, ne smije biti arbitrarnog postupanja to zakonski treba biti jasno definirano pa valjda je za sve ista kazna ako se ne odazovu. Drugo, ako ne možete prisiliti osobu ni na koji način da vam da priznanje, a što je razlog zbog kojeg ju zovete na razgovor, trebaju vam neke dodatne informacije, vi ste sada u paradoksalnoj situaciji da imate instituciju obveznog razgovara i da ćete osobu koja će ostati kod kuće i neće vam ništa reći kazniti financijski, a osobu koja će se došetati do agencije i također vam neće ništa reći jer ne mora nećete kazniti novčano, a rezultat je u konačnici isti. Ovo navodim zato da bih podsjetila da je potrebno, premda ovo dobro zvuči kao nekakva dodatna mogućnost koja će poboljšati rad agencije i nadam se da će tako biti u praksi, da trebamo doista razmisliti o smislu svih zakonskih odredbi koje ovdje izglasavamo i vidjeti hoće li nam one u praksi pomoći da riješimo nagomilane probleme. Rad agencije je izuzetno važan, utječe na živote svih hrvatskih građana, a znamo da smo po potrošačkim pravima najgori u EU. Stoga se doista trebamo koncentrirati da donesemo kvalitetne zakonske izmjene. Kolegice Selak još davno na početku kad sam došao tek u sabor u prvom mandatu sam pitao ministra unutarnjih poslova, a vi ste spomenuli javne ovlasti. Javne ovlasti i monopol npr. centra za vozila jer apsolutno jedino oni mogu vršiti tehnički, lijepiti naljepnicu, tu su bili, to su osnivači bivši ministri unutarnjih poslova, tvrtka Soboli, tko će znati šta je to. Imaju javnu ovlast, da li je to tržišno natjecanje? Nemaju konkurencije kod tehničkoga, kod to se zove centar za vozila, do dana danas. To ću sad postavit opet pitanje ovome ministru. Nisam dobio odgovor na koji način, tko su vlasnici centra za vozila.

Međutim, one u svom postupanju i ukazivanju na nepoštene trgovačke prakse ili kartele o kojima ovdje govorimo ne mogu zamijeniti postupanje jedinica lokalne samouprave. Dakle, onaj slučaj koji sam navodila i koji smatram paradigmatskim, ako jedinica lokalne samouprave propusti ukazati na očiti kartel koji je vidljiv na nekakvom javnom natječaju gdje se dogovore o jedinstvenoj cijeni određeni poduzetnici a onda dobivaju natječaj za koncesije, ona bi također trebala snositi odgovornost, a ne da se to nje ne tiče sve dok netko sam se ne žali agenciji, pa onda da agencija po tom postupa. Mene čisto interesira na jednoj principijelnoj razini vaše razmišljanje. Dakle govorili ste o nepoštenim trgovačkim praksama, pa me čisto interesira vidjeli smo za primjerice za vrijeme korone da su bili otvoreni trgovački lanci preko kojih se onda izvozi jako puno novaca iz Hrvatske prema centrima kao što su Beč, Italija itd., a s druge strane smo sa mjerama zatvorili bili naše placeve gdje naše kumice mogu prodavati proizvode koje su tako marno i revno proizvodile tijekom cijele godine. Pa me čisto interesira evo kako vidite tu tržišnu utakmicu dakle, gdje se na neki način favoriziraju poduzeća i tvrtke dakle koje čak i nemaju središte odnosno centar u Hrvatskoj, a s druge strane se sa tim nepoštenim praksama opstruiraju odnosno dakle naši seljaci i naši ljudi koji proizvode poljoprivredne proizvode u svojim OPG-ovima.

U tom smislu u prvom redu bi trebalo pogotovo u vrijeme krize što smo mogli naučiti imati na umu princip samodostatnosti. Dakle, ono što je nama osobito važno je da budemo u ovom smislu prehrane samodostatni, dakle da pomognemo našim OPG-ovima u njihovom funkcioniranju i u tome da oni budu a u nezavidnoj su poziciji tržišno konkurentni. Za vrijeme ove krize vlast im je odmogla postupanje na način da su ostajali otvoreni shoping centri, dok se otežavao pristup tržnicama koje su na otvorenome i time epidemiološki manje rizične od tih istih shoping centara. I što smo time naučili? Naučili smo da nije riječ o mjerama koje su epidemiološke, nego političke odnosno financijske prirode.

Imate Prekršajni zakon gdje jasno piše koje su to dakle pravne osobe koje imaju status dakle neovisnog regulatora. Isto tako posebnim zakonima dakle upravo je tim tijelima dano svojstvo neovisnog regulatora. Isto tako u svojoj zapravo raspravi kada ste govorili u ime kluba postavili ste to pitanje odnosno problematizirali pitanje dobivanja svojstva regulatora, pa se postavlja zapravo pitanje na koji način neko tijelo dobiva to svojstvo, zašto se naziva regulator. Dakle upravo je ta exenter regulacija tržišta jedna od glavnih karakteristika da netko dakle agencija dobije svojstvo regulatora. I ako već ne vjerujete meni onda a to sam rekao i u raspravi u ime kluba, možete vjerovati upravnopravnim znanstvenicima i osobama koje predaju na Pravnom fakultetu u Zagrebu koji upravo Agenciju svrstavaju u jednog od regulatora. Da, oni je svrstavaju u regulator, a no nije jasno koji su točno kriteriji da bi netko bio regulator. Ukoliko je doista Agencija koja posluje od 97. godine regulator, a nije bila regulirana kao regulator onda je propust prvenstveno na vama kolega Habijan jer Agencija nije dobila sva prava koja su joj u tom višedesetljetnom radu pripadala i to se dakle i kršila je zakon jer je postupala kao regulatorno tijelo a nije bila kao takva definirana. Dakle ne znam zašto onda budući da vam je to sve jasno i da vam je samorazumljivo da je Agencija regulator, to niste i zakonski uredili ranije. Ili je Agencija bila u prekršaju, ili nije dobila prava koja su joj zakonski trebala svo ovo vrijeme pripasti.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicama, kolegice i kolege. Unatoč tome što neki kolege dvoje o tome što Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja jeste i što je činila, možemo utvrditi da će se ova Agencija i njeno usklađenje sa direktivom ECN plus upisati u sudski registar kao javna ustanova, a cilj je toga zaista da ona bude statusno kao opće nacionalno regulatorno tijelo nadležno za zaštitu tržišnog natjecanja na svim tržištima. Jako je važno isto napomenuti da se sada regulira i status zaposlenika, ravnatelja, njihove visine plaće, prava itd. i mogu se tu dijelom složiti da se te relacije i sve te regulative mogu odrediti i na druge načine kako bi one bile zapravo primjenjive i za ostale agencije ili kao što smo i prije raspravljali o regulativi i prethodnoj. Dakle, sama Agencija je uvela sa ovim novim izmjenama predložila je zapravo neke nove pravne institute i zaista je tu jako važno da se može novim pravnim institutom npr. obveznim razgovorima, zatim dnevnim novčanim kaznama, zatim nagodbe u postupcima utvrđivanja kartela i ostalim instrumentima zaista djelovati na način da se može pospješiti i bitno kvalitetnije provoditi same postupke. Kada govorimo o samim izmjenama u člancima kao što je to Članak 17. zakona gdje se s obzirom da je brisan Članak 34., na te odredbe vezane su uz izvješće o radu i obvezu AZTN-a na podnošenje dakle obveza Hrvatskom saboru i one su sadržani u Članku 11. ovog konačnog prijedloga zakona. U Članku 24. ono što sam prije rekla spominje se i propisuje slučaj kada nema zakonskih pretpostavi za daljnje vođenje postupka i tu agencija sama može obustaviti postupak. Isto tako, važno je spomenuti Članak 26. konačnog prijedloga gdje u svrhu prikupljanja podataka ili zbog neodazivanja po zahtjevu same agencije na obvezni razgovor daje se rok stranci za dostavu pisane obrane u roku od 15 dana od primitka obavijesti. Isto tako, izmjenom Članka 30. vidljivo je da je smanjen postotak umanjenja novčane kazne na 10 do 20% ono što je nekada bilo i do 30% što je značajno i time je zapravo usklađen raspon u državama, sa državama članica EU. Isto tako, ono što je dobro da je dorađen i Članak 38. na način da državni odvjetnik može odlučiti da neće pokrenuti kazneni postupak ili može predložiti nadležnom sudu ublažavanje sankcije koja bi se trebala izreći u kaznenom postupku ako procijeni da doprinos u otkrivanju kartela nadilazi interes kaznenog progona. Dakle, svi ovi instrumenti i mehanizmi koji su poboljšani u ovom samom zakonu itekako daje mogućnosti i puno veće mogućnosti samoj agenciji da provodi postupke, ali sito tako i poboljšava određene mehanizme kojim na ovaj način može utjecati da se svi ti i takvi zabranjeni horizontalni sporazumi tzv. karteli da se mogu i možda prevenirati ili u svakom slučaju se može na drugi način djelovati i na jedan način može se imati i uvida u informacije ukoliko za to imaju nekoga tko im to želi i reći. Prva je poštovane zastupnice Maksimčuk. Uvažena kolegice Perić vi ste u vašoj raspravi rekli, ali evo cilj zaštite tržišnog natjecanja je prije svega u stvaranju jednakih uvjeta za sve poduzetnike koji se po pravilima tržišnog natjecanja natječu na tržištu cijenom, kvalitetom, inovativnošću svojih proizvoda i pridonose naravno razvoju gospodarstva. Agencija je neovisno regulatorno nacionalno tijelo koje promiče i kulturu tržišnog natjecanja.

Pa mislim da agencija sve više dobiva i do sada je bila važan regulator odnosno važna institucija koja je mogla utjecati i regulirati određene odnose, a sada sa ovako značajno velikim tržištem i značajnim brojem sudionika koji se ovdje kod nas pojavljuju kao europski proizvođači i dobavljači isto tako mislim da ima sve veći značaj i može sa ovim instrumentima koji je usklađen, može itekako djelovati da se odnosi na tržištu budu što kvalitetniji i da se zaštiti naš potrošač na našem tržištu. Naravno da se svi slažemo u tome da treba urediti ovlasti agencije na način da ona može kvalitetnije regulirati tržište jer od toga ćemo u konačnici svi mi kao potrošači ako ne i kao poduzetnici profitirati. Međutim, agencija je podređena Hrvatskom saboru u tom smislu dužnost je Hrvatskog sabora da kvalitetno regulira njezina prava i obveze. Stoga je moje pitanje se odnosi na Članak 11. ovog zakona koji kaže da je agencija ovlaštena odrediti prioritete u svom radu i u slučaju kada zaprimi inicijativu za pokretanje postupka po službenoj dužnosti u smislu ovog zakona te Članaka 101. i 102. Dakle, ono što me zanima je, je li dovoljno reći da je agencija ovlaštena odrediti prioritete ili bismo mi ipak kao Hrvatski sabor trebali tražiti obrazložene prioritete? Da, možda je u tome trebalo doraditi prioritete što je zapravo bitno i koje postupke bi agencija sama po sebi provodila kao prioritetne i možda bi to bio, možda bi to bilo kanalizirano tada u smislu da se zaista mora baviti onim prioritetima koje postavlja zakon odnosno Hrvatski sabor.

Kolegice Perić u svojoj raspravi spominjali ste i kazne, a kolegica prije vas je govorila o jednom konkretnom slučaju iz moje Šibensko-kninske županije, pa evo i ja bih par riječi na tu temu. Naime, osuđujem bilo kakvo dogovaranje cijena ili kao što se navodi u izvješću agencije da su u pet poduzetnika sa našeg područja sto posto povećali cijene za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama. Međutim, ja mogu reći da na području naše županije gotovo da nema općine i grada koja nije u postupku izgradnje sustava odvodnje i tu imamo velikih problema. Jednostavno u turističkoj sezoni broj građana se povećava i do deset puta i nije moguće sa jednim vozilom riješiti problem nego se raspisuje na primjer koncesija za pet vozila i pošto svaki od koncesionara ima svega jedno vozilo, onda naravno da se prijavljuju njih pet i evo oni su iskoristili tu mogućnost koja je u biti za svaku osudu jer idu na štetu naših građana. Da, tu je zapravo direktno djelovalo tržište, odnosno potražnja kojom su onda oni na taj način iskoristili situaciju što sigurno nije dobro i možda je to zapravo prijava takvog slučaja itekako bi trebalo agencija provjeriti i vidjeti što se i zbog čega se to događa i na jedan način izregulirati da ta usluga ne bude toliko višestruko poskupila, odnosno da se ona dovede u nekakve okvire normalne, tržišnog poslovanja. U čemu je povrijeđen Poslovnik? Članak 238., dakle ovo je bila replika meni zapravo na ono što sam ja govorila a radi se o tome da sam prozvala jedinicu lokalne samouprave što smatram da sam i trebala učiniti jer se radi o pet sadržajno identičnih ponuda koje su došle na natječaj grada Šibenika 2016. godine, a grad je tek na zahtjev agencije dostavio tražene podatke, a samostalno prije traženja agencije nije učinio ništa. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Vilima Matule. Izvolite.

Kolegice i kolege, govorit ću o ovom Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, odnosno o izmjenama i dopunama kroz dva primjera. Jedan primjer sam već u replici uvaženoj tajnici uputio, ali opet ću to ipak sada pokušati još malo objasniti. Naime, radi se o tome da smo svjedoci sukoba medijsko-teleoperaterskih titana, doslovno titana i to se sada prelama nad Hrvatskom, odnosno nad našim potrošačima, nad našim krajnjim korisnicima. Moji kolege prijatelji mi govore kako to konkretno izgleda kada te A1 zove kod kuće i kada ti nudi, objašnjava ti da ti ne treba N1.

Ovaj sažetak s obzirom da premijer ne mora nam poslati cijeli taj plan oporavka i otpornosti, ali o tome se radi. On nam neće to poslat. Međutim, kada bismo mi koristili ove zakone koje smo uskladili sa europskim direktivama, onda bi mi imali pravu moć, onda to ne bi bila HDZ koja je kompradorska agencija dobavljača iznad svih interesa i normalno da zbog toga ne može biti Agencija za zaštitu dobavljača nije u stanju biti nezavisna, nema adekvatne resurse od 1997. Vi to jako dobro znate koliko god premijer tvrdio da ste vi transformirani, da ste vi preobraženi HDZ. Vi ste i dalje uobraženi kompradori agenti stranog kapitala i to je ono što vi radite. A ono što i to ima veze sa zaštitom tržišnog, a sad ću to ispričati još jer naravno N1 to su naši novinari koje ste otjerali sa HTV-a, naši novinari koji su ovo razvili ovakav oblik bi naši novinari koji na Labirintu rade naravno. Ali ne, HTV je napravio 10 milijuna, onaj svijetli, ogromni studio kao ovo. Žale se snimatelji, oni moraju doći vama blizu jer samo vas snimaju, samo vi tamo dolazite i sve znate. 10 milijuna kuna a tržište naravno da bi ti novinari koji rade i Labirint da bi oni mogli na tom tržištu raditi isto kao isti primjer kao i pitanje stanovanja. Ne postoji priuštivo stanovanje zato što nedopušteni zakoni da imamo barem onaj postotak stanova za dugotrajni najam koliko ima Europa. Čuli ste. Izvolite.

Uvaženi potpredsjedniče, uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Rekao bih da ovo što raspravljamo danas je itekako bitan, zaštita tržišta mislim da je nešto najbitnije kada je u pitanju opstojnost jedne države. Pa što je uopće to zaštita tržišta? Kaže, neograničena sloboda tržišnog natjecanja nije jamac demokracije i razvoja gospodarskog i društvenog ustroja koji se temelji na pravu svakog pojedinca da pokrene vlastiti poduzetnički projekt to iz razloga što bi u takvom sustavu najveću korist ostvarili najjači i najveći poduzetnici koji bi na posljetku svojom tržišnom snagom i utjecajem mogli nadjačati i samu državu.

Slažem se i sa svim ostalim kolegicama i kolegama koji su danas govorili o izmjenama i dopunama ovoga Zakona i spominjali nepoštene trgovačke prakse. Evo kolegica Marijana Petir koja se cijelo vrijeme svoga mandata koliko ju poznajem bori upravo sa tim nepoštenim trgovačkim praksama koji bitno osiromašuju ovaj cijeli prostor i nanose veliku štetu. Stoga mislim da zaštita tržišta nepoštene trgovačke prakse protiv kojih se moramo apsolutno boriti će bitno učiniti Hrvatsku boljom zemljom. Kada pogledamo sam zakon, kada vidimo da se ljudi udružuju u kartele, kada imamo nešto što je stvarno više nekakav mafijaški ustroj nego li normalni, onda znamo protiv čega se imamo boriti. Ja sam siguran da će Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja izabrati najbolje ljude koji će se znati nositi sa ovim stvarima. No, slažem se i sa svima onima koji kažu da hrvatsko pravosuđe također mora odigrati veliku, veliku ulogu u ovome svemu da i ti ljudi moraju biti apsolutno pripremljeni da bi se nosili sa ovakvim stvarima i to je nešto što jednostavno mislim da je neminovno da se dogodi u vremenu koje je ispred nas. Stoga evo na kraju nisam pravni stručnjak, nisam čovjek koji se bavi sa ovim tematikom, ali evo kao običan građanin, kao čovjek koji je pozorno slušao što se danas dešavalo u Hrvatskom saboru smatram da je ovo itekako ozbiljna tema i da može bitno poboljšati ili svojom neučinkovitošću narušiti tržišne odnose na prostoru Republike Hrvatske. Ja sam siguran da ćemo upravo izmjenom i dopunom ovoga Zakona učiniti ovo drugo, da ćemo poboljšati tržišnu utakmicu. Živimo u svijetu bez u kojem je tržište praktički nemilosrdno i gdje moramo imati najbolje među nama koji će štititi u biti one najmanje koji također žele biti dio toga tržišta koji žele sudjelovati u pravednoj tržišnoj utakmici koja jedino može garantirati da ćemo imati bolju, bolju državu i da ćemo stvoriti uvjete i preduvjete upravo za sve one koji žele doći ulagati u Hrvatsku da imaju potporu onih koji su najbitniji za to, a to je evo Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Zastupniče Ivanoviću govorili ste o problemu nepoštene trgovačke prakse koja se možda i najviše reflektira na sektoru poljoprivrede, a onda naravno stradavaju poljoprivrednici koji nam često navode da upravo ta pojava nepoštenih trgovačkih praksi na njih djeluje demotivirajuće i neki zbog tog napuštaju poljoprivrednu proizvodnju, a neki koji bi se možda odlučili pokrenuti proizvodnju upravo od straha da će biti ti uvjeti na tržištu nepošteni se niti ne upuštaju u bavljenje sa poljoprivredom. U tom smislu evo očekujemo i konačni Prijedlog izmjenama i dopuna Zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi u saborskoj proceduri gdje smo i mi kao odbor dali neke prijedloge kako stvari poboljšati i kako da budemo efikasniji. No ono što sam vas htjela pitati, mislite li tu kroz iskustvo koje imate kao član Odbora za poljoprivredu da još uvijek postoji prostor za poboljšanje suradnje između pojedinih državnih tijela prije svega Državnog inspektorata i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja? Bez suradnje svih državnih tijela koja su zadužena za regulaciju ovog problema nećemo imati ono što želimo, a to da smanjimo nepoželjne trgovačke prakse. Nepoštene trgovačke prakse su uništile toliko malih OPG-ovaca da to jednostavno nije normalno.

Međutim, nitko ovdje nije puno spomenuo zapravo koji je zapravo cjelokupni opseg rada agencije, dakle od davanja različitih mišljenja, od utvrđivanja nepoštene trgovačke prakse, zlouporaba vladajućeg položaja kartela, odnosno tajnih sporazuma, rješenja o odbacivanju ili utvrđivanju, dakle koncentracije. I mislim da bi trebali kada govorimo o radu ove agencije, kada govorimo i o novim ovlastima koje agencija zapravo i dobiva govoriti i o tome na neki način. Tako je, rekao sam to i u svom izlaganju. To je kompleksan posao tko god je malo, pa čak i ako niste i kao što i sam nisam pravni stručnjak, kad vidim što sve ulazi u borbu i u zaštitu tržišta onda možemo samo konstatirati da su nam stvarno potrebni najbolji. Ali nije dovoljna samo agencija da bi riješila ovaj problem, bitne su i druge institucije pravne države koje jednako moraju biti zainteresirane za rješavanje ovog problema, pa na kraju krajeva i tajne službe i USKOK i DORH i svi oni koji se bave u svom djelovanju ovakvim stvarima.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Ivanović evo upravo na tragu onoga što smo prije razgovarali i što je replicirala kolegica Raspudić gledajući zapravo ugovor o funkcioniranju EU 101 i 102 kada se govori o prioritetima onda je očito predlagač smatrao da ne treba ponavljati sve ono što piše u samom ugovoru i da onda to nije potrebno implementirati dodatno u naš zakon. Dakle, tamo su itekako određeni prioriteti i mislim da onda to možemo paralelno primjenjivati jednako tako s obzirom na članstvo kojem pripadamo.

Ali budimo iskreni mislim da je dobro da je Hrvatska članica EU.

Potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolege i kolegice. Prije dva mjeseca raspravljali smo u prvom čitanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, te na osnovu rasprave prijedloga Odbora za zakonodavstvo i od strane samog predlagatelja, odnosno Vlade RH konačni prijedlog zakona je nomotehnički dorađen. Zatim se Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja daje neovisnost u namjenskom trošenju financijskih sredstava za provedbu svoje ovlasti. Omogućava se obustava postupka kada nema zakonskih pretpostavki za daljnje vođenje postupka, smanjuje se rok strankama u postupku za dostavu pisane obrane od primitka obavijesti s mjesec dana na 15 dana. Umanjuje se novčana kazna kod nagodbi i to su neke nove izmjene u odnosu na prijedlog zakona. Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama preuzeti će se nova pravna stečevina EU i dodatno uređenje nekih odredbi koje su već usklađene sa pravnom stečevinom EU. Usklađuje se pravni status Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja s poslovima koje stvarno obavlja agencija. Zatim se omogućuje agenciji dodatna neovisnost uz provedbu ovlasti i osiguravaju se dodatna financijska sredstva za kvalificirane zaposlenike, odnosno ljudske resurse, tehnološke i tehničke resurse. Agencija se ovlašćuje za izricanje novčanih kazni u svrhu učinkovitijeg provođenja odredbi, te će se registrirati agencija kao javna ustanova. Cilj zakona je proširenje ovlasti agenciji što je bilo i nužno kao što su važne odredbe uređivanja pravne osnove za izračun plaća za predsjednika, zamjenika predsjednika i članove vijeća određivanjem osnovice kao što imaju državni dužnosnici što do sada nije bilo propisano. Također, vrlo bitno je da se ovim konačnim zakonom propisuje veća transparentnost kod postupka izbora kandidata za predsjednike i članove Vijeća agencije putem javnog poziva kojeg objavljuje Vlada RH. Ove izmjene i dopune zakona su prijeko potrebne i opravdane, imaju svoju svrhu i cilj i stoga podržavam i pohvaljujem ovaj zakon.

Uvažena kolegice, jedna od najvažnijih zadaća agencije je promicanje tržišnog natjecanja, jednaki uvjeti za sve poduzetnike na tržištu. Važnost agencije su već mnogi moji prethodnici u raspravama naglasili, ali moje pitanje ide upravo vama. Vi ste dugogodišnja načelnica općine, a znamo da se u jedinicama lokalne samouprave pružaju razne usluge. Jeste li vi u vašoj općini do sada imali problema vezanih za tržišno natjecanje i vaše iskustvo o tome? Znači kako se tržišno natjecanje primjenjuje i na jedinice lokalne samouprave za njihovo funkcioniranje, mi do sada smo provodili razne usluge i radove i nabavku znači roba. Nismo se susretali sa nikakvim problemima oko tržišnog natjecanja, a zato nismo niti surađivali sa Agencijom kojom se evo i današnjim ovim zakonom daje puno ovlasti. Zastupnice Zmajić govorili ste o prednostima koje ovaj Zakon donosi u procesu zaštite tržišnog natjecanja. Činjenica je da smo u tom segmentu postigli mnogobrojne napretke i kada je riječ o zakonodavstvu i kada je riječ o praksi. Ali sasvim sigurno još je puno posla pred nama. Nekako najosjetljiviji sektor jest poljoprivreda, pa s obzirom da vi dolazite iz Slavonija iz kraja gdje svakodnevno susrećete poljoprivrednike koji su pritješnjeni mnogobrojnim nedaćama i brigama, možete li nam reći hoće li se kroz ovaj zakon ali i kroz Zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse koji treba stići u drugo čitanje u Hrvatski sabor doprinijeti poboljšanju položaju poljoprivrednika u lancu opskrbe hranom. Pa evo kolegice Petir vaše pitanje odmah vam mogu dati i konkretan odgovor. Vezano znači upravo za poljoprivrednike, za poljoprivrednu djelatnost jer znamo mi da je to na terenu tako da je problem tog tržišnog natjecanja i da su veliki lanci problem manjim lancima odnosno malim OPG-ovima koji ne uspiju do svojeg tržišta zbog onemogućavanja velikih nad njima i smatram da će upravo i ovaj Zakon i ovaj sljedeći zakon što ćemo imati znači nepoštivanje trgovačke prakse da će doprinijeti kako bi mi zaštitili naša mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva i znači njihove proizvode. Pa kolegice Zmajić s obzirom da jako dugo znate kako je rukovoditi proračunskim sredstvima, a upravo ove izmjene i dopune zakona između ostaloga se odnose i na utvrđivanje na dio koji se odnosi na samostalno namjensko trošenje dodijeljenih financijskih sredstava. U izvješću za 2019. godinu vidimo da je iz državnog proračuna Agenciji dodijeljeno negdje nešto više od 14 milijuna kuna, a samostalni prihodi su svega 270 tisuća kuna. Kada to podijelimo na 52 zaposlena, od toga preko 80% je visoke stručne spreme za pretpostaviti je što i koliko ostaje za ostala materijalna sredstva. Pa evo kako dugo rukovodite proračunima jeste li mišljenja da bi trebalo možda izdvojiti i veća sredstva kako bi ojačali Agenciju i dodatno i kadrovski bolje ekipirali? Znači 80% sredstava odlazi za plaće zaposlenicima, a 20% sredstava ostaje za znači tehnološki rad i za tehničke obveze. Smatram da je to mali iznos kojim može raspolagati Agencija, a budući ovim Zakonom se omogućuje da će se povećati i financijska sredstva za rad Agencije ja se nadam da će se to ostvariti, a oni i ovim Zakonom će znači biti neovisni o raspolaganju tim sredstvima i znat će gdje će to na transparentan, kvalitetan i svrhovit način utrošiti. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Marko Pavić.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, državna tajnice, zamjenice predsjednika Vijeća, članice Vijeća, kolegice i kolege. Pa drago mi je da nakon Izvješća Agencije za tržišno natjecanje za 2019. upravo imamo i izmjene Zakona jer upravo tržišno natjecanje jedan je od osnovnih stupova zaštite zajedničkog tržišta od preko 500 milijuna ljudi i u biti jedan od načina štićenja osnovnih sloboda unutar Europske unije. Upravo stoga to smo i vidjeli u raspravi o Izvješću potrebno je dodatno osnažiti Agenciju za tržišno natjecanje i drago mi je da se ovim izmjenama i transponiranjem europske direktive upravo to i radi. Dali smo potporu kao Sabor Izvješću. Vjerujem da ćemo i značajno dati potporu i ovim izmjenama Zakona. Kada gledamo ključne izmjene koje se dešavaju, prva i osnovna koju bih htio istaknuti je da će AZTN biti nacionalno regulatorno tijelo. Bilo je rasprava zašto to nije ranije jer su bili ili nisu bili propisani kriteriji, ali bazično Agencija to već za sada radi i dobro je da se to propiše i ovo je dobra prilika kada otvaramo zakon da jačamo neovisnost institucije da dobiju ovlasti nacionalnog regulatornog tijela poput HERA-e, HAKOM-a i da u tom smjeru upravo idemo kao prilog jačanja institucije. Drugo što bih se htio okrenuti u raspravi, osvrnuti je pitanje kartela. Ono što sam imao prilike slušati o kartelima i na Pravnom fakultetu i od kolega i sve bazično, a da objasnimo našim gledateljima što karteli jesu kada se pojedini poduzetnici udruže recimo npr. autoškola ili septičkih jama koje smo čuli i krenu udruženo namještati cijenu. Ključ u otkrivanju takvih kartela je da netko dojavi i zato mi je drago i pohvaljujem da u ovim izmjenama Zakona imamo novi institut prijedlog za nagodbu koji će značajno olakšati postupak zato što je nagodba jednako priznanje krivnje. Čim se netko nagodi priznaje krivnju da je bio kriv kao pravni subjekt u kartelu i na taj način će se itekako olakšati rad same Agencije.

S obzirom da Agencija može propisati kazne samo za pravne subjekte ostaje isto tako pojedinačna kazna sukladno Kaznenom zakonu i upravo je dobro da je u članku 38. da je ostavljena mogućnost državnom odvjetniku da po pitanju kaznene odgovornosti pokajnika može smanjiti ili da odlučiti da se ne pokrene postupak. Na taj način ćemo privući dodatne informacije u biti jedino Agencija ima na raspolaganju kada netko prijavi slučajeve kartela. Treća komponenta koju bi jako istaknuo je jačanje ljudskih potencijala Agencije. Već smo čuli i od kolegica da 52 zaposlenih, a to smo i stavili u Izvješću da smatramo kako je potrebno dodatno zapošljavanje i kako je potrebno dodatno jačati i rad Agencije i isto tako edukaciju službenika. Četvrta komponenta je transparentnost rada. Uz Izvješće koje imamo i raspravljamo u Saboru ja mislim da je veliki iskorak da se predsjednik Upravnog vijeća bira kroz javni poziv i mislim da je to jako dobar signal i iskorak u transparentnosti. Zaključno da ponovimo. AZTN agencija postaje regulator u otklanjanju odnosno prokazivanju kartela novi instituti nagodbe, pokajnici, jačanje ljudskih potencijala i povećana transparentnost rada te stoga mi je drago da možemo u ovom visoku poduprijeti ovaj zakon. Prva je uvažen zastupnik Tomislav Okroša. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Paviću pred nama je Konačan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. U nacionalno zakonodavstvo se prenosi direktiva 2019/1 EU parlamenta i Vijeća. Koliko je Agencija angažirana u europskoj mreži i mislite li da dovoljno surađuje sa Europskom komisijom?

Ja stvarno moram pohvaliti međunarodnu suradnju Agencije. Znam koliko ste bili angažirani i na konferenciji koja je bila povodom predsjedanja. Svi smo svjesni i epidemioloških mjera, ali upravo kroz tu mrežu se mogu izmijeniti dobra iskustva i prakse u zaštiti tržišnog natjecanja, mogu se sa ostalim kolegama i regulatornim tijelima na razini Europske unije vidjeti na koji način su oni napravili možda neke prioritete ili transponirali direktive. Tako da mislim da je Agencija tu vrlo aktivna i ja ih potičem da i budu i dalje tako prisutni u Bruxellesu.

Kolega rekli ste u izlaganju da treba jačati Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja to je točno, s tim se slažem. Međutim, prije toga trebalo bi zapravo ojačati ili možda bolje reći stvoriti slobodno tržište. Naime, 90-tih godina kada smo stvarali neovisnu državu nominalno smo se odlučili za poduzetničku tržišno orijentiranu ekonomiju. Pitanje je, postoji li ona u stvarnosti? Osim onoga što piše na papiru što je samo deklarativno u stvarnosti postoji nastavak jednog partijskog oligarhijskog sustava u kojem na tržištu najbolje prolaze poduzetnici koji su bliski aktualnoj vlasti. I u razmontiranju toga sustava Agencija je zapravo u potpunosti nemoćna. Ovaj zakon i izmjene koje su načelno dobre doći će do svog punog izražaja tek kada se razmontira nakaradno stvoren sustav kojeg je osmislila vaša vlast odnosno prethodnica iste stranke koja je od 90-tih pa do tada manje-više uvijek na snazi.

Dakle, to ne kažemo mi. Ja znam koliko je i Agencija radila na pregovorima, koliko smo morali acquis preuzeti i u tom poglavlju i sektoru.

Hvala vam lijepo potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolega Paviću naravno da je jako važno akceptirati da Hrvatska kao država članica ima pristup tržištu koje broji preko 500 milijuna stanovnika, da je to tržište koje je otvoreno i za naše poduzetnike i proizvođače. Slažem se s vama kada kažete da treba jačati kapacitete Agencije i svakako to je izuzetno važno. No ono što mislim da je potrebno također napraviti, prepoznati kako politika kroz stvaranje zakonske regulative može osigurati jedan snažniji prostor za domaće proizvođače i za domaće tvrtke. Što mislite koje bi možda dodatne kriterije mogli uzeti u obzir da se to u budućnosti dogodi? I postoji praksa i drugih zemalja, a možemo biti inovativni, znam da vi pratite upravo Sektor poljoprivrede, znamo od polja do stola. Mogu se regulirati i radi emisija CO2, znamo da moramo smanjiti emisije CO2 za 55% do 2030. Može se definirati i kriterij svježesti, može se definirati kriterij razdaljine unutar koje mora biti od polja do stola. Prema tome, postoje modeli, možemo biti inovativni, ali trebamo malo pogledati u praksi. Zato je i dobro da je agencija toliko umrežena u međunarodnim aktivnostima da vidimo što su iskusnije zemlje članice radile po tom pitanju. I kada dođete u Bruxelles bazično sve članice gledaju svoj nacionalni interes, moramo i mi. Zato trebamo biti zastupljeni u Bruxellesu i trebamo se boriti za svoje interese.

Uvaženi zastupniče, niti ja osobno niti Zeleno-lijevi blok sigurno nismo ljudi koji idealiziraju tržište niti maštaju o tome da bi samo isključivo tržište moglo riješit sve probleme. To sigurno ne. I u tom smislu reguliranje tržišta nam je itekako važno. Kada govorite o tome kako je nemoguće, gotovo nemoguće ili jako teško razotkriti kartele. Pa dovoljno je imati iskustvo koji god naš građanin je izgubio živce sa bilo kojom od ove dvije velike kompanije koje drže duo pol u Hrvatskoj i kada su jedva dočekali kraj tog monstruoznog ugovora i otišli kod drugog de facto je to potpuno ista stvar. A televizija u koju gledate imate više smetnji nego u ono vrijeme kad smo imali još onaj snijeg i kad je bilo smetnje pisalo. Češće imamo to. Nemojte mi reći da agencija njima ne može zaprijetiti regulirati ovo izobličenje. Hvala lijepa. Pa kolega Matula, niti vi, niti ja nismo pravnici. Ali kad sam bio na Pravnom fakultetu i slušao i obrane i nekih doktorata iz tržišnog natjecanja i kartela to pravna struka kaže. Kada slušate kolege iz agencije, kada slušate iskustva ostalih agencija unutar EU da, jako je teško otkriti kartele i da, glavni preduvjet je da dođe određena prijava u agenciju. I to pravna struka kaže. Načini na koji se s time bore upravo su primjeri dobre prakse i zato ovdje transponiramo regulativu, a upravo kako bi omogućili i olakšali prijave još jedanput pohvaljujem da nagodba je novi instrument jer nagodba iziskuje priznanje, dakle neko od dijelova kartela priznaje da je stvarao i bio u kartelu i to će itekako olakšati rad agencije i donošenje rješenja. Zahvaljujem se. Pa evo ja bih vas pitala isto nastavno na ovo što ste rekli da je teško razotkriti kartele. Međutim, kad se i dokažu koje su posljedice za njih? Evo dat ću vam primjer. Mislim da je 2015. bila odluka agencije koja je utvrdila da je pet sportskih kladionica, dakle da su sklopili zabranjeni ugovor i između njih su i ovi najveći Favorit, Germania, Prva sportska kladionica, Super sport itd. I dobili su upravno kaznene mjere u ukupnom iznosu od 9,7 milijuna kuna. Ja ću vam reći primjerice koliki vam je bio, kolika je bila dobit prije oporezivanja prošle godine jedne od tih kladionica - 523 milijuna kuna. Prihod im je bio iznad 800 milijuna kuna, dobit prije oporezivanja 523. Pa znam kolegice Benčić iz Možemo da vi želite uvesti socijalnu ekonomiju, da vi želite uništiti sve poduzetnike i sve. Dakle, s jedne strane treba, a vidim, ja ne znam. Meni se čini da vi to želite. Vi želite sve dijelove ekonomije uništiti, a recimo dobar dio civilnog društva se upravo financira iz igara na sreću od kud i vi dolazite. Ako gledamo što Europska komisija na tome radi za recimo i neke tehnološke diobe velike kazne se ističu. Ali to je onda sad pitanje isto tako i dijelova hoćemo li sad propisivati kazne sukladno imovinskom cenzusu, sukladno prometu. Ali to je pitanje jedne šire rasprave koju trebamo provesti tu u Saboru, ne samo rasprave tržišnog natjecanja. A žao mi je eto da vi tržišnu ekonomiju ne poštujete, ali dobro. Povlačite? Dobro. Hvala. Prvi je Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka uvažena zastupnica Sandra Benčić.

Zaključci i rekla bih logika koju gospodin Pavić često primjenjuje na pitanja koja dolaze iz Zeleno-lijevog bloka u najmanju ruku nas zabavlja moram reći.

Da li je to odvračajuća kazna? Evo ja ću pitati vas ovdje. Molim vas da mi odgovorite da li su to odvračajuće kazne? Jer ja da sam na njihovom mjestu, dobro ja ne, jer ne bi mogla biti na njihovom mjestu jer ne bi se nikada time bavila. Ali netko tko je na njihovom mjestu i koga interesira isključivo čisti profit pa njemu se isplati dati 50 milijuna kuna da bi dobio 500 i sklapati zabranjene sporazume iz godine u godinu, iz godine u godinu jer su kazne takve da nisu odvračajuće. I onda uzalud nam trud i ulaganje u regulativu i u kapacitete i u sve ako u konačnici oni koji karteliraju imaju kazne koje im se doslovno isplati mjesečno platiti da bi ostvarivali udio na tržištu i način i ponašanje na tržištu kakvo imaju. Pa nemojte mi molim vas govoriti o tržišnoj ekonomiji u Hrvatskoj made by HDZ. Pa svi znamo od čega se ta ekonomija sastoji i o kome ovisi. Pa dajte molim vas, dajte molim vas razgovarajte sa našim recimo poduzetnicima u IT sektoru, pa ih pitajte, one uspješne koliko često se javljaju na natječaje za javnu nabavu koju raspisuje država ili recimo grad Zagreb? A znate zašto? Zato jer znaju da su unaprijed namješteni i da država je ta koja tu regulira tko će biti tržišno pozicionirani i oni koji će imati korist od toga i oni koji ne, ne država nego HDZ, oni koji su na vlasti. Ili u slučaju Zagreba Bandić zajedno sa HDZ-om, odnosno 365 sada zajedno sa HDZ-om. Pa nemojmo, pa svi znamo da to tako funkcionira. Pa nemojte od građana praviti bedake. Evo dat ću vam još primjera – telekomi. Kako nam tržište funkcionira sa telekomima? Funkcionira evo tako da netko odnosno mi koji hoćemo gledati određene televizijske programe to više ne možemo, ne možemo ni birati operatera koji ih nudi jer su pojedinim operaterima i zajednički poslovni interes da trećega izguraju. Ne tele operatere, nego kreatora programa i prowidera telefonskih usluga. I ja sad evo ne mogu određenu televiziju doma više gledati, jer nemam niti od koga je dobit. To je tržište koje ste vi stvorili. Sjajno funkcionira. Hajmo dalje banke. Jel' ste pogledali u zadnje vrijeme usporedbu primjerice, da li ste pogledali usporedbu uvjeta za stambeno kreditiranje? Jel' vi tu vidite neku tržišnu utakmicu između unutar kamatnih stopa, uvjeta itd. Pogledajte sve najveće banke, nisu hrvatske kad nisu hrvatske ali koje posluju u Hrvatskoj pogledajte im uvjete. Isti, gotovo isti. Hajmo na treću stvar, hajmo to je aktualno vele drogerije. Tu nam tržište sjajno funkcionira. Godine SDP-ova Vlada je pokušala diferencirati marže s obzirom na cijenu lijekova. Su uspjeli? Nisu, poklekli su na kraju pod pritiscima isto tako vele drogerije koje su se digle na noge i rekle da neće pod tim uvjetima raditi.

I mi svi na to kažemo o.k. Pa nemojte govoriti da smo uspjeli regulirati tržište. Oni koji su veliki, koji su divovi, dakle telekomunikacije, banke, veledrogerije. Pa njima nismo tržište, ja vam to uporno ovdje govorim jer njima četiri i pol milijuna ljudi nije tržište i mi trebamo drugačije tim stvarima pristupati i drugačije ih planirati i postavljati se na drugačiji način.

I mislim da ste i vi trebali opomenuti kolegicu Benčić.

Pa evo ja bih tražila Hvala lijepo. Povrijedio je kolega Bačić članak 238. jer očito bi bilo poželjno po njemu da saborskim zastupnicima oporbe on piše što će govoriti o tržišnom natjecanju. Ali ovo je demokracija i sve što kaže oporba morali bi prihvatiti kao da je to njihov stav, ali vi očito ne prihvaćate. Sljedeća povreda Poslovnika Sandra Benčić. Evo kolega Bačić je povrijedio Poslovnik kada je kao povredu Poslovnika naveo da je povreda vrijeđati članove HDZ-a. Još uvijek usprkos činjenici da je vaš predsjednik Sabora se ponaša zaista apsolutistički i preuzeo je funkciju de facto svih ovdje zastupnika još uvijek nije uspio u Poslovnik staviti odredbu zabranjeno je vrijeđati zastupnike HDZ-a. Pa dok to ne stoji u Poslovniku molim vas nemojte se na to žaliti zato jer ja vas nisam vrijeđala, niti koristila ružne riječi prema vama. Ja sam govorila o činjenicama i o vašoj odgovornosti političkoj [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] Ako je to vama uvreda što ste u HDZ-u pa dajte se ispišite. Još Marko Pavić uvaženi zastupnik. Hvala lijepa. Povrijeđen je članak 238. Kolegica Benčić ne samo da vrijeđa sve članove HDZ-a, vrijeđa i zastupnika Bačića. Ja znam da se vi ne možete pomirit sa rezultatima parlamentarnih izbora i da biste vi htjeli biti na vlasti i da je to vama sve grozno. Ali većina građana je dala povjerenje HDZ-u da vodi ovu državu, evo već u drugom mandatu i ne vrijeđate ni nas, dajte argumente a ne ovako etikete. Idemo dalje. Završna rasprava Kluba zastupnika Centra i Glasa. Uvažena zastupnica Dalija Orešković.

Uvaženi predsjedavatelju, kolegice zastupnice i zastupnici. Pa dobro predsjedavatelju da ste baš gospodinu Paviću koji upravo izlazi iz sabornice dali da zadnji komentira povrede Poslovnika. Jer što bi mi da nam nije njegovih komentara? Pa evo kad već izlazi ja ću ga ispratiti sa riječima, dakle što god ja mislila o platformi Možemo i njihovim ekonomskim pogledima, ja smatram da nedovoljno potičete slobodno poduzetništvo, da im niste dovoljno skloni. Ali sasvim sigurno nije Možemo uništio poduzetnike. Da bilo kojeg poduzetnika pitate tko je uništio slobodno poduzetništvo u Hrvatskoj to bi odgovor bi bio jednoznačajan uništio ga je HDZ-e.

A kada govorimo o brojci koju on ne razumije, a tiče se poduzetništva to je postotak onih poduzetnika u Hrvatskoj koji ne posluju ni sa jednim državnim tijelom niti sa jedinom javnopravnim poduzećem. Takvih poduzetnika je malo. Konkretnu brojku gospodinu Paviću, a i vama HDZ-ovcima neću reći. Možda vas to potakne da se uistinu primite posla, pa neku informaciju saznate sami a da vam netko ne šapne iz Bruxellesa. Jer to je pravi problem Hrvatske i našeg državnog ustroja to što nemamo slobodno poduzetništvo koje nije naslonjeno na trgovačke neprimjerene koruptivne i druge sporazume sa partijom koja je u tom trenutku na vlasti. A kada govorimo o drugim nebulozama gospodine Bačiću najviše nebuloza u ovoj sabornici izgovara upravo vaša politička opcija i moram priznati neiscrpan ste izvor inspiracija, pa ću ja sada reći nešto što odnosno prokomentirati nešto što je rekao vaš Goran Ivanković. Rekao je da nam treba Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja kako ne bi stvorili poduzetnike koji su po svom poslovanju tvrtke koji su po svom poslovanju jači od države. Zamislite, pa nismo li imali baš takvu tvrtku? Imali smo je zar ne? Pa nije li baš takva tvrtka i nastala uz pomoć i uz zaleđe države? Zar ne? Pa nismo li zapravo tu tvrtku filali sa javnim sredstvima koja nikada nisu vraćena u javni ili državni proračun, a danas krase džepove onih koji su kroz skupinu Borg koruptivnu, kvarnu, nikada istraženu i nikada osuđenu oteli našu javnu imovinu u tuđe sada strane privatne džepove? Kamo sreće, kamo sreće da mi imamo pravo tržišno natjecanje koje će stvoriti jake tvrtke koje će bez koruptivnih praksi, bez zaleđa politike stvoriti protiv i kapital jači od države, kamo sreće. Ali kako smo krenuli uništit ćemo i ovo malo tržište i slobodne ekonomije koju imamo sada. Zahvaljujući kome gospodine Bačiću? Zahvaljujući vama. Bez da se upustimo u strukturne reforme, bez da slomimo koruptivni okorjeli sustav koji generira preveliki broj jedinica lokalne i regionalne samouprave, preveliki broj javnih tvrtki kojima upravlja nekompetentna politički postavljena uprava vrlo često sa osobama potkupljenih, kupljenih, lažnih, nevjerodostojnih diploma na žalost Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja čiji rad mogu pohvaliti i ocijeniti dobrim i neće imati tako puno posla. A sada još za kraj, ostalo mi je malo vremena, reći ću nešto i o radu te Agencije. Uvijek se zalažem za jaka kontrolna i nadzorna tijela, ali ističem da ta tijela moraju imati i svoju savjetodavnu ulogu. Jedna od ovlasti koju Agencija ima a ne koristi ju dovoljno je to da daje svoje mišljenje i prijedloge. Svi smo svjesni činjenice što se događa sa kartelima i neprimjerenom, neprincipijelnom, nezakonitom praksom trenutno u sustavu tele-operatera, gospodin Matula je o tome nešto rekao. Agencija je mogla reći iako se ne tiče izravno zakona koji oni primjenjuju, ali tiče se Zakona o elektroničkim medijima i koliko zapravo je vremena potrebno da se izmijeni jedna loša trenutno štetna odredba u zakonu koja tako stoji eto od kako smo prvi zakon donijeli pa do današnjih dana. A zašto je tome tako? Na žalost nema N1 ili vlasnik te grupacije nekog svog u uredu premijera kao što primjerice ima Telekom u osobi Tene Mišetić pa da prišapne što bi u zakonu trebalo ili možda u ovom konkretnom slučaju ne bi trebalo mijenjati.

Pozivam se na članak 238. jer kolegica ne da vrijeđa sve zastupnike, a pogotovo HDZ-a, vrijeđa i sve poduzetnike jer čime je to ona pokazala da zna nešto o poduzetništvu. Da li je stvorila i jednu tvrtku, da li je vodila i jednu tvrtku i da li je uopće živjela život realnog sektora gdje bi mogla pokazati i dokazati da ona nešto zna o poduzetništvu? Druga povreda Poslovnika je zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Ne zna se ponašati.

Povrijeđen je članak naravno 238., ja bi tražio zaštitu ne samo od kao potpredsjednika nego od svih potpredsjednika i predsjednika od sabora da me zaštiti od gospođe Dalić jel, Orešković jer ja jednostavno sam njoj vječito inspiracija za izvrtanje svega onoga što nisam izgovorio, što nisam rekao, jedino što pamtim je da jedan čovjek kada je izašao iz zatvora je prvo spomenuo njeno ime, ne znam zašto. Imate opomenu i vi. Povrijeđen je član 238. jednim zbornim pjevanjem i vrijeđanjem, ali evo ovog puta ću ja apelirati na vas i na sve vaše kolege predsjedavatelje, dajte zaista zaštitite HDZ-ovce jer vas je tako puno, a ja sama, svejedno se smatrate ugroženim od riječi koje vam upućujem. I dajte se kolega Ivanoviću dogovorite sa gospođom koja je pitala jesam li ja išta ostvarila u realnom sektoru. Da, za razliku od većine vas jesam … [[Upadica: Ne razumije se.]] to ste rekli, rekli ste mi da sebe dovedem u red [[Upadica: Vrijeme.]] ne, ne, ne, državu ću dovesti u red i vas ću sve redom dovesti u red. Izričem vam opomenu. Sami jeste, ali molim vas da se i vi morate držati Poslovnika. Slijedeći je Klub zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi uvaženi zastupnik Damir Habijan.

Poštovana državna tajnice, poštovana zamjenice ravnatelja sa suradnicom, kolegice i kolege, nakon završno kolegice Orešković moram se samo osvrnuti na nekoliko stvari, mislio sam malo drugačije započet, ali moram se osvrnut na neke netočne stvari koje je ovdje iznijela iz razloga zapravo što je omalovažila rad same agencije. I to nije prvi put i u prvom čitanju je to napravila i jednostavno se s tim ne mogu složit. Dakle, ovdje je bilo rečeno da agencija ne koristi ako sam dobro shvatio svoje ovlasti koje ima u punom opsegu, pa je spomenula primjerice davanje mišljenja, pa evo preporučam kada se priprema drugi put za raspravu da pogleda mrežne stranice agencije, da pogleda koliko mišljenja dakle u jednom mjesecu samo agencija napravi i pripremi i o kakvoj kvaliteti se mišljenja radi. S druge strane spomenuli ste prošli put i, a u tom kontekstu dakle i odluke pred Visokim upravnim sudom, ja sam pogledao malo i odluke Visokog upravnog suda, mogu govoriti i iz iskustva, redovito sve njihove odluke tamo prolaze za razliku od recimo nekih odluka povjerenstva kada ste vi bili na čelu koje su evo nedavno pale, a koje se bojim se imat dalekosežne posljedice za sve nas. Ovdje je bilo riječi, žao mi je što nema kolegice Selak Raspudić koja je problematizirala pitanje neovisnog regulatora, dakle tijela koje sada odnosno svojstva koje agencija sada dobiva, pa ću još jedanput dakle naglasiti i spomenuti, obzirom da je ona rekla ako agencija do sada nije bila regulator da li je onda bila u sferi toga da zapravo čini prekršaj, ne, ne čini prekršaj. Dakle, ona je postupala po pozitivnim propisima koji su do sada bili na snazi, koji su još uvijek na snazi. Međutim, isto tako bilo bi dobro da posluša što kažu dakle stručnjaci pogotovo upravno-pravni, neću ih ovdje navoditi, koji vrlo jasno kažu između ostalog da je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja regulator. Dakle, već i prije nego ćemo ovo zapravo definirati odredbama ovog zakona koji sada stupa na snagu. Ono što sam rekao i u svojoj raspravi očito moram ponoviti jer je kolegica Selak Raspudić opet govorila neke stvari koje ne stoje, a to je pitanje što zapravo neko tijelo određuje da ima svojstvo regulatora. Dakle, upravo taj ex ante regulacija tržišta. Dakle, prodaje udjela, djela poslovanja poduzeća i slično. Isto tako, već u postojećem prekršajnom zakonu imate zapravo definirana koja su to neovisna, neovisni regulatori. Dakle, samim posebnim zakonima se njima daje to svojstvo pa je netočna i ta tvrdnja da zapravo nigdje u pozitivnim propisima i u hrvatskom zakonodavstvu ista nisu definirana. Zaključno u ime kluba ono što želim također reći mislim da ovi svi pravni instituti koji se uvode, dakle od nagodbe, od pokajnika, od uključivanja dakle državnog odvjetnika u segmentu dakle Članka 38. ovog konačnog prijedloga zasigurno će poboljšati i uvelike omogućiti agenciji da svoj posao koji je radila do sada vrlo dobro nastavi na taj način. I osvrnut ću se i na ovo, to sam zaboravio što je rekla kolegica Benčić, a spomenula je to u kontekstu jednog primjera za koji ja moram priznati da mislim da nije točan jer govorim sada iz iskustva, dakle postupka koji sam osobno imao primjera zastupati pred agencijom gdje je vrlo jasno bilo traženo dakle da se dostave i račun dobiti i gubitka, da se dostave dakle i prihodi odnosno prikaz prihoda stranke koja je bila u postupku, koja je bila osumnjičena za kartel i temeljem toga se odredila novčana kazna odnosno onda upravno-kaznena mjera u iznosu od 10% Dakle, prethodno se vrlo dobro i temeljito ispita koji su prihodi odnosno koja je neto dobit takvih trgovačkih društva i temeljem toga se onda razreže dakle novčana kazna. Prema tome, bilo bi dobro kada govorimo za ovom govornicom da govorimo istinu. Hvala lijepa i u konačnici dakle Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog.

Izvolite. Povrijeđen je Članak 238. alineja 5. omalovažavanje mene kao zastupnice time što je kolega Habijan iznosio neistine. Dakle, kada sam govorila o mišljenjima agencije mislila sam na to da naprosto su prešutjeli situaciju koju trenutno imamo sa dva teleoperatera. A čisto omalovažavanje mog rada je vaša teza o Povjerenstvu za sukob interesa. Dakle, da iznesem činjenicu. U vrijeme mog mandata, a i nakon mog mandata upravni sudovi su dosljedno potvrđivali odluke povjerenstva.

Slijedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika MOST-a, zastupnik Miro Bulj.

Tržišno natjecanje nam je zaista čudno kad to kažu o tržišnom natjecanju, o agenciji, o AZTN-u kad govori HDZ-a da su oni, a Borić se smije tome, da je Možemo ili oporba da su oni koji uništavaju poduzetnike.

Osobno mogu samo kazati na kraju da ova implementacija direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo što se tiče tržišnog natjecanja, možemo mi govoriti o agenciji, o regulatoru, međutim činjenica je da su recimo usluge telekomunikacije teleoperatera u Hrvatskoj najskuplje u odnosu na EU. Možemo mi sad pričat o čemu oćemo, a najveća dobit teleoperatera je u Hrvatskoj 40% Deutsche Telekom dok u Njemačkoj ima ispod 20%, odakle dolazi dok se u Hrvatskoj ponaša kako god želi, svoje objekte, svoju …/nerazumljivo/… postavljaju bez dozvola bilo kakvih tj. bez građevinske dozvole, a u cijeloj EU potrebna je dozvola. Ne samo u EU, nego u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i našim susjednim zemljama, njim je potrebna građevinska dozvola, ali dinastija Mišetić uvjetuje premijera Plenkovića da radi tako. I onda ste još u tom tržišnom natjecanju uvažena državna tajnice, vi ispred Vlade, još ste u Covid krizi oprostili ima milione, stotine miliona kuna naknada za koncesije, al nije smanjena potrošaču i narodu cijena telekomunikacijskih usluga, ne, nego ste pogodovali najvećem dobitniku, najveću dobit, maržu koju imaju u Europi je teleoperateri u Hrvatskoj. Zbog čega se to radi? Spomenuo sam još nešto.

Jel to tržišno natjecanje? Zbog čega tu nema konkurencije?

Ja sam zato čak da u bitnim stvarima na tržištu država intervenira, kod našeg poljoprivrednika i pomogne mu, kod našeg poduzetnika, kod naših proizvođača, ja sam prvi za to pa proglasite me socijalistom slobodno, ali vi pogodujete svojim kartelima organiziranim u klubovima JANAF-a, ne znam klub Slovenska 9 i slično.

Znate koliko je ostvareno od toga? Tako će i sada biti.

Kamioni iskrču zemlju doli, ovdje je gradonačelnik, zaustavite to uništavanje gradonačelnik, izdignite se iz na ove žabokrečine, nemojte dozvoljavati da to rade vam doli. Plaže vam prokopaju, kopaju …/nerazumljivo/… dobro opjevanu, znate što je pijesak kamen opjevani makarskih plaža. To dobro znate.

Poslovnika sa dva puta.

To nije uobičajeno od Bulja, ali vi ste napravili povredu Poslovnika jer ovo je bila replika, a ne povreda Poslovnika, imate opomenu. Slijedeća završna rasprava je Klub zastupnika SDP-a, a ispričavam se uvaženi gospodine Paviću, samo malo, imamo povredu Poslovnika zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Danas, danas cura je sjela ispred kamiona da ne nasipate zemlju na naše stoljetne plaže na stoljetnom otoku koji se, koji je simbol vašeg rada vi gradonačelniče, kojega uništajete.

Izvolite uvaženi zastupniče Paviću, završna rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a. Poštovani predsjedniče evo ja vam najavljujem da ću tražiti promjenu Poslovnika. Zašto? Zato što ćemo unutra staviti jednu stavku po kojoj se ja smijem javiti svaki puta kad se prozove Pavić, a to nisam ja jer na kraju ispada da je cijela oporba protiv Pavića. A Marko zakuha kašu, ode iz sabornice i svi lupaju po meni onda.

No, dobro, nakon svih tih peripetija mislim da smo utvrdili i ulogu AZTN-a i zakona koji smo evo raspravljali danas u drugom čitanju. Nadam se da smo svi na istom tragu da je ovo što je navedeno u zakonu u redu, da nemamo na to nikakvih primjedaba osim ono što smo tu naveli. Jedan dio što smo naveli nam je već bilo objašnjeno u pauzi i skrenuta pozornost da postoje još neke uredbe za koje nismo znali da postoje jer se nigdje ne spominju u zakonu pa nismo niti znali da postoje odredbe tih uredbi.

Ono što nije bilo jasno, jasno je, jasno je i za koji period će se utvrđivati onih 10% prometa na svjetskom nivou odnosno svjetskom tržištu. Jasno je da AZTN ima ulogu regulatora, jasno je da će AZTN odrediti većinu tih poslova korektno i pošteno. Ono što nije jasno i što nisam našao u zakonu je pitanje novog zapošljavanja u AZTN-u. Ne znam koliko je to novih zaposlenika potrebno da bi se provodio ovaj zakon, to nisam nigdje naišao, teško mi je to procijeniti. Mislim da ćemo se svi složiti da je zakon dobar, da su inicijative u zakonu korektne, da ćemo sa ovim inicijativama koje smo dali, kojima smo zapravo, koje smo ponudili AZTN-u da pokuša dobiti informacije od članova kartela i od odgovornih osoba da će biti pozitivne. Nadam se da će i odgovorne osobe koje su u tim pravnim osobama shvatiti da je dobro da neke stvari prijave jer će kad-tad biti javno obznanjeno da su bili u kartelu i da će nakon toga plaćati kazne. E sad, ono što kaže kolegica Benčić da li će te kazne biti destimulativne ili neće to je drugi par cipela. Nažalost evo ono što se dešava tu sa teleoperaterima, kazne ne vidimo, ako ste primijetili čak i nema SLA zapravo između nas i teleoperatera ne postoji Service level agreement kojim bi oni nama platiti nekakvu naknadu kad mi nismo ovoga u mogućnosti recimo pristupiti na Internet ili kad recimo nemamo mogućnost telefoniranja sa svojeg fiksnog broja, a znate da se to desilo nekoliko puta sad u proteklih par godine, 2014.-'15. godine smo bili zapravo odvojeni od svijeta skoro 6 dana. Jedan dio Hrvatske skoro 6 dana, jedan dio Hrvatske dan i pol, sad smo opet bili prije nekoliko tjedana opet smo bili isključeni iz interneta i dobili smo naknadu ništa što zapravo i nije u redu s obzirom da mi redovito plaćamo njima njihove račune.

S druge strane upozoravam na ono što nas čeka, a to su plinarska društva.

S ovim smo iscrpili kompletnu raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Idemo na slijedeću točku dnevnog reda, to je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, a pardon, - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, drugo čitanje, P.Z.E. broj 101 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 172. u svezi s Člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnijeti do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni tajnik Ivo Milatić, izvolite. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici, pred vama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti.

Navedenom direktivom uspostavlja se zajednički pravni okvir za promicanje energetske učinkovitosti unutar EU nakon 2020. godine kada počinje tzv. drugo razdoblje kumuliranja energetskih ušteda koje su države članice dužne ostvariti u periodu od 2021. do 2030. godine. Podsjetimo, prvo kumulativno razdoblje bilo je između 2014. i 2020. godine kada je postavljen cilj od 20% smanjenja potrošnje energije u odnosu na baznu 2005. godinu. U drugom kumulativnom razdoblju koje je počelo 1.1. ove godine i traje 10 godina cilj je ostvariti najmanje 32,5% smanjenja potrošnje energije u odnosu na potrošnju bazne 2005. godine te se također propisuje i kontinuitet ušteda u slijedećem kumulativnim razdobljima iza 2030. godine. Zakon, zakon ima za cilj da se u 2030.-toj godini u RH neće potrošiti više od 8,23 miliona tona ekvivalentne nafte primarne energije odnosno 6,85 milijuna tona ekvivalentne nafte u krajnjoj potrošnji energije. Da bi se ostvario ovaj cilj i zacrtani razvoj društva biti će potrebno kroz sve sektore i aktivnosti provoditi načelo energetska učinkovitost prvo. Ovo načelo koje je ugrađeno u zakon zahtjeva da se sve gospodarske aktivnosti i budući projekti promatraju kroz doprinos mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Načelo ima za cilj olakšavanje održivih ulaganja u sektorima energetike, prometa, graditeljstva, industrije i ostalim u smislu učinkovitije uporabe energije u svim fazama energetskog lanca od proizvodnje do krajnje potrošnje. Primjenom načela odvojiti će se povećanje potrošnje energije uvjetovano intenziviranjem gospodarskih i društvenih aktivnosti koje je do sada bilo pravilo. Time se daje poticaj tehnološkom razvoju, inovacijama, digitalizaciji i nizu aktivnosti koje uz smanjivanje potrošnje energije isporučuju veći dohodak. Slijedom toga direktiva je propisala da su države članice dužne ostvariti uštede energije u krajnjoj potrošnji energije te je propisana metodologija za utvrđivanje iznosa obveznih i kumulativnih ušteda energije koju je potrebno ostvariti kroz pojedino razdoblje kumuliranja. Izračunati prosječni iznos novih godišnjih ušteda energije u prvom kumulativnom razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. je propisan na 1,5% prosječne količine isporučene energije krajnjim kupcima u 2010., '11. i '12. godini i iznosio je za RH 54,25 Petadžula ili 1295,7 Kilotona ekvivalentne nafte. Prosječni iznos novih godišnjih ušteda energije u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2030. propisan je na 0,8% prosječne krajnje potrošnje u 2016., '17. i '18. godini, izračunat je u integriranom nacionalno i energetskom i klimatskom planu i iznosi 125,33 Petadžula ili 2993,7 Kilotona ekvivalentne nafte. Izmjene zakona su napravljene i u smislu da je osnovni dokument planiranja ušteda i praćenja učinkovite provedbe direktive, pa tako i ovoga zakona integrirani nacionalni energetski klimatski plan. Temelj za to se daje i u Uredbi EU 2018/1999 Europskog parlamenta i vijeća od 11. prosinca 2018. o upravljanju energetskom unijom i djelovanjem u području klime kojim se propisuje izrada nacionalnih akcijskih planova energetske učinkovitosti kao i sastavnog dijela integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana zvanom NECP. Obvezni kumulativni ciljevi energetskih ušteda ostvarivati će se kombinacijom sustava obveze energetske učinkovitosti i alternativnih mjera politike kako je to odlučeno osnovnim zakonom iz 2014. godine. Kroz alternativne mjere politike koje se, koje će država provoditi i koje su definirane u nacionalnom energetskom i klimatskom planu uključuju i mjere definirane dugoročnom strategijom obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine. Procjenjuje se mogućnost ušteda oko 30% ukupno potrebnih ušteda do 2030. godine. U obveznom sustavu ušteda energetski subjekti trebaju ostvariti 70% ukupnog cilja do 2030. godine. Važno je napomenuti da će se kroz životni vijek ušteda pratiti i kumulativni efekt ostvarenih ušteda te da će isto biti regulirano u pravilniku o sustavu mjerenja i verifikacije ušteda. Ovom se izmjenom i dopunom zakona također prenose dijelovi direktiva vezanih za prava potrošača odnosno kupaca, a koja su povezana s mjerenjem i obračunom potrošnje energije i potrošne tople vode, a kojom se posebno ističe važnost pitanja individualnog mjerenja i obračunavanja potrošnje toplinske energije. U tom smislu se otklanja i povreda prava EU vezano uz neprenošenje odrednica Direktive o energetskoj učinkovitosti iz 2012. godine koje su na snazi, a koja se odnosi na to da svaka zasebna zgrada odnosno građevina treba imati mjerilo toplinske energije. Ova mjerenja su preduvjet i za daljnji razvoj i učinkovito korištenje toplinske energije i tople vode u pojedinoj zgradi odnosno građevini. Između 2 čitanja prijedlog je dopunjen na način koji je prepoznao energetsku solidarnost energetskih subjekta koji su na tržištu. Naime, s obzirom na katastrofom pogođena područja u RH potrebno je osloboditi odnosno umanjiti obvezu strankama obveznicama koje su svojim financijskim sredstvima doprinijeli u svrhu smanjenja energetskog siromaštva na područjima obuhvaćenim proglašenjem katastrofe. U tom smislu se proširuje i obveza Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da pokriju uštede energije ostvarene na ovaj način odnosno da se kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doista i ostvare te uštede energije. I to ne samo iz sredstava od stranaka obveznica koje nisu ispunile obvezu nego iz drugih prihoda kojima fond raspolaže, posebice onima iz emisijskih jedinica jer se ta sredstva moraju i prema Zakonu o zaštiti zraka trošiti između ostaloga i za smanjenje energetskog siromaštva. Nadalje, vezano za područje javne rasvjete određeno je da energetske preglede javne rasvjete provode ovlašteni inženjeri elektrotehnike, a u prijelazne i završne odredbe dodan je novi članak kojim se određuje da je rješenja o ovlaštenju za provođenje energetskog pregleda javne rasvjete izdano sukladno posebnom propisu kojim se uređuje energetski pregled zgrade i energetsko certificiranje prije stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi do isteka važenja roka na koji su izdani. I završno, dodana je odredba kojom se omogućava APN-u da na temelju pisanog sporazuma odnosno ugovora provodi postupak javne nabave za energetsku uslugu u zgradarstvu u ime i za račun trgovačkih društava kojima je osnivač RH. Također dužan sam i napomenuti da je Odbor za zakonodavstvo sukladno odluci ustavnog suda gdje se postavlja jasan temeljni kriterij odlučivanja o sklapanju Ugovora o energetskom učinku višestambene zgrade natpolovičnom većinom glasova suvlasnika zgrade koja se računa prema suvlasničkim dijelovima što je u skladu sa čl. 40. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, dao amandman na ovaj zakon, te je isti amandman od strane vlade prihvaćen na današnjoj sjednici, te ovaj kao takav amandman u stvari je i sastavni dio ovog prijedloga zakona.

Uvaženi državni tajniče, vrlo opširno ste nam obrazložili ovaj prijedlog zakona. Vidimo da se ovdje direktivom uspostavlja zajednički pravni okvir za promicanje energetske učinkovitosti unutar EU. Energetska učinkovitost je strateški naravno i prioritet energetske unije, a energetska učinkovitost je stvar svijesti ljudi. Iz grada iz kojega ja dolazim, grada Slavonskoga Broda, to je vrlo bitna tema uz sve ono što se veže na kakvoću zaštite, kakvoću zraka u Slavonskome Brodu.

Što se tiče primjene i provođenja istih naša je osnovna zadaća, a to smo ovim zakonom i propisali, da sve alternativne mjere budu upisane u Nacionalni klimatski i energetski plan i u Plan sanacije zgrada ovaj odnosno dugoročni plan sanacije zgrada i tamo smo jasno propisali kako ćemo u stvari postići onih 30% mjera iz alternativnih mjera politika. Mislimo da je plan dosta realno postavljen i da ima i financijsko utemeljenje u više izvora, tako da smo uvjereni da ćemo u ovom razdoblju sve svoje zadane ciljeve i ostvariti za razliku od prethodnog razdoblja gdje smo u alternativnom dijelu malo zastali, a u obveznom dijelu neovisno o tome što je kasnije ovaj krenuo sustigli prilično dobro svoje ciljeve. Poštovani državni tajniče, poštovani potpredsjedniče sabora. Pa evo prvo pohvala da smo na Europskom vijeću u prosincu bili jedna od država koje su stvarno zagovarale podizanje smanjenja ugljičnog dioksida sa 40 na 55% do 2030. Energetska učinkovitost, to je vrlo bitan dio.

Što se tiče energetske učinkovitosti jasno je da osim redovnih sredstava koja su predviđena u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iz emisija i iz ostalih prihoda značajna sredstva kanimo i ona su upisana u Nacionalni plan oporavka odnosno u ovom prijedlogu koji ide prema komisiji, prema konačnom odobrenju i to se radi o iznosima koji prelaze više milijardi i jasno da naš naglasak od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a jasno u koordinaciji sa Ministarstvom prostornog uređenja koje će to i provoditi je da ta obnova mora biti suštinski u svakom smislu potpuno od konstrukcijskog dijela, od dijela koji se odnosi na izolaciju i na sve ostale materijale koje treba ugraditi plus energetsku učinkovitost u smislu toplinskog i svakog ostalog dijela i obnovljivih izvora energije. Znači obnova mora bit kompletna da bismo stvarno postigli pravi efekt cijelog tog posla. Hvala potpredsjedniče. Pa evo, Zakon o učinkovitosti korištenja energije u neposrednoj potrošnji prvi put je donesen 2008.g., ovaj zakon o kojem danas pričamo je nasljednik tog zakona i nekako sad sve više idemo u smjeru da pričamo o kvotama ušteda koje moramo napravit, o sredstvima koja ćemo uložit u energetsku učinkovitost. Al ja bi se malo osvrnuo i na ovaj dio kroz tih 13.g., mislim da smo puno napravili u tom edukativnom dijelu. Međutim, postavlja se još pitanje, što još sve možemo napravit da kod naših građana izazovemo svijest o energetskoj učinkovitosti da oni kroz ono što rade u svom kućanstvu i kroz ono što rade na svom poslu u stvari potiču još više uštede odnosno da potiču svojim djelovanjem da ugrađujemo opremu i materijale koji će pridonijeti tome da nam energetska učinkovitost bude još veća. Mi smo jasno, u edukacijskom djelu nikad dovoljno kako bismo rekli napora, zato evo, tu su mi skrenuli pažnju da reagiram da je Odbor za zakonodavstvo dao tri amandmana da budem jasan, prvi odnosi se na čl. 16. i 20., drugi na čl. 22 a i treći na čl. 23. kojeg sve prihvaćamo a on ide isto u pravcu o čemu ste vi sada govorili a to je da i taj postupak donošenja odluka kad je u pitanju energetska učinkovitost na samim zgradama, bude što je moguće efikasniji i bolji a što se tiče samog ovog djela edukacijskog i djela kako promovirati, znači akcijom koja se, odnosno načinom da smo predvidjeli lokalnu samoupravu da donosi svoje planove, nacionalnim, klimatskim i pravnim i svim novim dokumentima koji su javno dostupni, koji su u javnoj raspravi i stalno osvježavanjem tih dokumenata, mislim da ćemo doprinijeti tome da ljudi shvate koliko je to sve zajedno bitno. Poštovani državni tajniče, u ovom Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti, tema koja je posebno generalno naglašena kroz izmjene i dopune ovog zakona je upravo energetsko siromaštvo. Iz vašeg uvodnog djela, vidljivo je odnosno shvatljivo je da se ono odnosi na područja pogođena katastrofama, ono što mene zanima i interesira, što je sa ostalim područjima RH po tom pitanju? Zahvaljujem. Mi smo u zakonu dodatno naglasili područje pogođeno katastrofama ali to ne znači da smo isključili ostala područja. Jasno da je u zakonu smo se generalno referirali na energetsko siromaštvo a dodatno smo apostrofirali područja zahvaćenim katastrofom, jasno da se to odnosi na cijelo područje RH i kroz pravilnik o energetskim uštedama, jasno će biti stimulirani svi oni isporučitelji energije koji će na bilokoji način uložiti u energetsko siromaštvo da će im se jasno taj dio pretvoriti u energiju koju će onda uštedjeti a tu stvarnu uštedu će napraviti fond kroz alternativne mjere politike. Znači, idemo u pravcu da stimuliramo subjekte, obveznike da pomažu građanima da njihovo energetsko siromaštvo se smanji. G. državni tajniče, rekli ste u samom uvodu da ovim Zakonom o energetskoj učinkovitosti, usklađujemo zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU i to je ok. Utvrđuje se okvir mjera, znači za poticanje te energetske učinkovitosti, za period od 2021. do 2030. kroz taj naš integralni nacionalni energetski plan. I mi imamo odlične dokumente, sve lijepo pište, Europa nam je napisala i europski zeleni plan, nedavno smo donijeli u Saboru Strategiju energetskog razvoja do 2030., međutim ono što mene muči je realizacija i provođenje svih ovih mjera. Znači, mi donosimo sada novi zakona li nigdje nemamo od strane ministarstva ili od fonda rezultate koje smo postigli a isto tako smo bili u obavezi prema EU ono što smo učinili upravo u energetskoj učinkovitosti od 2014. do 2020., smatram da je trebalo podvući crtu [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] i dati jedno izvješće gdje smo danas na one rezultate koje [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] smo očekivali. Hvala. Što se tiče toga što smo postigli, jasno, ti svi su rezultati mjerljivi, oni su evidentirani, oni su izvješteni Europskoj komisiji, oni su u našem SMiV-u, za potrebe toga mi vam možemo kao ministarstvo dostaviti i točno u kojoj smo mi sada situaciji. Mi smo u prošlom razdoblju nismo dostigli sve svoje ciljeve, zato je i važan ovaj zakon da se na ovakav način stimulira jer mi smo u prošlom razdoblju, znači neovisno o tome što smo krajem toga razdoblja krenuli u obvezne sheme, uspjeli kroz obavezne sheme uštediti nego kroz sve alternativne mjere politike koje su od 2014. napravljene do kraja 2020. To je dokaz da smo u ovom zakonu otišli na 70% obveznih shema a 30% alternativnih mjera politike, to je prilična garancija prema našim procjenama i izračunima da ćemo bez ikakvog problema svoje ciljeve ostvariti. I zato smo uvjereni da je ovo sada sve na vrijeme i da će to ići u dobrom pravcu.

Moje pitanje više ide u smjeru energetske obnove zgrada. Moje pitanje je slijedeće, dakle što ste napravili odnosno koje kontrolne mehanizme ste poduzeli primjerice za zgrade koja imaju lošu konstrukciju? Dakle, postoji već jako puno primjera, dakle zgrade koje su i u Zagrebu, u Petrinji gdje je izvršena energetska učinkovitost što je jako pohvalno, jel, ako ćemo ić u neke uštede po pitanju energije, međutim sam potres je pokazao da su se te zgrade urušile, primjerice X. gimnazija ili recimo javne ustanove u samoj Petrinji. Pa čisto nas interesira s obzirom da europska direktiva 2018. g., 844, govori i o seizmičkoj obnovi koja bi trebala prethodit samoj energetskoj obnovi odnosno učinkovitosti same zgrade pa nas interesira što smo mi napravili po tom pitanju, pa primjerice recimo jedna Italija, ima nešto što se zove bijela knjiga koja to rješava. Hvala lijepo. Što se tiče ovih budućih aktivnosti a to je korištenje Nacionalnog plana oporavka iz sredstava iz Nacionalnog plana za obnovu potresom zahvaćenih područja, u svim razgovorima i u svim programima koje smo pisali mi zajedno sa prostornim uređenjem i obrnuto, u svakom i razgovarali s komisijom, uvijek je bio stavljen jasan naglasak da nema nikakvog smisla energetski obnavljati zgradu koja se sada zahvaćena sa potresom i imala nekakve probleme i ona koja to nije imala također, ako se i konstrukcijski sve to zajedno ne obnovi. Znači, plan da u idućim obnovama bude kompletna konstrukcijska obnova, energetska u smislu izolacije i svega ostaloga i suštinski ne samo čista izolacija, prozori, vrata, krov nego i toplina i eventualno i obnovljivi izvori energije, znači kompletna obnova, tu se slažem s vama da bez toga nema smisla.

Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti i u odnosu na prijedlog zakona unesena je odredba kojom se određuju da financijska sredstva koja strankama obveznicama predstavljaju smanjeni prihod, a koja se koriste u svrhu smanjenja energetskog siromaštva u kućanstvima, kao i za pomoć kućanstvima u slučaju proglašenja katastrofe, da će se uvažiti kao smanjenje obveze strankama obveznicama. Mene zanima kako i na koji način je predviđeno u zakonu da će se to regulirati? To je predviđeno da se regulira pravilnikom koji sada postoji, temeljem postojećeg zakona, koji će se samo izmijeniti djelomično u tom dijelu, što znači da na svaku uloženu kunu, odnosno kilovat energije koji će se preračunati, stranka obveznica ima pravo da se to odbije od osnovice na koju je ona dužna eventualno platiti penalizaciju za neispunjenje obveza, odnosno da se to računa stranci obveznici da je ispunila uštede, a mi ćemo kao što sam maloprije rekao, za taj iznos energije koji smo tu fizički priznali, a ustvari smo priznali trošak koji je netko napravio za našeg građanina, mi ćemo znači taj trošak preračunati u energiju, uštediti kroz alternativne mjere politike, kroz Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s time da smo otvorili kroz zakon mogućnost da se iz više izvora mogu ta sredstva koristiti za tu uštedu. Rekli ste da će se ambiciozni ciljevi, kad je riječ o energetskoj učinkovitosti pokušati zadovoljiti pod motom „Energetska učinkovitost prva“, što bi nekako trebalo nas usmjeriti da doista Ministarstvo planira ozbiljno se posvetiti tom poslu koji nije samo obaveza EU nego je ustvari i nužda kad pogledamo u praksi, moramo učiniti veće napore da bi postigli veću energetsku učinkovitost. Ono što mene zanima, kako Ministarstvo planira u većoj mjeri uključiti u tom procesu domaću industriju, domaće proizvođače, domaće materijale? Konkretno, mislim na ugradnju drva, primjerice, gdje bi se postigla, ne samo veća energetska učinkovitost nego bi to doprinijelo i otvaranju zelenih radnih mjesta, posebice u ruralnim sredinama, gdje znamo da nam je cilj zadržati ljude, a za to je potrebna i ta jedna poslovna aktivnost? Pa mislimo da će se privreda, odnosno naše domaće gospodarstvo uključiti u sve ovo obzirom da je jasan, prvo je jasan cilj države, svi su planovi donešeni po meni, na vrijeme jer tek smo na početku ovoga razdoblja. Prilično su jasni iznosi s kojima sada raspolažemo. Sve ovo smo komunicirali sa zainteresiranom javnošću, posebno sa Gospodarskom komorom, Udrugom poslodavaca i ostalima, koji bi trebali komunicirati sa gospodarstvom i tom istom gospodarstvu javiti što se tu sprema. Svjesni smo činjenice da problem broja uposlenih koji će se pojaviti kad krene ova silna obnova, posebno u ovom dijelu koje će Ministarstvo prostornog uređenja raditi će vjerojatno biti problem, ali unaprijed na to upozoravamo jer činjenica je jednostavno da Hrvatska mora računati da u ovom dijelu koji se tiče energetske učinkovitosti će morati imati ozbiljna poduzeća i mi na to stalno napominjemo i pokušavamo senzibilizirati javnost, mislim da ćemo i u tome uspjeti jer, sredstva postoje, znači budućnost neka postoji za to. Poštovani tajniče, mislim da je davno osviješteno da niti provedba ovog zakona niti zadovoljenje zahtjeva koje smo si zadali u integriranom nacionalnom energetskom i ... [[Govornik se ne razumije.]] za RH neće moći biti ostvareno bez lokalne samouprave i zbog toga su jedinice lokalne samouprave i njihovi predstavnici bili uključeni i u izradu dokumentacije, bili su uključeni u potpisivanje deklaracije o ... [[Govornik se ne razumije.]] , bili su uključeni u razno razne seminare, u obuke, da bi zapravo svjesni što trebaju raditi i kako trebaju raditi. Međutim, isto tako, svjesni smo mi svi da postoji jedan dio lokalnih samouprava koje nemaju novaca i koje jednostavno neke stvari ne mogu provesti zbog toga jer ni krediti ne pomažu, s obzirom da ih nemaju odakle vraćati, ne postoji izvor za vraćanje tih kredita. Spomenuli ste da postoje neka sredstva i u Fondu, vjerojatno postoji i u proračunu, vjerojatno postoji neka sredstva na nivou EU koja će biti bespovratna sredstva. Da li postoje sredstva za takve lokalne samouprave, koje nemaju novaca, kojima se treba pomoć dati bespovratno? Ovo što ste spomenuli, znači to je sve, sve te aktivnosti koje je lokalna samouprava do sada radila, bile su aktivnosti na alternativnim mjerama politike koje su bile u ovom prethodnom razdoblju. Kao što sam naglasio i kao što smo u zakonu naglasili, idemo i dalje s alternativnim mjerama politike jer računamo da će one biti manji dio obzirom da jednostavno tu postoji jedan ograničen kapacitet, ali sve lokalne samouprave koje imaju kvalitetne programe i svoje planove naprave kvalitetno, mi im dajemo suglasnost na planove. Za slučaj da i nemaju dovoljno sredstava, jasno da će postojati značajna sredstva koja će biti i u nacionalnom planu oporavka i u ovim fondovima koji će idućih 7 godina biti isplanirani i u redovnom fondu, redovnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jasno je da računamo s time da će jedan dio tih obaveza lokalne samouprave biti isfinanciran od strane države i to nam je u interesu da se dogodi. Sljedeća replika uvažena zastupnica Marijana Puljak. Zahvaljujem. Poštovani državni tajniče, isto jedno pitanje, odnosno stoji ovdje da se za provedbu ovog zakona nisu planirana nikakva sredstva. Pitala sam i kod prvog čitanja zašto je to tako obzirom da nam se čini da razina svijesti i stručnosti i obrazovanja, prije svega, ljudi koji će biti zaduženi za provedbu ovog zakona, nije na razini koja je potrebna za uspješnu provedbu tog zakona, odnosno ovo je dakle jedan od strateških zakona RH, važan za budućnost, razvoj Hrvatske i posebno je značajno educirati ljude, educirate mlade na svim razinama, ovaj Program integracije obnovljivih izvora energije uvesti u sve škole, vrtiće, bolnice, zgrade javne namjene, dakle ne svu priču svesti na nekakvo podebljavanje fasada ili brigu o prozorima. Dakle, brine me to kako niste predvidjeli sredstva za provedbu ovog zakona. U zakonu jasno piše da nisu potrebna dodatna proračunska sredstva, to ne znači da nisu predviđena sredstva. Znači ono što sada u hrvatskom državnom proračunu imamo na pozicijama Fonda za zaštitu okoliša, na pozicijama Ministarstva gospodarstva, na pozicijama Ministarstva prostornog uređenja i energetske učinkovitosti, na pozicijama Hrvatske ovaj agencije za poticaje ove za poljoprivredu jer ide i jedan dio učinkovitosti ide i kroz te programe. Znači tamo su značajna sredstva predviđena koja mi mislimo da su za ove godine sada dostatna plus sredstva Nacionalnog plana oporavka kad se ona potvrde od strane komisije to su još dodatna sredstva. Zato smo rekli da nema, uvijek se moramo prema financijama očitovati da ne treba dodatnih iz ovog proračuna koji je sada važeći, a on je itekako ima dovoljno stotina milijuna kuna sredstava za ovu, ovu namjenu. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ?

Poštovani potpredsjedniče HS, poštovane kolegice i kolege i poštovani građani RH koji nas gledate putem televizije. Pitanje koje smo postavili našem g. državnom tajniku bilo je usmjereno iz razloga što Hrvatska se nalazi na trusnom području i vidjeli smo kakve su posljedice bile za Hrvatsku, ali da će se dogoditi zapravo potres takvoga, takvih razmjera je bilo nešto što je trebalo očekivat iz razloga što recimo jedna susjedna Italija je imala velike potrese, dakle 2002. u Moliseu, prije toga u istočnoj Siciliji negdje kada je bio naš stonski potres i Emilija Romanja 2012.g. A razlog zašto to govorim iz razloga što je ona direktiva koju sam spomenuo iz 2018.g. br. 844, dakle govori o važnosti dakle i seizmičke učinkovitosti koju EU stavlja na istu razina kao i energetska učinkovitost. Što se tiče samih posljedica potresa dakle ona danas kada se zbroje dakle Grad Zagreb i sama Banovina, dakle to je na razini proračuna RH i ova cjelokupna obnova koju smo dotaknuli, dakle ona neće bit sprovediva barem ne s ovim zakonom koji je izglasan ovdje u HS. Što se tiče samih ovih važnosti seizmičke obnove, dakle što se tiče nekakvih seizmičkih certifikata, dakle on se spominje u čl. 17. Zakona o obnovi, to je točno. Međutim, s druge strane ne postoji nešto da je, znači nije još jasno dakle u samom Zakonu o gradnju dakle dal je to nekakva preporuka, dakle da ide nekakva seizmička evaluacija prije same energetske učinkovitosti ili je to potreba, dakle to u čl. 47. Zakona o gradnji nije jasno. Tako da ovaj tu se postavlja isto pitanje šta je recimo sa objektima koji nisu stradali u potresu, koji su recimo obuhvaćeni sa Zakonom o obnovi, a recimo ide se u energetske učinkovitosti, a jako su slabi i jako su krhki i da je bio primjerice potres na razini možda na relaciji istok zapad kao što je recimo OŠ „Jure Kaštelan“ u Trnju, dakle mi bismo imali danas 600 sprovoda. Dakle, šta je sa takvim recimo, sa takvim objektima, jel recimo bila je odrađena cijela energetska učinkovitost na Zagrebačkoj gimnaziji odnosno X. Gimnazija, međutim vidjeli smo i sami šta se dogodilo sa, sa tim objektom. Da ne spominjem također i objekte u Banovini dakle stradale su sve obrazovne ustanove u Petrinji i onda se postavlja pitanje dakle o samoj učinkovitosti dakle ideja je dobra i treba je podržati iz razloga što cijela EU ide u smjeru energetske učinkovitosti zelenih politika, obnova itd. Međutim, s druge strane postavlja se pitanje kakva je ekonomska učinkovitost odnosno seizmička ako mi recimo idemo u obnavljanje određenog objekta, dakle postave se već određene skele, unajme se radnici, zaustavlja se promet, primjerice u X. Gimnaziji u Gradu Zagrebu, a onda s druge strane ona strada u potresu. Dakle onda opet moramo radit dupli posao u smislu da se opet zaustavlja cijeli promet, postavljaju se skele, ovaj zovu se ponovno radnici, dakle imamo dupli, dupli trošak. Znači onda se postavlja pitanje šta onda u trenutku požara, da li onda imamo opet sada treći put zaustavljanja prometa u X. Gimnaziji, pa onda skupljanja radnika, pa zaustavljanja prometa, dakle totalna jedna neefikasnost. Što se tiče nekakvog konstruktivnog rješenja tog problema je ponudila sama Italija s obzirom da se ona jako suočavala sa samim potresima i to je nešto šta su oni predstavili na razini EU kao bijela knjiga, šta nije ništa drugo nego određeni portfolio odnosno arhiva svih radova na određenom objektu odnosno nekakva geneza koja pomaže u dijagnosticiranju dakle svih onih radova koji su se dogodili na određenom objektu kako ne bi došlo do poduplanja posla jer ako dođe do poduplanja posla kao što je bilo primjer na X. Gimnaziji ili kao što je bio primjer recimo na objektima javnih ustanova, obrazovnih ustanova u Petrinji, tada nemamo učinkovitost nego dupli odnosno potencijalno trodupli trošak, pa onda to nije, dakle nije jasno jel.

Dakle, uopće vidjet da li određeni, određeni objekt ima dobru konstrukciju koja može izdržat potres na razini eurokoda 8 jel ako ne može onda ga prvo treba obnovit. I u tom smislu tu se uvijek postavlja pitanje izvori financiranja. I zato je jako bitno dakle da se takve stvari jasno definiraju jer bi možda dakle mogla ići obnova u oba smjera, dakle i za seizmičku obnovu ali i za energetsku i to je nedavno nešto što su prvi puta uspjeli na nivou EU sami Talijani. Pa s obzirom da imamo slične probleme u smislu i potresa ali i energetske učinkovitosti jer smo u EU smatramo u Klubu MOST-a da je takav jedan portfolio odnosno takva jedna geneza prijeko potrebna kako se ne bi duplali radovi, kako se ne bi duplali troškovi, kako se ne bi prolongiralo vrijeme dakle da se određeni objekti stave u funkciju kao što je primjerice X. gimnazija u Gradu Zagrebu. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović, nema ga, gubi pravo. Slijedeći Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, uvažena zastupnica Sandra Benčić.

Zahvaljujem vam se. Evo, sretna sam kad imam priliku početi sa pohvalama, nije to tak često ali jedna od dobrih stvari koja se dogodila i koja je bila i preporuka i Kluba zeleno-lijevog bloka kada smo raspravljali i u prvom čitanju o ovom zakonu, ali kada smo raspravljali i o Zakonu o obnovi i o strategiji, razvojnoj strategiji do 2030.-te bila je, bilo je pitanje koncentracije investicija u području obnove zgrada koje su stradale u potresu sa energetskom obnovom. Ono što je dobro je da prema onome što možemo vidjeti od Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a to je njegov sažetak, rado bismo naravno vidjeli čitav dokument da možemo kompetentno raspravljati, ali ono što možemo vidjeti da je inicijativa obnove dakle spojila te dvije komponente i da je za te dvije komponente predviđena su ulaganja ukupna od blizu 6 milijardi kuna. Očekivali smo doduše da će i ta ulaganja biti nešto veća barem u planiranju jer znamo da se nikad niti ne uspiju iskoristiti u potpunosti sva sredstva, to će biti i neki naš prijedlog, međutim svakako je dobar korak način na koji se te dvije inicijative, te dvije inicijative spajaju u zajedničku inicijativu u NPOO-u. Druga stvar koja je također, koja je također dobra, a i dobra vijest posebno za one koji kreću u obnovu zgrada narušenih potresom, a ujedno i u energetsku jest nerecenzusna odluka Ustavnog suda koja je ukinula dva, dvije odredbe u Zakonu o energetskoj učinkovitosti koje su zapravo bile na nejasan način definirale na koji način se računa 51% suvlasnika, da li se to računa u suvlasničkim dijelovima ili se računa po broju suvlasnika u određenoj zgradi. Sada je to jasno da je to kao i inače prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima kada se radi o poslovima redovne uprave da se radi o suvlasničkim dijelovima i to je dobro. Ono što je također dobro, danas smo to raspravljali ujutro i na odboru kojeg sam danas sazvala zapravo samo zbog toga da imamo inicijativu da stavimo amandman u tom smislu da ide odmah sada u ove izmjene Zakona o energetskoj učinkovitosti da bi se implementirala odluka Ustavnog suda, međutim evo već je jučer Odbor za zakonodavstvo to predložio, što je dobro tako da će uči i u ove izmjene. Jedna stvar koja me još uvijek muči u ovom prijedlogu je činjenica da se kod, kod ušteda, kada govorimo o energetskim uštedama i kada govorimo o ulaganjima u energetsko siromaštvo da je to omogućeno dakle da se računa pod energetsku uštedu, međutim da se kao kriterij navodi dakle ili imamo pitanje energetskog siromaštva ili imamo pitanje područja na kojima je proglašena katastrofa. Kada u primjenu, kada uđe taj zakon u primjenu ono što je moguće je da će se primjerice otpisi struje koji su se davali za određena kućanstva na Baniji računati kao takva ušteda zato što za područje Banije je proglašena prirodna katastrofa, ali da istu takvu situaciju nećemo moći imati za područje Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije gdje također imamo velike probleme i imali smo velike probleme sa ljudima koji su još dan danas dakle u zamjenskom smještaju za koji također ne mogu plaćati račune za struju. Ja bi još jednom apelirala, raspravili smo to danas na odboru, ja sam ponovno gledala tu odredbu i meni se i dalje čini da bi se ona mogla tumačiti u primjeni na način dakle da ili postoji ovaj kriterij energetskog siromaštva ili da postoji kriterij prirodne katastrofe. Dakle, ako se tako tumači onda kućanstva koja neće sama po sebi moći dokazati odnosno kada se ne radi o onima koji spadaju u taj dio oko energetskog siromaštva i ne ispunjavaju te kriterije i kada se ne radi o područjima prirodne katastrofe da se to ona neće moći računati kao ušteda dakle operaterima koji su to opisali. Mislim da to nije dobro i da u tom smislu trebamo izjednačiti sva područja pogođena potresom i ona koja su na području Zagreba i Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije kao i ona na koja, koja su stradala na području Banije. Stoga evo još jednom bi apelirala na to. Također, mislim da je jako važno sada kada imamo u Nacionalnom programu oporavka i otpornosti ovu inicijativu i kada imamo i Zakon o energetskoj učinkovitosti koji predviđa dakle ulaganja u energetsku učinkovitost i spajanje sa samom obnovom da je važno da se to reflektira i u programu mjera fonda. Mi znamo da zapravo cjelokupna obnova još uvijek na području Zagreba nije profunkcionirala, da još uvijek nemamo rješenja, nedavno je gospodin Manđelić rekao da do njega još ni jedno rješenje o obnovi nije stiglo iz ministarstva i da sada moramo požuri ne samo taj proces nego i način funkcioniranja svih tijela koja su uključena u obnovu da zapravo što više planiranju i spajaju pitanje energetske obnove i protupotresne obnove. Također kad smo govorili o ovome u prvom čitanju naglasila sam koliko je važno da i Fond za energetsku učinkovitost primjeni sada načelo koncentracije i da zapravo sredstva koja postoje za ulaganja u energetsku učinkovitost zgrada bilo da se radi o privatnim obiteljskim kućama, bilo da se radi o zgradama javne namjene, da sada zaista u naredne 2-3 godine koncentrira na ona područja koja se obnavljaju kako bi zapravo imali efekt na kraju uštede jer kad već otvaramo zgrade da ih ne otvaramo 2 puta, ali za to zaista treba jasna politička odluka da će se tako namijeniti i sredstva iz Fonda za energetsku učinkovitost.

Poštovani državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege, pred nama je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti. Naime, 5. ožujka ove godine obilježili smo 23 Svjetski dan energetske učinkovitosti kojim se na globalnoj razini promiče trend tranzicije na niskougljično gospodarstvo. S godinama kriteriji za uštedu energije postaju sve stroži, a EU planira u potpunosti biti klimatski neutralna do 2050.-te godine što i Hrvatskoj nameće određene obaveze.

Navedenom direktivom uspostavlja se zajednički pravni okvir za promicanje energetske učinkovitosti unutar EU nakon 2020.-te godine kada počinje tzv. drugo razdoblje kumuliranja energetskih ušteda koje su države članice dužne ostvariti u periodu do 2030. godine. Prvo kumulativno razdoblje bilo je od 2014. do 2020. godine kada postavljen cilj od 20% smanjenja potrošnje energije u odnosu na referentnu iz 2005. godine. U drugom kumulativnom razdoblju koje je počelo 1. siječnja 2021. godine i traje 10 godine cilj je ostvariti najmanje 32,5% smanjenja potrošnje energije u odnosu na potrošnju referentne 2005. godine. Direktivom se također propisuje kontinuitet ušteda energije i u novim kumulativnim razdobljima iza 2030.-te. Ovim izmjenama i dopunama zakona se u nacionalno zakonodavstvo prenose konkretne obveze koje smo dužni ispuniti. Kako bi ostvari cilj definiran uredbom i zacrtani razvoj društva bit će potrebno kroz sve sektore i aktivnosti provoditi načela energetske učinkovitosti. Prvo ovo načelo koje je ugrađeno u zakon zahtjev da se sve gospodarske aktivnosti i budući projekti promatraju kao doprinos mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti. Načelo ima za cilj olakšavanje održivih ulaganja u sektorima energetike, prometa, graditeljstva, industrije i ostalim u smislu učinkovitije uporabe energije u svim fazama energetskog lanca od proizvodnje do krajnje potrošnje. Primjenom načela odvojit će se povećanje potrošnje energije uvjetovano intenziviranjem gospodarskih i društvenih aktivnosti koje je do sada bilo pravilo. Time se daje poticaj tehnološkom razvoju, inovacijama, digitalizaciji i nizu aktivnosti koje uz smanjenje potrošnje energije isporučuju veći dohodak i stvaraju uvjete za kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta. Slijedom toga, direktiva je propisala da su države članice dužne ostvariti uštede energije u krajnjoj potrošnji energije te je propisana metodologija za utvrđivanje iznosa obveznih i kumulativnih ušteda energije koje je potrebno ostvariti kroz pojedino razdoblje kumuliranja. Utvrđuje se obveza Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da svoje poslovanje u potpunosti uskladi s odredbama Nacionalnog akcijskog plana za energetsku učinkovitost kao i programima energetske obnove zgrada koje su glavne alternativne mjere politike energetske učinkovitosti u RH. Fondu se također jasno propisuje obveza da pravovremeno sve podatke o mjerama koje je sufinancirao unosi u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije te da o tome pravovremeno izvještava ministarstvo. Tako se osigurava pravovremenost i raspoloživost podataka potrebnih za godišnje izvještavanje o postignutim ciljevima te se usklađuju regionalni odnosno lokalni planovi sa nacionalnim planovima te se osigurava usklađenost izrade regionalnih i lokalnih planova. Regionalne odnosno lokalne planove potrebno je donijeti do 31. prosinca tekuće godine za slijedeće 3 godine. Na ovaj način će se planovi županija i gradova moći uzeti u obzir prilikom izrade Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Utvrđuje se i obveza županijama, gradovima i općinama da na godišnjoj razini izvještavaju ministarstvo o provedenim mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti i ostvarenim uštedama energije, te da se sve mjere koje su proveli korištenjem isključivo vlastitih sredstava unose u sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije. Ovom se izmjenom i dopunom zakona također prenose dijelovi Direktive 2018/

Kako bi se ostvarila transparentnost računanja za pojedinačnu potrošnju toplinske energije i time olakšala provedba zasebnog mjerenja države članice moraju osigurati transparentna i javno dostupna nacionalna pravila o raspodjeli troškova grijanja, hlađenja i potrošnje tople vode u kućanstvu, ali i zgradarstvu s više stanova i višenamjenskim zgradama. Treba istaknuti da je za prethodno razdoblje od 2014. do 2020. bilo predviđeno ostvarivanje obveznih kumulativnih ušteda kombinacijom alternativnih mjera, politike u udjelu 50,1% i sustavom obveze energetske učinkovitosti od 49,9% Sustav obvezne energetske učinkovitosti za energetske subjekte koji je postao operabilan 2019.g. do sada je polučio izvrsne rezultate od oko 24,02 petađula ušteda bez 2020.g., te smo u prvom čitanju čuli da će cilj u ovom sustavu biti ostvaren. Što se tiče položaja Hrvatske mi smo 6 članica EU po udjelu obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji. Što se tiče proizvodnje električne energije, nje proizvodimo 72,4% iz obnovljivih izvora. U ukupnom udjelu potrošnje električne energije obnovljivi izvori sudjeluju sa 48% To su podaci iz veljače 2020.g. U konačnom prijedlogu zakona unesena je odredba kojom se određuje da financijska sredstva koje strankama obveznicama predstavljaju smanjeni prihod, a koja se koriste u svrhu smanjenja energetskog siromaštva u kućanstvima, kao i za pomoć kućanstvima u slučaju proglašenja katastrofe uvažit će se kao smanjenje obveze strankama obveznicama. Naime, s obzirom na katastrofom pogođena područja u RH potrebno je osloboditi odnosno umanjiti obvezu strankama obveznicama koje su svojim financijskim sredstvima doprinijele u svrhu smanjenja energetskog siromaštva na područjima obuhvaćenim proglašenjem katastrofe. Isto tako smatramo da je potrebno proširiti obveze fonda da pokriju uštede energije ostvarene na ovaj način odnosno da se kroz fond doista i ostvare te uštede energije i to ne samo iz sredstava od stranaka obveznica koje nisu ispunile obvezu nego iz drugih prihoda kojima fond raspolaže, posebice onoga iz emisijskih jedinica jer se ta sredstva i prema Zakonu o zaštiti zraka trebaju trošiti između ostaloga i na smanjenje energetskog siromaštva. Tako smo na prostoru moje matične Općine Dubrava u proteklom mandatu ostvarili značajne projekte usmjerene ka smanjenju potrošnje energije i povećanju energetske učinkovitosti. Prvo smo zamijenili staru i energetski neučinkovitu javnu rasvjetu s novom led rasvjetom, te smo kroz energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije, a promičući energetsku učinkovitost s ciljem smanjenja potrošnje energije, proveli projekte obnove više zgrada javne namjene. Svatko od nas ima obvezu u svojoj zajednici poticati i aktivno sudjelovati u ostvarivanju energetskih ušteda. Zaključno ću reći kako zakon moramo donijeti do lipnja 2021.g. kako bi se hrvatsko zakonodavstvo uskladilo s EU regulativom, te kako bi Hrvatska doprinijela ostvarenju zajedničkih EU ciljeva koji se odnose na energetsku učinkovitost i klimu za 2030.g. Pri tom će se dati dodatni poticaj naporima za smanjenje ovisnosti o uvozu energije, smanjenje emisija, poticanje otvaranja radnih mjesta i daljnjeg rasta, jačanje prava potrošača i ublažavanja energetskog siromaštva. Ovim zakonom će se doprinijeti ostvarenju EU ciljeva povećanja energetske učinkovitosti za 32,5% do 2030.g., uklonit će se prepreke na tržištu energije koje smanjuju učinkovitost opskrbe i korištenja energije, te će se postaviti vlastiti nacionalni doprinosi za razdoblje 2021.-2030.g., a pri tom ćemo napraviti značajan korak prema energetskoj samodostatnosti.

Hvala lijepa, poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. I ovim se izmjenama i dopunama zakona usklađuje zakonodavni okvir RH sa izmjenama regulatornog okvira EU u području energetske učinkovitosti, pa se uvode novi ciljevi vezani uz energetsku učinkovitost do 2030.g. i uz to se dodatno utvrđuju načini za postizanje tih ciljeva kombinacijom sustava obveza energetske učinkovitosti i alternativnih mjera politike. Znamo da je energetska učinkovitost najdjelotvorniji način kojim se postižu ciljevi održivog razvoja budući da veća učinkovitost doprinosi većoj industrijskoj konkurentnosti, smanjenju emisija štetnih plinova u okoliš, otvaranje novih radnih mjesta i povećanju sigurnosti opskrbe energijom.

Što to znači za RH? Za RH to znači da se u 2030.g. neće potrošiti više od 8,23 milijuna tona ekvivalentne nafte primarne energije odnosno da se neće potrošiti više od 6,85 milijuna tona ekvivalentne nafte u krajnjoj potrošnji energije. RH je bila dužna izraditi i predati integrirani Nacionalni energetski i klimatski plan za RH za razdoblje od '21. do '30.g. i mogli bismo malo pogledati koje smo si ciljeve postavili. Za indikator smanjenje emisije stakleničkih plinova za ETS sektor u odnosu na 2005. godinu cilj je da ga smanjimo najmanje 43% Smanjenje emisije stakleničkih plinova za sektore izvan ETS-a u odnosu na 2005. godinu da smanjimo najmanje 7% Da udio obnovljivih izvora energije bruto u neposrednoj potrošnji energije bude 36,4%, da udio obnovljivih izvora energije u neposrednoj potrošnji energije bude 13,2%, da potrošnja primjene energije znači ukupna potrošnja energije bez energetske potrošnje bude ono što sam već maloprije naveo u vezi onih miliona tona. Tajnik je u svom izlaganju objasnio da trebamo provoditi ovo kroz sve sektore i aktivnosti i da se sve gospodarske aktivnosti i budući gospodarski projekti promatraju kao s dopunom mjerama za poboljšanje energetske učinkovitosti i da bi se taj princip trebao, da bi zapravo taj princip trebao olakšati održiva ulaganja u sektorima energetike, prometa, graditeljstva i drugima u smislu učinkovite upotrebe energije u svim fazama energetskog lanca od početka proizvodnje do izlaska na tržište odnosno do krajnje potrošnje ako sam ulovio što ste rekli, mislim da jesam, to sam citirao. Naravno da se gotovo u svim sektorima povećava potrošnja energije i time se zapravo ostvaruju preduvjeti za daljnji rast i za daljnje povećanje proizvodnje i krajnje potrošnje međutim inicijativa u direktivama EU je da se usprkos povećanju proizvodnje smanji utrošak energije i da se zapravo pokrenu dodatne incijative vezane za inovacije, tehnološki napredak i upotrebu novih tehnologija koje troše manje energije. Svima nam je jasno da je što se tiče poduzetnika za takva pozitivna kretanja u dijelu energetske učinkovitosti nužno ulaganje dodatnih napora, da su nužna ulaganja dodatnih sredstava, da su nužna ulaganja vremena u istraživanje, razvoj i inovacije za istraživanje tržišta za praćenje primjene novih tehnoloških rješenja koje zapravo donose uštedu tih energija. Naravno, da je u Hrvatskoj napravljen cijeli niz dokumenata, da je napravljen cijeli niz konzultacija sa zainteresiranima i sa lokalnom samoupravom i sa velikim gospodarstvenicima i sa komorom koji bi zapravo trebali pomoći u realizaciji ovog zakona. Ovdje moram posebno naglasiti važnost provedbe mjera i planova energetske učinkovitosti u lokalnim samoupravama koje se moraju u cijelosti uklopiti u aktivnosti i nastojanja definirana u integriranom Nacionalnom energetskom i klimatskom planu za RH, ali isto tako moram, moramo razmotriti i kako privoliti odnosno na neki način prisiliti lokalne samouprave da akcije planove energetske učinkovitosti izrade i donesu u propisanim rokovima te što postupiti, mislim što poduzeti i kako postupiti ukoliko oni to ne naprave, kako im osigurati sredstva. Za to sam već danas čuo odgovor od gospodina tajnika, da je jedan dio sredstava osiguran kao dio nepovratnih sredstava. Vidli smo u dokumentaciji to se vidi zapravo kroz dokumente koji su vezani za taj program da imamo jedan dio sredstava koja se mogu koristiti kroz kredite tako da vjerujem da ćemo to bez, nisam doduše čuo ovoga koji je iznos ukupno rezerviran, ali vjerujem da su to sredstva koja su dostatna da bi se to moglo sve skupa realizirati. I bitno je da znamo kako ćemo ta sredstava …/nerazumljivo/… za lokalnu samoupravu jer ukoliko lokalna samouprava tih sredstava nema neće moći niti provoditi planove koji su vezani za ovaj zakon. I sada smo došli do naših krajnjih potrošača za koje se u Članku 3. kaže da je interes RH između ostaloga i poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom te zadovoljavanje potreba krajnjih kupaca energije. Ovaj članak zakona je posebno bitan i to baš sad u ovom trenutku. Naime, vjerojatno ste svi upoznati sa činjenicom da je prema odlukama resornih ministarstava i Vlade liberalizacija plinskog tržišta stupila na snagu ove ogrjevne godine, znači 1. travnja ove godine iako se do zime u kućanstvima troše zanemarive količine tog energenta i neće se moći mjeriti efekti tih odluka u kućanstvima. Zašto vam to spominjem? U proteklih nekoliko godina kontinuirano se dešava da se opet rasprodaje ono što su gradili naši djedovi, naši očevi i mi sa njima. Naime, rasprodaju se lokalna plinarska društva koja je od strane građana dana na upravljanje infrastruktura za dopremanje prirodnog plina do krajnjih potrošača, a Vlada umjesto da se trudi da se takve pojave istrijebe donosi odluke koje ti evo ubrzavaju i time dovode krajnje potrošače u nezavidan položaj. Naime, zbog liberalizacije plinskog tržišta mnoga su javna poduzeća u lokalnim samoupravama prodana odnosno odlučili su se da će svoja plinarska društva prodati kao i lokalne samouprave jer su se navodno bojali da će ih veliki opskrbljivači ionako uništiti nižim cijenama plina. I sad se nalazimo gdje? Lokani čelnici su našli razlog za prodaju tih poduzeća koja se često prodaju i bez prethodne procjene od strane ovlaštenih stručnjaka po sistemu daj što daš, opet pod izlikom da je to tako na plinarskom tržištu pa se sada dešava da su poduzeća prodana i za svote koje su 5 i čak 10 puta manje od stvarnih vrijednosti tih poduzeća. Dakle, lokalne samouprave su ostale bez svojih poduzeća, zaposlenici su ostali bez radnih mjesta, građani su ostali bez dugogodišnjih ulaganja. Rezultat svega će biti da ćemo na plinarskom tržištu uskoro imati nekoliko velikih igrača koji će diktirati cijenu plina koja sigurno neće biti minimalna, a nadam se da će tada na scenu stupiti AZTN koji će naravno cijelo vrijeme pratiti kretanje cijena plina i s lakoćom utvrditi da postoji kartel i da će poduzeti radnje potrebne za zaštitu naših građana i ostalih potrošača.

dalje s pojedinačnim raspravama. Prva pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Jure Brkan.

Sve vas p ozdravljam. Učinkovito korištenje energije od interesa je za RH tako kaže čl. 3. st. 2. Zakona o energetskoj učinkovitosti. Što u stvari znači učinkovito korištenje energije? Pojednostavljeni odgovor značilo bi da ne trošimo više energije nego što je to potrebno, tj. da se ne razbacujemo energijom. Zbog toga ovaj zakon i postoji, a on ima za cilj uspostavu mehanizama kojima će se ostvariti energetske uštede. Za ostvarivanjem energetskih ušteda približavamo se i ostvarenju energetskih i okolišnih ciljeva poput smanjivanja ovisnosti o uvozu energije, poboljšanju kvalitete zraka i javnog zdravlja i smanjivanju emisija stakleničkih plinova. Svako prosječno kućanstvo može vrlo malo doprinijeti energetskim uštedama. U pravilu to se svede na postavljanje bolje i skuplje fasade i krova, možda netko ugradi i solarne panele ukoliko ima mogućnosti i da se po navici gasi svjetlo u sobi kada niko u njoj ne boravi. To možda čini malo, ali pomnoženo sa brojem kućanstava koje imamo u našoj zemlji ipak može doći do značajnije ukupne energetske uštede. Stoga svojim primjerom moramo poticati i druge da štede. Međutim, oni koji mogu napraviti značajnije uštede su države, zbog toga i propisuje ovakve zakone jedinice regionalne samouprave koje su dužne donositi akcijske planove ostvarivanje ušteda, opskrbljivači energije, distributeri energije, operatori prijenosnog sustava, operatori distribucijskog sustava i velika poduzeća, svi oni mogu donijeti i doprinijeti i većim i značajnijim uštedama energije. Sve je to prepoznala i EU te je i zbog toga donijela niz direktiva i uredbi kojima se potiče energetska učinkovitost. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti naš sadašnji zakon usklađujemo sa Direktivom 2018/2002 i Uredbom 2018/1999 EU, a to znači da u biti sami sebi zadajemo ciljeve vezane za energetsku učinkovitost, a to je u prvom redu izjednačavanje pravnog okvira za promicanje energetske učinkovitosti, a sve u svrhu smanjivanja potrošnje energije. Maloprije smo čuli i od kolege Okroše da se radi u biti o smanjenju potrošnje energije, tj. postizanju smanjenja od 20% u odnosu na projiciranu 2020.g. i u konačnici u smanjenju potrošnje od 32,5% u 2030.g. u odnosu na 2005.g. Mi također ovim izmjenama preuzimamo i obavezu planiranja izvještavanja o postignutim uštedama, s tim da uvažavamo i promičemo načelo energetska učinkovitost prvo. Načelo koje je vrlo značajno u biti u svim našim radnjama koje radimo bilo kao privatne osobe ili vođe sektora većih poduzeća. Također izmjenama i dopunama zakona preuzimamo i obavezu da prilikom oblikovanja mjera politike energetske učinkovitosti uzimamo u obzir potrebe za ublažavanje energetskog siromaštva. Čuli smo od državnog tajnika da je to sve već predviđeno, također i sa proglašenjem katastrofe na Banovini, ali da ta mjera obuhvaća u biti sve one koji su u riziku od energetskog siromaštva. Izmjenama i dopunama zakona dalje osnažujemo pravo potrošača odnosno kupaca dajući im pravo na jasno i transparentnu informaciju o obračunu i potrošnji električne energije, prirodnog plina, toplinske energije i potrošene tople vode. Izmjene i zakon imaju za cilj stvarno napraviti pomak u energetskoj učinkovitosti, a ako u budućnosti budu potrebne dodatne regulacije, predloženi zakon postavlja temelj za daljnje uređenje kroz zakonske i podzakonske propise. Da li će ove izmjene i dopune Zakona o energetskoj učinkovitosti dovesti do energetskih ušteda, da li će primorati subjekte da razmišljaju o uštedama? Ja se iskreno nadam jer sa uštedama energije čuvamo naš okoliš, a isto tako postajemo manje ovisni o energetskom uvozu.

Kolega već tijekom današnje rasprave govorili smo o toj važnosti edukacije oko energetske učinkovitosti, ali malo me zanima i vaše razmišljanje koliko su jedinice lokalne i regionalne koliko su te jedinice svjesne koliko je važna njihova uloga u budućnosti u provođenju ne samo ovoga zakona nego još više upravo na izgradnji svijesti kod građana da se što više štedi, kao što ste to vi rekli jer ustvari na kraju energetska učinkovitost upravo ide u smjeru da se energija koristi na onaj pravi način koliko ti je potrebno, a da ne trošiš više nego što trebaš ili da se ne razbacuješ sa energijom jer je ustvari nema dovoljno i na taj način što je nema dovoljno onda moramo sve više i više zagađivat okoliš da bi ju proizvodili. Evo kao što ste rekli, a ja sam istakao svojim primjerom, nekako moramo potaknuti sve da štete energije. U kućanstvima jasno je to kako ćemo radit, a kao vođe jedinica lokalne samouprave radimo to na način da sve ono što je u našoj domeni, bilo javne rasvjete, bilo energetski učinkovitim zgradama kojima grad ili jedinica lokalne samouprave upravlja budu napravljena na taj način da štede energiju. U našem gradu mi smo i osnivači predškolskih ustanova, predškolskog obrazovanja, svih vrtića, a isto tako smo jedni od rijetkih gradova koji su osnivači svojih osnovnih škola. Vrtiće smo već energetski učinkovito obnovili, sada krećemo sa školama, a normalno da smo u to uključili, zahvaljujem se i fondu i svima koji su nas podržali i druge zgrade kao što je Gradski muzej, nova zgrada Gradskog muzeja mi je sada u biti zgrada koju smo dobili od Ministarstva državne imovine, mi je sada energetski učinkovitost provodimo na njoj i obnovit ćemo je tako da bude energetski

Hvala potpredsjedniče Poštovani državni tajniče sa suradnicom. Kolegice i kolege.

Svrha ovog zakona je ostvarivanje ciljeva održivog energetskog razvoja, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš iz energetskog sektora, poboljšanje sigurnosti opskrbe energijom, zadovoljavanje potreba krajnjih kupaca energije, ispunjavanja međunarodnih obveza RH u području smanjenja emisije stakleničkih plinova i to poticanje mjera od interesa za RH. Između prvog i drugog čitanja bilo je određenih prijedloga. Predlagatelj zakona i predlagatelj ovog konačnog prijedloga zakona razmotrio je sve te prijedloge, neke usvojio, neke ne, ali nam detaljno obrazložio i one koje je usvojio i prijedloge i one koje nije, pa možemo biti zadovoljni sa ovim konačnim prijedlogom zakona. Ovim konačnim prijedlogom zakona što želim posebno istaknuti je ovo načelo energetska učinkovitost prvo. Iako je već bilo u raspravi govora o tome, dakle sve naše aktivnosti vezane uz razne sektore od energetike, prometa, graditeljstva, industrije i ostalo trebamo poslagivati na način da ta ulaganja budu u smjeru kako bi što više doprinijeli energetskoj učinkovitosti, uštedama i racionalnom ponašanju oko trošenja električne energije. Već kod replika predlagatelju dotaknuo sam da smo krenuli sa ovom tematikom tamo 2008.g. odnosno da je ovaj zakon samo nastavak tog zakona kojeg smo donijeli 2008.g. i nekako bi cijelo vrijeme sve što se radi oko energetske učinkovitosti trebalo ići u tri smjera. Jedno bi bila edukacija građana od vrtićke dobi pa do starosti, a s druge strane ulaganje u odnosno odvajanje sredstava za ulaganje u energetsku učinkovitost i treće ono što smo sad sve više krenuli u zadnje vrijeme, a to je da propisujemo kvote kojima već pomalo i kažnjavamo one koji se toga ne pridržavaju kako bi što više uštedili. Oko ovog dijela koliko se ulaže u energetsku učinkovitost možda najbolje govore podaci samog Fonda za zaštitu okoliša koji je od 2017.-2020.g. izdvojio za energetsku učinkovitost pola milijarde kuna na energetsku obnovu obiteljskih kuća 210,9 milijuna kuna, poticanje energetsku učinkovitosti u prometu 103,5 milijuna kuna, kod poticanja za energetska učinkovitija vozila, izgradnje i postavljanje punionice vozila za električnu energiju 15,8 milijuna kuna, poticanje obnovljivih izvora energije 110 milijuna kuna, nabava kondenzacijskih bojlera 41 milijun kuna, poticanje primjene koncepta pametnih gradova i općina 16 milijuna kuna, energetska obnova zgrada pod zaštitom spomenika kulture 9,7 milijuna kuna. Kad na tih pola milijarde kuna se još nadodate sredstva koja su ulagali i sami investitori onda se vidi da ustvari vrlo puno novaca ulažemo u energetsku učinkovitost i naravno da kroz sve ovo vrijeme sad već imamo značajno bolju situaciju nego što je to bila prija.

Kao što ste maloprije navodili koliko je fond dao za energetsku učinkovitost nabrajali ste u šta je sve proteklih godina ulagana sredstva, ja mogu reći na primjeru svoga grada da smo energetski obnovili dječje vrtiće, a da sada upravo smo dobili sredstva za energetsku obnovu nove zgrade muzeja. Kažem nove jer će postati muzej, sada je trenutno derutan prostor.

Pa teško mi je sad ovako na brzinu vam to odgovorit, ali u svakom slučaju možda često puta se više koncentriramo na obnove postojećih zgrada itd., ali puno imamo, vi kažete novog muzeja, dakle puno imamo i novih zgrada koje sad gradimo i u stvari ulažu se dodatna koja su upravo usmjerena na energetsku učinkovitost, a da ih sad uopće ni ne brojimo jer to sad već smatramo potpuno normalnim da sve što gradimo, gradimo po tim standardima, a unutar te investicije isto je značajno izdvojeno sredstava upravo za energetsku učinkovitost kod te izgradnje. Naravno da najviše možemo uštedjeti ja čak mislim na toplini i da tu upravo nekako se najviše i usmjeravamo jer teško mi sad možemo kao mala zemlja utjecati na to koliko će biti efikasnija neka vozila koja se proizvode kad ih mi ni ne proizvodimo, ali na samoj toplini možemo napraviti jako,

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi kolegice i kolege osnovni smisao ovog zakona odnosno ovih njegovih izmjena i dopuna, a koji su vezani za europsku pravnu stečevinu, dakle smisao je prije svega poboljšati kvalitetu zraka i time zdravlja građana EU, isto tako smanjenje stakleničkih plinova i ušteda prije svega i time i sprječavanje rasipanja bilo kojeg vrsta i oblika energije. I ovim propisima de facto mi to usavršavamo, ali u isto vrijeme dok mi to usavršavamo imamo jedan drugi problem koji opet nije direktno vezan za sam meritum onoga što danas raspravljamo, ali ima veze sa smislom i sa ciljem, sa svrsishodnošću ovih propisa jer evo govorimo o planu, o planu oporavka i govorimo o električnim automobilima. Govorimo o električnim automobilima, a zahvaljujući zabrani vozila dizel goriva dakle u Njemačkoj koje koriste dizel gorivo od euro 1 do euro 4, mi imamo, mi smo preplavljeni što je i normalno uzimajući u obzir materijalne okolnosti hrvatskih građana, preplavljeni smo uvozom njemačkih dizel automobila koji više ne mogu ući u centre i voziti se po većim njemačkim gradovima. Dakle, to ide pak u suštoj suprotnosti onoga čemu mi danas ovdje težimo i onome o čemu raspravljamo. Dakako da se te stvari daju popraviti kroz, prije svega kroz fiskalnu politiku da li je riječ o trošarinama na pojedinim gorivima, dakle od struje, dizela, benzina, da li isto tako kod prijepisa, kod prijepisa dakle polovnih ali i novih vozila onome što su nameti koji dolaze. Dakako da ovdje nije riječ o tome, ali govorimo o svrsi, o smislu i o cilju. Druga stvar je još, ako govorimo baš o jednoj od najprihvatljivijih energija kod nas je ovaj onaj dio koji je vezan za sunčevu energiju. Ja dolazim iz Primorsko-goranske županije i Zavod za prostorno planiranje je napravio svu moguću dokumentaciju u sporazumu sa HEP-om, u sporazumu sa HEP-om da izguramo dakle na naš trošak de facto sve dologacijske dozvole kod tzv. projekta sunčeve energije u lokaciji Orlec Trinket, Orlce 1 tzv. već, već pomalo je u fazi realizacije. Dakle, neovisno o tome što projekt ide dalje dogurat ćemo bez daljnjega ako već nismo do lokacijske dozvole, ali onda nam se događa da HEP operater distribucijskog centra uvjetuje da se prije izdavanja energetske suglasnosti mora sklopiti ugovor o priključenju. Kad sve to zbrojite traži se od nas da mi de facto HEP-u platimo priključak za struju u iznosu od milion 750 tisuća i 250 kuna. A da je to između ostaloga podcrtat ću nije ni u skladu sa drugim pozitivnim propisima RH. Zašto? Zato što utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja određeno je Zakonom o prostornom uređenju. Članak 135. stavak 4. u Zakonu o prostornom uređenju kaže da javno pravno tijelo od zainteresirane osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta tražiti plaćanje predujma troškova odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta niti dostavu odnosno izradu dokumenata i elaborata. I onda se događa da osim temeljem dakle Članka 3. stavka 1. Uredbe za izdavanje energetske suglasnosti utvrđivanja uvjeta rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu, dakle tko mora platiti to, dakle to je investitor odnosno vlasnik građevine dužan je nakon utvrđivanja posebnih uvjeta za izvođenje lokacijske dozvole, a prije podnošenja zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole, dakako nakon lokacijske ovaj dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje elaborata optimalno tehničkog rješenja priključenja operateru sustava. Dakle, s jedne strane želimo raditi elektranu, izlazimo u susret investitoru do lokacijske dozvole i onda nas se još orobljava za miliona i 750 tisuća kuna.

Izvolite. Poštovani zastupniče kod nas u Krapini ravnatelj srednje škole pokrenuo je inicijativu da se krovovi škole i krov dvorane prekriju zapravo panelima za proizvodnju električne energije otišao je do fondova, otišao je u agenciju, Razvojnu agenciju u Krapini i dobio je informacije kako to može napraviti uz minimalna ulaganja vlastita ulaganja, koliko može dobiti bespovratnih sredstava. I zapravo smo izračunali da bi škola nakon godinu dana trebala imati zapravo besplatnu električnu energiju. S obzirom da ste vi iz PGŽ-a iz županija Primorsko-goranske, s obzirom da ste napredniji i s obzirom da znam da se tamo već ranije radilo na nekim projektima za prekrivanje krovova sa tim panelima, pogotovo u Istri, da li možda znate podatak koliko je ravnatelja velikih institucija koji imaju velike zgrade pokrenulo takvu inicijativu? Ja na taj podatak konkretno ne mogu odgovoriti, ja se toplo nadam da inicijative vezano za stavljanje panela na krovove javnih ustanova neće doživjeti sudbinu kao i ova solarna elektrana.

Zakon je stupio na snagu, sklopili smo ugovore sa izvođačima radova, dakako kroz proceduru javne nabave itd., ali onda se izvođačima dogodio jedan problem, a to je bilo vezano za dobavu sirovine izolacijskog materijala zato što kako je donesen zakon svi su pohrlili de facto u nabavu toga, tako da smo onda zbog toga imali kašnjenje, kašnjenje u pojedinim realizacijama kada govorimo o termoizolaciji baš zbog nedostatka posljednja rasprava uvažena zastupnica Marina Opačak Bilić.

kolegice i kolege. Pred nama je drugo čitanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti u kojem stoji da zakon između ostalog ima za cilj uspostavu mehanizama kojima će se ostvariti energetske uštede u krajnjoj potrošnji energije na način na koji je to propisano direktivom. Sama direktiva je donesena kako bi se otklonili nedostaci na tržištu energije i kako bi se uspostavili jasni mehanizmi za ostvarivanje energetskih i okolišnih ciljeva popust smanjivanja ovisnosti o uvozu energije, poboljšanja kvalitete zraka i javnog zdravlja i smanjenje emisije stakleničkih plinova. Kada smo kod poboljšanja kvalitete zraka i javnog zdravlja, ja opet želim naglasit da i dalje nema pomaka o utvrđivanju i rješavanju velikog zagađenja zraka u Slavonskom Brodu i rješenje ovog pitanja građani Slavonskog Broda čekaju 12 godina te i dalje udišu visoko nedozvoljene koncentracije. Iako smo ponovo 5.veljače uspjeli na jedan dan probuditi ministra Ćorić jer su svi mediji pisali o tome i dalje se ništa konkretno ne događa kako bi se ovaj problem sustavno riješio. Još uvijek nemamo konačno rješenje, a prema zadnjim izjavama čuli smo da zagađenje dolazi od prometa i kućnih ložišta. Ako je tome tako kako bi se uspostavili jasni mehanizmi za ostvarenje energetskih i okolišnih ciljeva, nedovoljno je i ne može energetska obnova uključivati samo obnovu fasada javnih zgrada ako su nam jedan od najvećih zagađivača promet i kućna ložišta. Ono što želim naglasiti je da sredstva moraju biti usmjerena ciljanim potrebama u našem slučaju smanjenju onečišćenja zraka na području Grada Slavonskog Broda. Ako je to promet tražimo rješenja za to, ako su to kućna ložišta onda ulažimo više u energetsku obnovu i promjenu grijanja kućanstvima. Postojalo je obećanje o možebitnoj subvenciji priključaka centralnog toplinskog sustava kućanstvima kako bi se potaknulo korištenje izvora energije s najmanjim emisijama čestica no ono nikad nije realizirano. Čak niti one minimalne mjere nisu se provodile kao recimo energetska obnova obiteljskih kuća koja je izostala nekoliko godina za redom, a provođenjem iste osim što bi se ostvarile uštede energije u krajnjoj potrošnji, smanjila bi se emisija čestica tijekom sezone grijanja. Ono što želim vidjeti iz realizacije i provedbe ovog zakona je provedba mjera i planova energetske učinkovitosti na lokalnoj razini koja naravno dolazi uz volju, zainteresiranost i rad Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Iznimno je važno i očekujem da se odredi okvir mjera za promicanje energetske učinkovitosti osobito na području Grada Slavonskog Broda kako bi se osiguralo postizanje okvirnih ciljeva te iste energetske učinkovitosti.

Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Zahvaljujem se na raspravi koja je bila po našem viđenju dobra i u načelu koliko je bilo za primijetiti svi zastupnici i svi klubovi su praktično podržali ovaj zakon i ovu ideju, što je jasno i razumljivo i hvale vrijedno. Ono što imam dodatno reći, a to je da bilo koja sumnja u to da su ciljevi postavljeni na način da se ne bi mogli ostvariti leži u čistoj činjenici, znači mi smo imali prvi, ovaj zakon je krenuo 2014.g. prvo razdoblje je trajalo do 1.1.ove godine, a kao što je ovdje već rečeno u raspravi sa obveznim shemama smo počeli ustvari u 2019.g. i mi smo od 54 petadžula što smo trebali u tom razdoblju ostvariti u obveznim shemama ostvarili 24 od 27 kako je planirano, a samo smo niti dvije godine praktično bili u provedbi, znači da smo tu bilo jako uspješni. U alternativnim mjerama smo podbacili, tamo smo ostvarili 10,03 i zato smo u ovom drugom razdoblju otišli na 30% alternativnih mjera, što bi bilo 37,5 petadžula, a 80,5 će biti u obveznim shemama u 10 godina. Znači to mislimo da je jedan dobar balans i da će se to moći ostvariti, posebno što kroz alternativne mjere imamo i dovoljan broj dodatnih izvora sredstava koji se sada pojavljuju kroz sve ove fondove. Ono što je bitno spomenuti da nismo ovdje u raspravi se osvrnuli na to da smo mi u proteklom razdoblju i uspostavili sustav kako se može i trgovati uštedama, to je jako bitno da naši građani znaju jer prosječni građani koji obnovi u svoje ime i za svoj račun svoju kuću ako certificirani certifikator odnosno inženjer napravi procjenu njegovih ušteda, on te iste uštede može prodati nekomu koji je u obveznim shemama i jasno tu svi zajedno nalaze nekakav interes i na taj način pomažu svoj kućni budžet odnosno svoju investiciju smanjuje. Što se tiče tu nekoliko rasprava, a na temu što je uvaženi zastupnik Pavić govorio oko plina, ja bi samo radi hrvatske javnosti neovisno što ovo nije Zakon o plinu, ali već kada smo se dotakli toga rekao, da već nekoliko godina smo mi kroz Zakon o tržištu plina najavila kada kreće liberalizacija tržišta plina u Hrvatskoj, znači još od 2018., a krenulo je to od 1.4.ove godine. Svi znamo da je bilo 33 distribucijska područja i 33 opskrbljivača, znači svi oni koji su zadnji čas dočekali taj moment i onda kao što ste vi rekli budzašto nešto prodavali to apsolutno ne možete kriviti Vladu o tome za to jer jednostavno svi su oni imali dovoljno vremena da se pripreme i organiziraju za to, a ne kao što ste vi rekli, ako je to istina, a nema razloga da ne vjerujem, vjerojatno postoji određeni broj sposobnih odnosno manje sposobnih poduzeća koji su sebe doveli u tu situaciju. Znači sustav liberalizacije tržišta plina je profunkcionirao, koliko vidimo nikakvih specijalnih tržišnih poremećaja nema, neki su sa istim opskrbljivačem prošli jeftinije, a neki su sa istim opskrbljivačem prošli malo skuplje. To je sve bila tržišna kompeticija i to će biti u ovim godinama koje dolaze i dalje tako i ne očekujemo nikakav problem. Gorivo smo liberalizirali tamo 2013., 2014., ne znam točno sad kada, ali znači i ovo je bilo zadnje i to je to. Što se tiče ove vaše rasprave oko priključka za elektranu, morate znati da u Hrvatskoj postoji sustav, a to je da investitor odnosno proizvođač sudjeluje troškovno u priključku, ali kad krene proizvodnja više ne plaća distribucijsku naknadu. Mi smo se kao Hrvatska opredijelili da je to puno bolji i efikasniji i jeftiniji sustav za proizvođača nego da smo rekli da proizvođač ne plaća nego da mu dajemo priključak, a da mu onda kroz sve te godine naplaćujemo distribucijsku naknadu i to nije po Zakonu o prostornom uređenju. Po Zakonu o prostornom uređenju se reguliraju ove prostorne i ostale situacije, a po Zakonu o tržištu električne energije ovo je izregulirano. Znači to je ono što mi mislimo da je ok i na tom konceptu ćemo u načelu i ostati.

Asad još i dalje tamo stoji, a mi smo ostali bez Sirije. Što će s time biti ne znam, ali samo čisto radi javnosti da se zna. Što se tiče Slavonskog Broda i plinifikacije rafinerije koja pretpostavljam je ono što očekujemo da će pomoći smanjenju zagađenja u Slavonskom Brodu, taj posao ide koliko imam informacije, neovisno što je to privatni projekt to je već pri samom završetku tako da se nadamo da će to itekako pomoći da se ta situacija konačno u Slavonskom Brodu popravi. Ovo bi se složio s vama da vjerojatno postoji još jedan veliki napor koji trebamo napraviti oko ložišta i oko prometa u Slavonskom Brodu. Sve ove mjere koje se sada planiraju kroz Nacionalni plan oporavka kroz sve ostale planove napraviti idu u pravcu toga, a to su sve kroz plan koji Grad Slavonski Brod, plan energetske učinkovitosti koji Grad Slavonski Brod mora napraviti vi kao lokalna zajednica morate poslati jasnu poruku i na stručnom i svakoj razini dobro promisliti što je tu najpametnije da se dogodi i u tom pravcu da i doživite i potpore od strane države. Jasno da eMobilnost tu svakako ide, zamjena ložišta u ona ložišta koja su manje zagađuju, dizalice topline obnovljivi izvori sve su to stvari koje će se u budućnosti izdašno financirati.

I ja se još jednom zahvaljujem. Možda samo dvije rečenice na temu gospođe Petir i njezine intervencije oko drvne industrije eventualno kako stimulirati domaće proizvođače. Naša ideja da kroz Zakon o javnoj nabavi u budućim razdobljima promoviramo zelenu javnu nabavu. Znači zelena javna nabava kroz javne nabave kada je u pitanju energetska učinkovitost jasno da će propisivati od kud i koliko otiska CO2 će biti u proizvodnji materijala koji se radi i iz koje udaljenosti će se ti materijali dopremati do stvarnoga mjesta. I u tom dijelu se onda na jedan način indirektno može i stimulirati domaća proizvodnja da ona bude konkurentnija u samom ponudi za takve projekte i mislimo da ćemo u tome i uspjeti. Imamo nekoliko replika, prva je uvaženi zastupnik Željko Pavić. Poštovani tajniče ne znam da li ste to shvatili ja sam zapravo rekao da je greška odnosno krivnja Vlade samo u tome što je davala alibi nesposobnim čelnicima da sad mogu prodati bud zašto, da idu na tržište pa pošto poto, iako su znali koji su rokovi i da je bilo propisano puno ranije. Moje pitanje je bilo zapravo za drugu temu vezano, ono što me interesira, a to je tema naših građana i njihovih kućanstava, njihovih domaćinstava, evo tu je kolegica spomenula da imaju problema sa zagađenjem zraka u Slavonskom Brodu, pričala je o tome da je rečeno od strane ministra da je tu problem i sa kućanstvima i sa grijanjima, što očekujete do 2030.-te godine koliko se kućanstava može opskrbiti sa drugačijim izvorima energije pogotovo za grijanje, izvorima za grijanje, recimo dizalicama za pumpe ili sa nekim drugim pomagalima koji će smanjiti drastično troškove zagađivanja zraka. Hvala. Što se tiče toga što očekujemo, očekujemo da će što više kućanstava koristiti obnovljivi i učinkovitije, učinkovitije grijanje, hlađenje i sve ostalo. A to znači je logično da u onim dijelovima zemlje gdje je taj problem više naglašen i naš napor u smislu potpore i svakog, svake pomoći će biti veći, ali jasno to mora ići u sinergiji lokalna samouprava i državna tijela. To ne može biti nikako samo s jedne strane.

Što se tiče samog Slavonskog Broda kao što sam rekla nije važna samo plinofikacija nego i energetska obnova obiteljskih kuća, zamjena ložišta i sve ostalo što sam spomenula. Nego vi ste rekli da zapravo sama uloga jedinice lokalne samouprave treba biti veća i da trebamo sa prijedlozima ići prema Zagrebu i općenito prema ministarstvu, ali mislim da u periodu od 12 godina i samo ministarstvo je do sada već trebalo imati nekakvu strategiju i doista jedan jači sustav jer evo imali smo priliku vidjeti osim što je kasnila energetska obnova obiteljskih kuća, kad je došao red na nju taj sustav je jednostavno zakazao. To smo imali priliku vidjeti, kad je u fondu pao sustav jer jednostavno nije mogao podnijeti broj od 10.000 prijava, a doista građani su se tu potrudili i prikupiti dokumentaciju, angažirati konzultante, platit i energetski certifikat da na kraju ne bi ništa realizirali. Nije, nismo mi zakazali nego jednostavno sustav je kako vi kažete pao, nije pao nego jednostavno bilo je više interesa nego što je bilo sredstava. Znači, mi kanimo svaku godinu samo još više povećavati taj iznos sredstava i jasno je da će kako godine budu ići dalje taj, taj broj ponuda građana biti manji odnosno smanjivat će se ta razlika između potencijalno prihvatljivih ponuda i onih koje nisu prihvatljive. Jasno da se nije moglo svih prihvatiti obzirom na ograničenost sredstava, ali je činjenica da u svim godinama koje idu sad taj iznos je samo sve veći i u proračunskom i u svakom drugom smislu. A ovo što sam rekao bitno je da grad ima dobar plan energetske učinkovitosti kako bi sve te akcije se onda usmjeravale u dobrom pravcu. Ja se u biti slažem s vama jer ste vi rekli jednu stvar kad govorim o ovom dijelu koji je vezan za priključke odnosno za dokumente koje su potrebne da bi došlo do realizacije, jer ste vi spomenuli investitora, mi nismo investitor, nama je kao županiji, a u skladu sa orijentacijom RH stalo da imamo sunčevu energiju i pomažemo do lokacijske dozvole, ali nismo investitori. Zašto onda to HEP to traži da učinimo mi umjesto investitora kad investitori mi nismo, u tome je problem. Da li onda, pitanje je samo da li HEP se pridržava propisa i uredbi RH koje su na snazi? Jer ste sami rekli investitor, da, to mora, to je obaveza investitora, nije obaveza onoga koji pomaže investitoru koji god da je bio, ne. Očito investitor nije bio sposoban pa ste mu vi pomagali. Pa nisam ja siguran, nisam ja siguran da HEP ovaj, da HEP to vama ide naplatiti zato što po zakonu on to ne mora pa vam to čisto iz reda ide naplatiti. Znači taj odnos sa HEP-om ste vi trebali kao županija regulirati u smislu obvezno pravno, ali po propisu se zna tko to mora platiti, tko to kasnije mora nadoknaditi.

Državni tajniče na neki način sam se htio uključiti upravo u ovu raspravu koju sad vodite oko priključenja elektrane. Stvarno je definirano to od samog početka još tamo od 2000.-te godine kad smo krenuli uopće graditi elektrane i spajat ih na distribucijsku mrežu, da je investitor taj koji plaća i financira cijeli priključak na distribucijsku mrežu, a nakon toga cijelo vrijeme predaje energiju ili distribucijskoj ili prenosnoj mreži i za to ne plaća nikakvu mrežarinu. Ovo sad ovako kad slušam ovu problematiku, dakle ako na nekoj lokaciji želite graditi elektranu, tamo možete imat od prije i ne imat od prije neku mrežu. Da bi uopće sagledali koliko košta taj priključak na tu mrežu mora se napraviti neki elaborat. I to je dosta dobro ustrojeno i već dosta dugo dobro funkcionira. Tko će platiti taj elaborat? Investitor, ako netko drugi preuzima tu ulogu investitora u početku onda je to taj koji to plaća, kasnije to preuzima investitor. A postavljat pitanje da li treba platit taj priključak ili ne to je kao da ono postavimo pitanje [[Upadica: Vrijeme.]] treba nam građevinska dozvola ili ne treba. Sad je već to se uhodalo da nam to treba. Sve smo rekli, jednostavno znamo proceduru, a ovo bi očito trebalo riješiti ovakve situacije sa uzajamnim odnosom investitora ili potencijalnog investitora ili zamjenskog investitora već kako je, ali to ne možemo takve sitnice predviđati zakonom jel to bi bilo u najmanju ruku apsurdno. S ovim smo iscrpili kompletnu raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. I posljednja točka današnje sjednice: - Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva g. Roberta Jankovicsa da podnese izvješće.

Mato Franković zastupnik je 10.

Mandatno-imunitetno povjerenstvo na osnovu čl. 116.

Naime, stav je povjerenstva da institut imunitetnog prava utvrđeno u cilju zaštite digniteta zastupničke dužnosti, a ne u cilju zaštite zastupnika kao pojedinca.

Kazneni postupak može se nastaviti nakon isteka zastupničkog mandata s obzirom da zastara ne teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. Zahvaljujem predsjedniku Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.